Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, na redu je: - Interpelacija o radu Vlade RH u svezi projekata vjetroelektrane Krš-Pađene. Poslovnika HS. Prigodom rasprave o ovom aktu primjenjuju se odredbe čl. 145. do 151. Poslovnika. Vlada je dostavila izvješće. Prvo ću zamoliti predstavnika podnositelja da dodatno obrazloži prijedlog. U ime podnositelja to će učiniti zastupnica Karolina Vidović Krišto, ali prije toga javlja se kolega Bulj, izvolite kolega Bulj. U ime Kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta da još jednom ukažemo na ono štete koje je ministar Ćorić napravio i zabio čavao u lijes energetske neovisnosti. On je na Krš-Pađane pokazao kako se ne poštiva procedura, kako se ne poštivaju interesi RH koje je štitio MOST nezavisnih lista jel moramo znati da MOST nezavisnih lista, naši stručnjaci u ministarstvu, nisu dozvolili pljačkanje hrvatskog naroda kroz obnovljive izvore tzv. vjetroelektrane. Ministar Ćorić, ministar ugroze, okoliša i energetike, a u ovome slučaju mu je dodalo i ugroze gospodarstva. Čovjek koji je to potpisao bez procijene studije utjecaja na okoliš, čovjek koji je to samoinicijativno napravio, čovjek koji je omogućio pljačku ljudi na tim područjima, ne samo šta je oštećen krajobraz i što mu je tu pomogao i njegov koalicijski partner SDSS, HNS, Vrdoljak koji je predlagatelj toga uvaženi ministre, ali sve je to u Hrvatskoj način donošenja odluka gdje je bio ministar jedan uvaženi gospodin u klubu u Slovenskoj 9 kod šefa Janafa. I ne možemo sve pribaciti samo odgovornost na ministra Ćorića. Gdje je odgovornost Andreja Plenkovića tu? O tome ga je MOST, MOST-ovi stručnjaci u ministarstvu u to vrijeme upozoravali.

Hvala lijepa uvaženi predsjedniče, čl. 238. Kolega Bulj, naravno ponovno svih vrijeđa i to reko bih dosta teške riječi ne, ali što se tiče uvjerljivosti samo ćemo ga podsjetit da su nas na isti ovaj način uvjeravali da arbitraža između INA-e MOL-a i RH također će završiti na takav način na koji oni danas govore, ne i na kraju je to, znamo kako je završilo, MOST je srušio svoju vladu, a mi svi zajedno ponovno se gledamo ovdje na način da nas opet uvjeravaju u svoje lažne interpretacije. Kolega Borić, dobivate opomenu jer ste zloupotrijebili povredu Poslovnika. Izvolite kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je čl. 238. Kolega Boriću, predsjednik HDZ-a više nije Tomislav Karamarko, Andrej Plenković je tvrdio da ne treba izaći iz arbitraže. Promijenila se garnitura, promijenite ploču, promijenite ploču kolega Boriću. Kolega Grmoja, dobivate opomenu isto tako. Kolega Bulj, javljate li se? Izvolite. Hvala lijepo.

kolega Bulj, dobivate opomenu i pozvao bih kolegice i kolege da ne povređuju Poslovnik time što traže povredu Poslovnika i kada to nije i repliciraju. Dakle, molim vas da pazite, već imamo 3 opomene. Kolegice Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, kolega Bulj povrijedio je sada opet čl. 238. Poslovnika jer je svojim aluzijama povrijedio našeg predsjednika kluba g. Bačića sa lažnim iznošenjem lažnih tvrdnji i pri tome isto tako u svom iznošenju stajališta povrijedio ministra, a zaboravlja da je njihov ministar tražio da se uplati 5 milijuna kuna za osnivanje etičke banke u temeljni kapital [[Upadica: Hvala lijepa]] To je zaboravio [[Upadica: Hvala lijepa]] a zatim je donio [[Upadica: Kolegice Jelkovac]] rješenje kojim se odbija… Ja nisam prepoznao kolegu Bačića u tvrdnjama kolege Bulja, tako da ne znam zašto ste vi to prepoznali, dobivate i vi opomenu. Izvolite, kolega Grmoja dobit ćete sada i drugu opomenu vjerojatno ako … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] dobro, reagirajte. Poštovani predsjedniče, moram reagirati. Naime, zastupnica HDZ-a je iznijela optužbe koju je jedan osumnjičenik u ovoj aferi g. Bašić kojem je HDZ dao zeleno svjetlo za ovaj projekt iznio na račun čovjeka koji nije više član MOST-a, ali koji je sigurno pošteno obavljao svoju funkciju ministra. Dakle, sad je ovo druga opomena. To je druga opomena, treća opomena znači da više nećete moći govoriti danas, to vam je jasno, znači imate dvije opomene. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne, stanku ćemo imati do 15 sati i 20 minuta. I molim vas da kroz rasprave, a imate i klupske rasprave, pojedinačne rasprave, replike pokušate artikulirati vlastite stavove.

gospodo odmah uvodno treba konstatirati da je Vlada odbijanjem rasprave o možebitnim protuzakonitostima u projektu vjetroparka Krš-Pađene, a za pretpostaviti je da će vladajuća većina u ovom domu slijediti Vladu, potvrdila žalosnu činjenicu koju cijela hrvatska javnost zna, a ona glasi karcinom korupcije se toliko proširio da je više nepodnošljiv. Taj karcinom na hrvatskom tkivu jest vladajuća struktura sačinjena od HDZ-a i SDP-a i njihovih šegrta. A vjetropark Krš-Pađene je ogledni primjer korupcije započet 2013. godine od SDP-a i HNS-a, a nastavljen od Plenkovićevog HDZ-a i Pupovčevog SDSS-a. No, krenimo redom u raščlanjivanju ove mega afere. Razvoj proizvodnje električne energije putem vjetroelektrana svoj zamah dobiva krajem '90.-tih godina prošlog stoljeća kada razvijene države prihvaćaju činjenicu potrebe za zaštitom okoliša. Kao što znamo vjetroelektrane su potpuno ekološki čiste, a u međuvremenu i dugoročno isplative jer kao što znamo dragi Bog nam ne šalje račune za vjetar. Kako je na početku tog zamaha izgradnja i proizvodnja tih vjetroelektrana bila jako skupa te investicijski neisplativa manje-više su sve države koje su donosile zakona o poticanju proizvodnje struje na bazi obnovljivih izvora donosile i zakonska rješenja kojima su investitorima davali poticaje kako bi ih motivirale na ulaganje u segment obnovljivih izvora energije. Tako je i Hrvatska 2007. godine donijela zakone o obnovljivim izvorima energije koji su od međunarodnih investitora bili pozdravljeni jer su osiguravali dobru poticajnu cijenu od 71 lipe po kW satu. Međutim, kako u gospodarstvu tako i u drugim društvenim segmentima vladajuće strukture duboke države uvijek u zakone ili podzakonske akte ugrade odredbe koje normalne investitore odbijaju, a privilegiraju odabrane u pravilu one dubiozne i netransparentne. I doista, konstatacija kardinala Bozanića od prije 20 godina u slučaju Krš-Pađene u potpunosti se potvrdila jer ovdje je doista riječ o grijehu struktura. Naime, cijena koja je 2007. godine vrijedila u Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Portugalu bila je izrazito visoka jer su investicijski troškovi bili visoki. Tada je jedan vjetroagregat bio u prosjeku visine 50-tak metara s izrazito malim promjerom rotora. U međuvremenu je tehnologija napravila ogromne iskorake te su već 2010. i 2011. na tržište došli veliki vjetroagregati dvostruko viši i s dvostruko većim promjerom rotora te s daleko sofisticiranijom tehnologijom. Sukladno tome su rezultati proizvodnje mjereći ih s početnim postrojenjima bili i trostruko veći nego prije, a investicijski troškovi su se prepolovili pa čak i trostruko smanjili.

Uslijed tog tehnološkog iskoraka koji je išao u korist potrošača ali i investitora gotovo sve države počevši od 2013. godine započele su sa smanjivanjem poticajnih cijena u vjetroenergiji. Pojedine članice EU primjerice Italija, Španjolska i Poljska 2014. su retrogradno smanjile poticaje. To znači investitorima koji su imali u tim država valjane ugovore s tamošnjim agencijama smanjene su ugovorom zajamčene poticajne cijene. Španjolska je u potpunosti ukinula poticajne cijene što je učinila i velika većina ostalih članica EU.

Kao što natječaji pokazuju onshore vjetroelektrane su najpovoljniji izvor za proizvodnju ekološki čiste struje, ključno za investitore kako bi ponudili što nižu cijenu, pravna sigurnost za dugoročno planiranje. Dame i gospodo u ovome je ključ problema. U Hrvatskoj su zakoni i pravila nepouzdani i tako su konstruirani da ta pravila uvijek netko mora arbitrarno potvrditi. To je ključni razlog zašto Hrvatsku izbjegavaju institucionalni veliki investitori koji posluju oprezno, ali čija su očekivanja za zaradom za svaku državu više nego poželjna. U Hrvatskoj nažalost mogu poslovati investitori koji znaju funkcionirati u polulegalnom stanju ili narodski rečeno loviti u mutnom, a Krš-Pađene jest ogledni primjerak tog stanja. Evo, kronologije ove abnormalne, brutalne korupcije. 31. prosinca, znači na Staru godinu 2013. Državna agencija HER-a izdaje rješenja, a HROTE potpisuje ugovor za Krš-Pađene. U Vladinom obrazloženju ovome od gospodina Plenkovića, u Vladinom obrazloženju odbijanja ove interpelacije nedvojbeno je konstatirano da na dan potpisa ugovora s HROTE-om nije postojala građevinska dozvola te s time niti je HER-a smjela izdati rješenje o statusu povlaštenog proizvođača, niti je HROTE smio potpisati ugovor o otkupu električne energije. Nadalje, prema pravilima koja su još 2007. utvrđena, a ta pravila su bila dobro zamišljena, investitor je bio dužan priložiti bankovno jamstvo kojim hrvatska država dobiva sigurnost da će taj projekt biti izgrađen s obzirom na to da je riječ o visokom iznosu u ovom slučaju iznad 10 milijuna EUR-a tvrtka CEMP nije bila u stanju dati to jamstvo. I što se događa? Vlada najprije mijenja pravila i produljuje rok za dostavu jamstva da bi nakon toga u potpunosti ukinula obvezu o dostavi bankovnog jamstva. Ovdje vlada mijenja pravila i zakon zbog jednog pojedinca, a sve na štetu Hrvata i hrvatske države, te bez sustezanja krši vlastite zakone dok istovremeno projekti iz segmenta vjetroenergije koji zadovoljavaju uvjete nisu imali mogućnost imali konzumirati zakonsko pravo i sklopiti ugovor s HROTE-om. To je dokaz zašto u Hrvatskoj nema stranih investicija i zdravih poduzetničkih inicijativa. Jer kako je moguće da se na Staru Godinu daje poticajna cijena od 71 lipe? Tu moram pojasniti da je 78 lipa koju spominjemo u obrazloženju interpelacije današnja cijena koja je nastala zbog prilagodbe na godišnju stopu inflacije. Odgovorni dužnosnici koji su potpisali te odluke dan prije stupanja na snagu povoljnije cijene ne htijući čekat jedan dan, nisu nepismeni i itekako znaju računati, a i Hrvatska je tada već bila članica EU, pa su kroz različita izvješća znali da se poticajne cijene u cijeloj Europi masovno smanjuju. Ako netko radi tako očigledne propuste onda je ili poslovno neuračunljiv ili je primio mito. A gdje je tu DORH i gdje je tu policija? Tome još pridodajte da se ugovorene obveze od strane vlade prolongiraju, te na koncu u potpunosti ukidaju, čime se čini izravna šteta hrvatskim poreznim obveznicima jer da je obveza o dostavi bankovnoga jamstva ostala kao što je ugovorom bilo i definirano, ugovor bi morao 2014. biti raskinut jer investitor nije izvršio ugovorne obveze. Taj investitor je tada mogao sklopiti novi ugovor, ali tada s cijenom od 53 lipe koja je bila na snazi 2014.g. U međuvremenu se vlada mijenja. Ministar okoliša postaje Slaven Dobrović, te na zahtjev investitora koji želi mijenjati građevinsku dozvolu određuje obvezu izrade studije ili procijene utjecaja na okoliš tražene građevinske dozvole. Međutim, investitor koji na dubiozan način posluje nije naviknuo na transparentnost, te ne želi izvršiti nalog ministarstva. 2017.g. ministar postaje Tomislav Ćorić koji bez ikakvog racionalnog razloga ukida rješenje svoga prethodnika. Ta bajka o tobožnjoj suglasnosti DORH-a da bi tobože investitor tužio Hrvatsku za naknadu štete nisu priče za malu djecu nego uspavanke za male bebe. Tvrtka koja je očigledno na kriminalan način sklopila ugovor nikakve šanse ni na jednom sudu ne bi mogla imati. Ministar Ćorić bio je dužan štititi imovinu i sredstva hrvatske države, prijaviti nedvosmisleni kriminal u ovom projektu, te naložiti nadležnim agencijama raskidanje ugovora. No, Plenkovićev ministar Ćorić radi upravo suprotno. Ovdje upućujem na slučajeve iz Italije i Španjolske gdje su se postojeći važeći ugovori mijenjali jer su bili na štetu građana tih država i to je odgovorno ponašanje vlasti gdje funkcionira vladavina prava. Investitor za Krš-Pađene, CEMP u roku 4.g. nije izvršio svoje obveze i nije izgradio vjetropark. Svakome je jasno da odgađanje investicije predstavlja štetu za lokalnu zajednicu, te za hrvatski državni proračun. Iako investitor 2018. još uvijek nije izgradio vjetropark nadležne agencije HERA i HROTE-a pod ingerencijom Tomislava Ćorića ponovno produljuju ugovor umjesto da ga raskinu, a davno je trebao biti raskinut. Ovo je ogromni skandal jer 2018.g. kada je, kao što smo rekli, u Španjolskoj cijena po kilovatu 32 lipe, gospoda iz Plenkovićeve vlade daje tom investitoru, ponavljam, dubioznom investitoru koji nikakve reference u ovom segmentu nema, daje mu 78 lipa po kilovatu, gotovo duplo veću cijenu od tadašnje, prema hrvatskom zakonu određene, cijene od 42 lipe. Ovdje treba napomenuti da se investitor tj. vlasnik CEMP-a Milenko Bašić bavi trgovinom automobila. Naravno da ne posluje u drugim članicama EU, ali zato ima jake poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji. Unatoč činjenici da ima ugovor s državom, investitor CEMP nije u stanju financijski organizirati investiciju, te nakon gotovo 6.g. obraća se državnoj razvojnoj banci HBOR i traži kredit za izgradnju vjetroparka i ovo jest najveći skandal ovog projekta. Nadzorni odbor HABOR-a prvotno traži da investitor organizira i druge banke i ovdje jasno treba reći, profil ovog investitora je provincijalnog karaktera, a projekti vjetroparkova su za ozbiljne velike tvrtke koje imaju odgovarajuće reference i međunarodne kontakte. Unatoč svim ovim činjenicama HABOR ipak odobrava ovaj kredit u visini od 80 milijuna EUR-a odnosno 600 milijuna kuna. Ovdje treba konstatirati da investitor vjerojatno ni jedan drugi kredit nije ni dobio. S obzirom na krizu razvoja vjetroelektrana u Europi proizvođači vjetroagregata sami daju kredite za kupnju svojih uređaja. Tako je za pretpostaviti da je s HABOR-ovim kreditom insfinancirana cjelokupna investicija, a njegov vlastiti kapital bio je samo za razvoj projekta, za plaćanje različitih dozvola i studija, te razno raznih korupcionaških provizija političarima i drugim dužnosnicima. Jer ovdje je potpuno jasno da je kredit za razvoj ovog projekta trebao doći iz one države iz kojih su došli vjetroagregati. Ako je to Siemens, onda je to Njemačka, ako je to Vestas, onda je to iz Danske. Jer kao što znamo razvojne nacionalne banke financiraju izvoz, a HABOR u ovom slučaju nažalost financira korupciju. 600 milijuna kuna kojima je financiran ovaj vjetropark, tih 600 milijuna kuna trebalo je poslužiti za brendiranje i proizvodnju istarskih tartufa, slavonskog kulena, dalmatinskog maslinovog ulja, ličkog škipavca, IT startupova u Osijeku itd. Misli li itko u ovom visokom domu ili u hrvatskoj javnosti da je kredit od 600 milijuna kuna moguće ishoditi bez suglasnosti Andreja Plenkovića? To nitko ne misli. Naravno da ga je odobrio. A proveo ga je konsilijere duboke udbaške vladajuće države u Hrvatskoj Zdravko Marić, ministar sa zlatnim rolexom kojeg je dobio od Ivice Todorića i to je čak stavio u svoju imovinsku karticu, baš fino od njega. Njemački stručnjaci iz područja obnovljivih izvora energije koje sam po ovom pitanju konzultirala, prema javno dostupnim informacijama su procijenili da je prihod ovog projekta u 14.g. 631 milijun, 104 tisuće i 651 EUR-o, a da je primijenjena cijena koja je zakonom predviđena i koja je logična prihod bi bio 339 milijuna, 825 tisuća i 581 EUR-o. Iznos za koji su Hrvati oštećeni za 14.g. bit će 291 milijun, 279 tisuća i 70 EUR-a odnosno cca 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Na temelju argumenata koje sam iznijela nedvojbeno se može zaključiti da su sam prvotni ugovor te sve ostale pravne radnje bili svjesno, namjerno i sustavno pogodovanje investitoru te nanošenje štete Hrvatskoj državi. Ovaj ugovor s obzirom na to da je nastao na kriminalan način mora biti raskinut jer kao što znamo svaka pravna radnja koja nastane na temelju kriminalnog čina nevažeća je. Svi u ovom nizu od nadležnog ministra HNS-ovog Vrdoljaka, ministra HDZ-ovog Ćorića, ministra HDZ-ovog Marića te šefova HERA-e, HROTE, HABOR-a, dopredsjednika vlade Plenkovića moraju pred zakonom odgovarati. Poruka iz skandala je sljedeća, u Hrvatskoj zakoni koji su vrlo često usklađeni sa europskim normama nisu nužno loši, ali se ne provode. Veliki igrači u proizvodnji obnovljivih izvora energije bi Hrvatsku investirali, to bi bio veliki skok za hrvatsko gospodarstvo, to bi potaklo rast BDP-a i zaposlenosti. Međutim, ti institucionalni investitori koji su navikli na vladavinu prava i poslovnu etičnost ne odgovaraju Plenkoviću i družini jer njihovo shvaćanje prava nije europsko već jugoslavensko, a to njihovo pravo funkcionira po načelu selektivnosti i pogodovanja odabranima i ne poznaje jednakost pred zakonom. Plenkovićev svijet su Tedeschi i kao što vidimo Miljenko Bašić vlasnik tvrtke CEMP. Vladino obrazloženje o odbijanju interpelacije doslovno je potpisano priznanje Vlade o kriminalu u ovom projektu, ali time i poruka hrvatskim građanima, da oni kao politička elita u Hrvatskoj mogu raditi što hoće. No tu ću ih podsjetiti na onu narodnu „Možeš raditi što hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš“ Kao što sam u uvodu citirala gospodina Dickinsona „Investitor želi sigurnost planiranja“ u prijevodu investitor želi znati koja prava i obveze ima i mora biti siguran da ih može bez ikakvih posredovanja i ostvariti. Ali na projektu Vjetroparka Krš-Pađene vidimo da vladajući u Hrvatskoj nemaju mjere u besramnom bogaćenju i osiromašivanju hrvatskih građana. Ali kada imate u pravosuđu JNA pravnika Šeparovića, skandalozne Turudiće i Sese te DORH koji se ponaša kao da je tajništvo vlade, a ne samostalno tijelo onda su rezultati upravo ovakvi kakvi su u ovom slučaju. Hrvatska bi umjesto 749 megavata mogla imati 3.000 megavata u funkciji jer nam je dragi Bog dao zemlju s 1200 km morske obale gdje je cijelo zaleđe idealno za vjetroelektrane, a proizvodnja struje iz VE je proizvod budućnosti. Distributeri električne energije znaju da velike korporacije kao što su primjerice Amazon ili Google uvjetuju kupnju električne energije ako distributer dokaže da je iz ekoloških čistih izvora. U prenesenom smislu u Drnišu puše vjetar, struja odlazi u München, a euri dolaze u Hrvatsku, a propos Münchena tamošnje gradsko vijeće je donijelo obvezatnu odluku da cjelokupna potrošnja električne energije za München i okolicu do 2025. godine mora biti iz ekoloških čistih izvora. Kako su daleko od tog cilja potrebni su im izvori gdje će kupovati ekološki čistu struju. Hrvatska je sastavni dio Europske energetske mreže te transport struje iz Drniša puno je jednostavniji i jeftiniji nego iz njemačkog Rostoka. Hrvatska ima potencijal i može biti uspješna, ali samo pod jedinim uvjetom vladavina prava koja će suzbiti divljačku korupciju. Apsurdno je da Vlada odbija interpelaciju tj. odbija nam dati svu dokumentaciju u ovom slučaju jer ako nema što skrivati zašto onda odbija? Slijedom ovoga apeliram na sve vas kolege zastupnike u ovom Visokom domu bez obzira na stranačku i ideološku pripadnost, podržite ovu interpelaciju da se ovaj slučaj do kraja rasvijetli. Hrvatskim Ustavom u čl. 1. definirano je da narod ostvaruje vlast putem svojih predstavnika, a saborski zastupnici jesu predstavnici naroda, Vlada je samo izvršitelj te je dužna Saboru polagati račune i transparentno djelovati. Kolegice i kolege, ovo je prilika uzdići se iznad usko stranačkih pogleda i odlučno reći dosta korupciji te početi vraćati vjerodostojnost hrvatskih državnih institucija. Prihvaćanje ove interpelacije je političko civilizacijski imperativ. Imamo nekoliko replika, idemo redom prvi je na redu kolega Zekanović. Izvolite. Poštovana kolegice Vidović Krišto prvo moram zahvaliti što ste ovu temu stavili u fokus i tu imate punu podršku klub Hrvatskih suverenista. Kao što znate svi smo i potpisom podržali ovu interpelaciju koju ste vi inicirali. Ja bih ovdje sada malo nadopunio, govori se o VE kao o ekološkom izvoru energije, međutim i to je upitno jer one stvaraju itekako veliku krajobraznu štetu o kojoj se ne govori. Osim krajobrazne štete one su itekako štetne za ornitofaunu odnosno za brojne ptice i ptičje vrste koje obitavaju na tom prostoru, to je jedan aspekt o kojem bi ja volio da se isto govori ovdje, s tim da bi isto napomenuo da ugovor koji je sklopljen za Vjetropark Krš-Pađene da su slični ugovori sklopljeni za većinu ostalih vjetroparkova u Hrvatskoj, dakle ovo je samo najveći ugovor koji je sklopljen na ovu temu. Hvala vam kolega Zekanoviću.

Mi smo tada imali već udovoljen zahtjev od 16+ evo do 20 potpisa pa smo to predali. Znam da je interes mnogih nas u ovome Visokome domu da se stvari uvedu u red u Hrvatskoj, a tu uključujem i one saborske zastupnike koji su možda je li i pod pritiskom vladajućih elita. Ovo što ste rekli vezano uz ekologiju, ova interpelacija je prije svega usmjerena k tome da se rasvijetli korupcija unutar hrvatske Vlade i štetni ugovori po Hrvatsku i hrvatske državljane. Sva ova druga pitanja su također bitna. Moram ovdje napomenuti da nije samo naša obveza kao Hrvatskog sabora, nego prije svega je obveza i Vlade RH da uvijek ima na umu da suzbija i štiti Hrvatsku od korupcije, a ne da ju sama provodi. Hvala lijepa. Poštovana gospođo Krišto pozorno sam slušao vašu raspravu i mogu čak reći da sam u startu bio iznenađen tonom i argumentima koje sam mislio da ćete u finalu vaše rasprave ipak proširiti i iznijeti, ali kada sam vidio agresiju sa kojom ste završili, kada sam vidio zapravo fokus cijele vaše rasprave shvatio sam da vas zapravo ne zanimaju puno činjenice o cijelom ovom projektu jer ih više niti niste iznosili.

Jedino je duboka država koju ja vidim je zapravo sprega između Domovinskog pokreta i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića kojeg se apsolutno izvlači iz konteksta ovog procesa, a koji je ključan u svemu ovome što se je događalo oko projekta Krš-Pađene. Evo, vi ste baš isto tako dobro krenuli, rekli ste da ste slušajući argumente shvatili da je dobro argumentirano, ali kasnije ste prešli na vašu proizvoljnu interpretaciju i donošenje zaključaka što je to u mojoj glavi. Nemojte se opterećivati. Držite se jednostavno argumenata, oni su vrlo jasni, oni su precizni, oni su dokazivi i štoviše potvrđeni od vašeg predsjednika stranke i Vlade. Tako da nemojte se uopće baviti trivijalnim stvarima poput nekakvih možebitnih osobnih povezanosti ili animoziteta, držite se zakona gospodo. Samo vladavina prava može Hrvatsku izvući iz kaljuže u koju su nas dovele političke elite zadnjih 20 i kusur godina. Hvala lijepo. Pa evo slušali smo vas isto svi pozorno i stvarno ne vidimo ovo veze ima ni sa Vladom Plenkovića, ni sa ministrom Ćorićem. Javnost vas pozna oko demagogije oko maske, oko toga da negirate sve činjenice oko Covida i ovo što ste poslali je obična demagogija. Ako ste, znate da ima kriminala šta tražite ugovore, mogli ste ih tražiti već putem prava na pristup informacijama. Školski uradak koji apsolutno ne odgovara istini, izračun koji nema veze s vezom. Dakle, 2012. i '13. su ključni datumi, 31.10. mijenja se tarifa, 31.12.2013. 9 projekata dobiva tu povlaštenu tarifu. Što je ministar Ćorić napravio? Samo je 71 stup odobrio da se smanji na 48, ista snaga. Proizvođač nije dobio od toga ništa. Bravo za konstataciju da je se ključna stvar u odnosu na te brojke dogodila 2013. bih rekla ne '12. i to je potvrdio i vaš predsjednik, e sad dolazimo do problema koji ste nekako malo preskočili, a to je činjenica da je predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar Ćorić i ministar Marić bez ikakvog treptaja taj isti ugovor 2018. godine produljio. A što to znači? Nisu izmijenjene uopće te povlaštene cijene. Tada je cijena u Hrvatskoj 42 lipe, u jednoj Španjolskoj 32 lipe, a vi ste ostavili cijenu od 78 lipa. Unatoč i usprkos tomu što nije zakonita cijena, unatoč i usprkos tomu što je investitor davno prekoračio sve rokove da je trebao završiti vjetropark i unatoč i usprkos tomu, evo ja vama govorim pa me uopće ne slušate, ali to je ta ignorancija, usprkos tomu što nije uopće stavio niti jedan vjetroagregat u tom trenutku na ta podložja koja je izgradio [[Upadica: Hvala vam.]] to je problem. Poštovana kolegice Vidović Krišto znači sve što ste iznijeli stoji i dovoljna je činjenica vidjeti da ovdje nema premijera Plenkovića, ne brani svoje ministre, odmaknuo se ostavio je ove ovdje koji moraju braniti neobranjivo. Dakle i činjenice su sasvim na strani ovoga što ste vi rekli. Jedino gdje se ja ne slažem to su vjetroparkovi uopće i njihovo financiranje od strane države.

I u pravu je kolege Zekanović kad kaže vjetroparkovi imaju određeni utjecaj na okoliš dok mikrosolari koje možemo imati na svojim krovovima nemaju.

Iskoristit ću ovo vrijeme i vratiti se na kolege iz HDZ-a jer nisam uspjela završiti nabrajanje. Dakle, uz sve ovo što sam dosada rekla da je Vlada Andreja Plenkovića 2018. prolongirala apsolutno kriminalan ugovor i projekt koji je već probio rokove uopće nije bio gotov i trebala je raskinuti, a ne prologirati ugovore, uz to još potpisan HABOR-ov kredit u iznosu od 600 miliona kuna. Za što? Za proizvod koji se uvozi. Hrvatska banka za obnovu i razvoj dame i gospodo ako niste znali treba poticati domaću proizvodnju, revitalizirati gospodarstvo naše države, a one države koje to proizvode daju vrlo povoljne kredite za ono što izvoze. Mi smo članica EU. Ali ja ću ipak na kraju naglasiti, ako je sve transparentno dajte nam sve ugovore, cjelokupnu dokumentaciju, apeliram na predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, nazočne ministre i vas kao saborske zastupnike. Poštovana kolegice evo u vašem uvodnom izlaganju obrazlažući ovu interpelaciju kazali ste isto ste dosta krenuli odmah da se radi o dokazu korupcije u RH što ne mogu smatrati točkom, točnim posebno ne u mandatu ove Vlade kojoj je na čelu Andrej Plenković. Sve ovo naravno treba staviti u vremenski kontekst. Vi ste dobro kazali u jednom trenutku da se sve dešavalo 2013. godine, al tada ova vlada nije donijela, te krucijalne odluke su donesene u vrijeme neke druge vlade. Time isto tako se i zanemaruje da implicirate da su ove sve odluke koje je ministar Ćorić se spominju prošlo i zakonodavnu odnosno sudsku instancu odnosno zanemaruju se odluke upravnog suda kojim su potvrđene odluke da se o, koje su potvrđene da je sve bilo u skladu sa zakonom. Tim implicirate neke stvari koje nisu korektne. Dakle, ako je sve to tako što vi vjerujete ministru Ćoriću, a vi kažete da mu vjerujete, ja sam ipak za to da se pogleda dokumentacija i da se pogledaju svi ugovori, a to jest bit interpelacije, ne samo rasprava nego rasprava na temelju uvida u cjelokupnu dokumentaciju. Dakle, vi govorite o grijehu prošle vlade. Ja vam ponavljam, 2018.g. vlada Andreja Plenkovića produljuje kriminalan ugovor sa tada povlaštenom cijenom koja je davno srušena i od hrvatskog zakonodavstva. Znači ostavlja 78 lipa. To je šteta za hrvatski proračun u 14.g. od 2 milijarde, 200 milijuna kuna. Države članice EU poput Španjolske, Poljske, paze na svoj proračun i na svoje građane i smanjivale su retrogradno ugovorene cijene, a vaša vlada to ne čini. Poštovana kolegice Krišto, vi ste istaknuli da nemate sve informacije, da ih niste dobili. Pravo je svakog zastupnika da zatraži informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, mora ih dobiti. Mislim da bi to bilo izuzetno korisno da se zatraži jer malim istraživanjem cijelog ovog slučaja koji je zaokupirao javnost, rekla bih da je vidljivo da se ipak ključni moment dogodio na kraju 2013.g. na dan samo prije Nove Godine, prije primjene niže tarife za otkup struje iz vjetroelektrana i dakle CEMP je ustvari u posljednjim danima 2013.g. na isteku te godine sa HERA-om i HROTE-om sklopio ugovor kojim se država obavezala da će 14.g. struju kupovati od CEMP-a i to po skupljoj tarifi iz 2012.g [[Upadica: Hvala vam]] Dakle, kad govorite [[Upadica: Hvala lijepa]] o raskidu ugovora, to bi imalo pravne konsekvencije jer je tada… I vas isto tako pozivam da se informirate vezano uz produljenje ugovora pod tim štetnim, nepovoljnim uvjetima za Hrvatsku gdje su još uvijek vrijedile cijene koje su apsolutno već bile srušene u cijeloj Europi, vlada Andreja Plenkovića je 2018.g. to prolongirala iako vjetropark nije bio gotovo i također je 2019. dala 80 milijuna EUR-a kredita za vjetropark da se izgradi iako nije bilo nijedne osnove da se taj ugovor održi. Što se tiče informiranja preko, recimo, zastupničkih pitanja, pa to je jedna prilično jalova priča, reći ću vam i zašto. Ovdje nije dovoljno selektivno vaditi pojedinačne ugovore, ovdje je važno dobiti pogled na cjelokupnu dokumentaciju jer se sve treba gledati u kontekstu. A što se tiče zastupničkih pitanja i dobivanja odgovora i među ostalim nazočnog ministra Marića, ja već više od 100 dana čekam na odgovor na što se potrošilo 100.000 proračunskih kuna na morbidnoj proslavi u Srbu ove godine? Uvažena kolegice Krišto, evo pozorno sam slušao vaš uvodni govor i ne znam da li ste shvatili, al vi ste optužili kolegu Bauka i gđu. Mrak-Taritaš da su protuzakonito donosili odluke 2013.g. i u 10. mjesecu i u 12. i ništa vam nije sporno da vas oni podržavaju u ovoj interpelaciji, što je meni malo čudno, čak ste izbjegli i aktualnog predsjednika države koji je vodio tu vladu i čak je dan prije, niže tarife potpisivali su se ugovori na više tarife i kažete da je kriv Andrej Plenković 2020. Oke, slažem se da vi možete tako razmišljati. A druga priča je, kažete da se zalažete za zaštitu okoliša i tvrdite da je bolje izgraditi 71 agregat ili 71 vjetroelektranu, da je manje potrebno tih šumskih putova, terena itd. prokrčiti da bi to, kako kaže kolega Zekanović, krajobrazno bilo dobro, ne, nego da je to lošije od toga da se izgradi 48 takvih agregata ili vjetroelektrana, pa možete nas malo poučiti zašto je to tako bolje, evo? Ono što ja ovdje tvrdim, a to sam rekla i u uvodnom izlaganju, jest da je ovo eksemplarni primjer stravične korupcije koja se u Hrvatskoj odvija i rekla sam uvodno 2013. SDP-HNS, a danas HDZ-SDSS. Što se tiče potpisnika ove interpelacije napomenula sam da su nas mnogi kolege na hodnicima podržavali, ali mi smo eto prikupili 20 potpisa i naglasit ću, nezavisni zastupnik Zurovec, Klub MOST-a nezavisnih lista, Klub Suverenista i naravno mi kao predlagatelj odnosno inicijatori Klub Domovinskog pokreta. Što ja mislim o ekologiji i što ja mislim o nekim drugim stvarima nije predmet ove rasprave.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. To smo imali prilike vidjeti i u medijima cijelo vrijeme na što će oni ukazivati. Ali ima jedan dio vaše interpelacije o kojem svi trebamo dobro razmisliti. Ja inače osobno mislim da vjetroelektrane u smislu čuvanja prostora i okoliša su dobre. Ali postoji jedna tema o kojem treba zaista nešto reći. Prva istraživanja su bila 1998., generator je proizveo Rade Končar, za prva istraživanja.

Nisam stručnjakinja za obnovljive izvore energije, ali sam se uputila jako duboko u ovu temu i kada govorimo o pozitivnim stavkama vjetroelektrana onda to govorim u kontekstu tržišta koje se mijenja zadnjih godina, a svi oni koji su izvršna vlast u Hrvatskoj, dakle naši zaposlenici, dakle hrvatska Vlada oni su dužni pratiti to tržište i uvijek kada se događa nekakva povoljna situacija za porezne obveznike dužni su smanjivati te cijene, dužni su recimo upozoriti da se ne smije dati kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj za kredit koji će biti uvoznog karaktera proizvoda iz Njemačke, Danske itd. i dužni su onda potencirati da se uzimaju kredite za ono što će se uvoziti iz tih država od kojih dolazi, dužni su smanjivati cijene ako su u cijeloj Europi na 32 lipe zašto su kod nas 78. Ja na to upozoravam. I sve one stavke vezane uz vjetroelektrane su bile u kontekstu upravo tog tržišta. Hvala lijepa. Poštovana kolegice na prvoj godini Pravnog fakulteta na Katedri za ustavno pravo razmatra se institut interpelacije. U interpelaciji mora biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje koje se treba razmotriti te navedeni zaključci koje se treba donijeti. Vaš zaključak više sliči odnosno je upućen za poštansku službu, a ne za interpelaciju. Da je vaša doista iskrena namjera bila, ova interpelacija da su iskrene namjere bile, onda bi postavili pitanje zašto su prethodne suglasnosti HER-e donijete na Badnjak i Staru godinu 2013. godine, a same ugovore HROTE je zaključila 30. i 31. prosinca 2013. godine. Kako to da je 9 vjetroelektrana nekoliko sati prije promjene odnosno prelaska na novi tarifni sustav takve ugovore? Zašto je HEP 2013. godine napustio navedeni projekt bez ikakve naknade, a do tada je uložio preko 20 miliona kuna?

Prvi dio mog odgovora će biti pitanje vama. Zašto niste podnijeli takvu interpelaciju? A drugi dio mog odgovora je slijedeći. Zaključak koji predlažemo hrvatska Vlada je dužna u roku od 15 dana dostaviti Hrvatskom saboru sve relevantne ugovore i odluke vezane uz vjetropark Krš-Pađene. Pod tim se podrazumijeva sljedeće: a) stanje dokumentacije vjetroparka Krš-Pađene na dan potpisivanja ugovora s HROTE-om uz sve dozvole i suglasnosti koje je predviđao Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kao preduvjet za sklapanje povlaštenog ugovora s HROTE-om o otkupu električne energije, b) svi ugovori i produljenja istih sklopljenih između vjetroparka Krš-Pađene i HROTE-a, c) sve odluke Ministarstva energetike i zaštite okoliša vezano uz projekt vjetropark Krš-Pađene kao i odluka HER-e i drugo odluke nadzornog odbora HABOR-a i uprave HABOR-a vezane uz ovaj projekt, dakle od 2013. do danas. Poštovana kolegice pažljivo sam vas slušala i ono što mi je neprihvatljivo, a iznijeli ste na kraju svoje rasprave da vam je osnovni cilj interpelacije prije svega da postignemo u društvu vladavinu prava. Kad se pozivate na vladavinu prava ja mislim da pri tom ne mislite prvo optužiti, a to ste učinili u raspravi da je počinjen institucionalni kriminal, a u biti u zaključku interpelacije tek tražite ugovore da vidite što se dogodilo. Dakle, čini mi se da ste malo redoslijed obrnuli. Ne mislim da valja mislite da bez činjenica možete proglasiti nešto kriminalom. S druge strane mislim da ste pobrkali neke stvari, ova Vlada odnosno ministar Ćorić nije kriva, niti je dokazano da je bilo što kriminalno napravila, a produženje koje je dala HER-a i na to je investitor imao pravo, to nema veze sa povlaštenom cijenom koja je [[Upadica: Hvala.]] temeljem ugovora potpisanim sa HROTE-om na 14 godina. Ako vi mislite da je redoslijed krivi onda vas moram upozoriti da istu logiku ima i predsjednik Vlade Andrej Plenković jer je on u obrazloženju odbijanja ove interpelacije upravo potvrdio sve te činjenice. Prva je da je sklopljen štetan ugovor 2013. na Staru godinu, kao što ste rekli par sati prije stupanja na snagu niže cijene. Druga stvar prolongiran je taj isti takav ugovor s tim nepovoljnim uvjetima daleke 2018. godine kada su cijene ne više bile 53, nego čak 42 lipe u Hrvatskoj, a 32 lipe u Španjolskoj. I treće potvrdio je da je dan kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj, za što, za agregate koje inače za vrlo povoljne uvjete kreditiraju upravo one države koje izvoze te proizvode. Tako ne morate se stvarno bojati nismo ništa krivo napravili u koracima. Zašto želimo na uvid ugovore? Kako bismo mogli i procesuirati ovaj kriminal ili dokazati da je Vlada nevina i to se može dogoditi, ali nek daju na uvid ugovore. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Krišto Vidović, upali ste u ovu temu kao Pilat u vjerovanje. Slušao sam vas pozorno, vi ne razlikujete bitne instrumente Zakona o zaštiti okoliša i prirode, uporno govorite o studiji utjecaja na okoliš jer ne znate da treba govoriti o ocjeni prihvatljivosti projekta na ekološku mrežu, pročitajte malo i onoga ko vam je to napisao upozorite da se on malo upozna sa zakonskom regulativom. Vi ne razlikujete otkupnu cijenu od poticajne cijene, miješate 42 lipe sa 53 lipe, pročitajte što je 42 lipe kome se plaća, a kome se plaća 53 lipe i to vam je netko krivo napisao. I treća stvar vama Vlada nije odbila interpelaciju jer nema što odbiti, vama Vlada nije htjela biti teklić, nije vam htjela biti dostavljač, kurir jer ovo što vi tražite s ovom interpelacijom temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama trebali ste zatražiti od HROTE-a i HROTE kao tržišni operator u Hrvatskoj bi vam te dokumente bio dostavio.

Naime, ako govorite da Vlada nije teklić i dostavljač ja ću vas upozoriti na jednu stavku koja je vama očito strana ali preporučavam je kao štivo ona se zove Hrvatski ustav, Vlada je odgovorna saboru, nikada nisu zabranjena pitanja, Vlada je pozvana poslovati transparentno. Vi toliko goruće branite svoju Vladu, pa zašto joj ne kažete ajmo mi skratiti postupak, otvorite knjige, dajte ljudima, dajte cijeloj hrvatskoj javnosti na uvid sve te ugovore da vide da vide kako smo mi čestiti, pošteni i kako mi radimo po zakonu. Vaša Vlada kaže ne, ne, mi ne damo na uvid, sve u redu ali mi ne damo na uvid ugovore. To je problem, veliki problem. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poslovnika vrijeđa i omalovažava ne samo nas zastupnike nego sve hrvatske građane jer svaki hrvatski građanin čak niti ne treba biti zastupnik, ne treba biti ni ministar, ne treba biti ni službenik može bilo koji hrvatski građanin, ovaj dokument kojega gospođa i Domovinski pokret traže da im se dostavi putem interpelacije može običnim pismom zatražiti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i dobiti će i neće ovdje imati prilike Idemo dalje, kolega Bulj zadnja replika. Kolegice Krišto naravno da podržajem ovu interpelaciju, potpisao jel Krš-Pađene je preslika ponašanja u hrvatskome društvu i odnosu prema našim resursima koja imamo i naravno da mi je začuđujuće poglavito od vas kolegice i kolege Marijana Petir da kolegica zastupnica 2013., a ove mjere je donio vaš koalicijski partner Vrdoljak. On je ovo donio kolegice i kolege. Most je bio branik kolegice i kolege da se ovo ne dogodi, da se ne dogodi sisanje iz džepa novce hrvatskih građana na štetu hrvatskih građana.

Prije odgovora na repliku imamo povredu Poslovnika, kolegica Petir. Kolega Bulj je povrijedio čl. 238. jer ovdje iznosi neistine, gospodin Vrdoljak nije nikakav moj koalicijski partner, a vrijeme na koje se referirate ja sam bila hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i nemam apsolutno veze s tim. No da ste se informirali, a ne da se bavite politikantstvom i demagogijom kao što to inače činite onda bi znali da je bivša ministrica Mirela Holy koja je bila iz SDP-ove vlade sama spomenula u više intervjua da je svjedočila i u medijima da je gospodin Milanović njoj u kabinet poslao svoju bližu rodbinu radi pitanja obnovljivih izvora energije. Kolegice Petir hvala vam lijepa. Kolega Bulj nemojte dobacivati kada ste vi govorili nije nitko dobacivao, dakle ima pravo kolegica Petir izreći svoj stav i ovo je negdje na rubu bilo negdje oko povrede Poslovnika tako da neću davati opomenu.

Zahvaljujem poštovanom kolegi zastupniku Bulju. Mislim da trebamo spustiti loptu na ono što je danas tema, a to je rasvjetljavanje ovoga vrlo vjerojatno kriminalno-korupcionaškog projekta i sagledati sve stavke i inzistirati na onome što nije nečija dobra volja. Dakle davanje na uvid ugovora i davanje interpelacije na zahtjev Sabora nije odraz dobre volje, to je obveza. Mi se moramo boriti za poštivanje zakona, ja pozivam i sve nezavisne zastupnike pa i zastupnike vladajuće koalicije da glasuju za ovu interpelaciju, ako su uvjereni u ispravnost ove Vlade, a sve upućuje da ne da nije ispravno nego da je duboko upletena u kriminal onda neka se iz tog razloga založe za interpelaciju da se skine ljaga sa te Vlade. Ovime smo završili sa replikama. Sada ću zamoliti kolegice i kolege da prebrišu govornicu kako bismo mogli nastaviti dalje.

U izvješću se navodi tijek ishođenja dokumentacije, ovlaštenja i dozvola nositelja predmetnog zahvata od nadležnih tijela i ministarstava za zahvat i njegove izmjene te sklapanje ugovora o otkupu električne energije nositelja zahvata i Hrvatskog operatera tržišta energije dakle HROTE-a. Vezano za utjecaj predmetnog zahvata na okoliš donijeta su tri rješenja u listopadu 2007. godine rješenjem je zahvat VE ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja u okolišu.

U ožujku 2017. za izmjenu zahvata kojim se broj vjetro agregata namjeravao smanjiti s planiranih 71 na 48 pri čemu je njihova ukupno instalirana snaga 142 megavata doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja buke utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš rješenjem iz 2007., ali da je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Tijekom konzultacija s DORH-om utvrđeno je da je glavna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu već dana kroz rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iz listopada 2007. i iz svibnja 2009.g., te da rješenje iz ožujka 2017.g. uz naglasak na zaštiti prirode i uključenje svih mogućih mjera predostrožnosti koje se u zadanim okolnostima mogu propisati treba poništiti. Dakle, 31. srpnja 2017. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je po službenoj dužnosti poništilo rješenje od 20. ožujka i utvrdilo da nije potrebno provest glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu s obzirom da je predmetna ocjena već dana kroz rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja iz 2007. i 2009. Sudski postupak vođen protiv ovog rješenja protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike je završen u travnju 2019. kada je potvrđeno rješenje koje je u srpnju 2017. donijelo ministarstvo, što znači da je isto pravomoćno i zakonito. S obzirom na prethodno ishođena rješenja i suglasnosti, postavljanje vjetroagregata podijeljeno je u 3 faze, 80, 20 i 42 megavata. Tijekom 2013.g. od strane ministarstva izdana su 3 energetska odobrenja za izgradnju projekata. Na osnovu prikupljenih dozvola HERA je izdala 3 prethodna rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Dana 30. prosinca 2013. i 31. prosinca 2013.g. između društva nositelja zahvata i HROTE-a sklopljeni su Ugovori o otkupu električne energije na rok od 14.g. Ugovori su sklopljeni sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz 2012.g. Novim tarifnim sustavom koji je tadašnja Vlada RH donijela potkraj 2013. i koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. poticajna cijena smanjena je sa 71 lipe po kilovatsatu na 53 lipe po kilovatsatu.

Stoga je netočan navod iz interpelacije da su ugovori naknadno produženi, kao da je postojala obveza prilagodbe cijene koja je definirana temeljem prethodno važećih propisa. Sporni ugovori bili su sklopljeni za vrijeme mandata vlade g. Milanovića, a ne sadašnje vlade zbog čijeg se rada podnosi navedena interpelacija. Dana 9. veljače HERA je donijela 3 rješenja, 2018. HERA je donijela 3 rješenja kojima se produžuje rok od 4.g. iz prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije od 24.12.2013. i 31.12.2013.g. Produženje važenja prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača temelji se na čl. 7. st. 2. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

U prijedlogu izvješća vlade povodom interpelacije o radu vlade u nekoliko navrata navedene su web stranice na kojima se mogu naći svi dokumenti odnosno rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kao i HERA-e. Dakle, nije točno da do tih izvješća odnosno dokumenata nije moguće doći. Isto tako državne institucije zadužene za to, državno odvjetništvo odnosno USKOK u proteklom razdoblju sva su moguća rješenja odnosno dokumente po pitanju ovog projekta izuzela iz ministarstva odnosno ministarstava koja su se njima bavila. U konačnici naglasio bih i slijedeću činjenicu, u samom inicijalnom govoru gđe. Krišto navela je da je ministar Dobrović zatražio ponovno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, to nije točno. Dakle, ministar Dobrović je u svom rješenju od 31. ožujka 2017.g., ispričavam se, kao prvu točku kaže da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Motivi zbog čega je htio da se provede glavna ocjena treba ih tražiti u vremenskom razdoblju ranije, no treba ih tražiti po pitanju etičke banke koja je ovdje već danas spomenuta, treba ih tražiti i u situacijama u kojima je MOST nezavisnih lista tijekom pregovora sa HDZ-om u formiranju vlade krajem 2015.g. inzistirao upravo na etičkoj banci kao na jednom od momenata koji će spasiti Hrvatsku. Kako i na koji način je MOST u to vrijeme, pa i suradnici ministra Dobrovića komunicirao sa potencijalnim investitorom o tome će vjerojatno današnja rasprava malo više reći. Međutim, druga stvar je govoriti istinu. Prije kolege Marića molio bih zastupnicu Krišto da stavi masku kao i svi drugi korektno, Vi ste danas predlagateljica ovoga, pa morate kao primjer služiti i dalje ju niste složili kako treba, ja vas molim da ju dignete preko nosa jer svi ju nose na taj način.

Evo u ovom kratkom vremenu nekoliko informacija i s moje strane. Dakle, HBOR je u ožujku 2019.g. društvu CEMP odobrio kredit po programu zaštite okoliša na iznos od 80 milijuna EUR-a za financiranje projekta izbradnje vjetroparka Krš-Pađene. Kreditna sredstva su odobrena koje ću malo kasnije elaborirati, ali prije svega želim naglasiti da su odobrena kreditna sredstva služila za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora što je dio strategije HABOR-a kao izvozne i razvojne banke, a čiju izradu je Europska komisija financirala te je izrađena u skladu s pravilima Europske komisije te uz njezin nadzor i odobrenje da predstavlja dio strateških interesa RH što doprinosi smanjenju uvozne ovisnosti za električnom energijom. Također, HABOR je osim ovog spomenutog projekta financirao još 4 projekta izgradnje vjetroelektrana i gotovo 200 drugih projekata obnovljivih izvora energije uključujući i solarne energije. Budući da je poticanje energetski neutralnog gospodarstva jedan od 5 stupova HABOR-ove strategije upravo izgradnjom predmetnom vjetroparka najvećeg pojedinačnog u RH. Referirao bih se ovih minutu na nekoliko navoda u interpelaciji koji nisu istiniti, između ostalih neću stići sve, između ostalog se kaže o povlaštenom kreditiranju. Ukupna investicija gradnje vjetroelektrane iznosila je 236 miliona EUR-a od čega oko 60% ukupnih troškova odnosi se na vlastito učešće klijenta. U pravilo kod ova prethodno nabrojena 4 vlastito učešće je bilo na razini 25% U trenutku odobrenja kredita kamatna stopa po predmetnom kreditnom programu iznosila je 3% godišnje promjenjiva. HABOR je ovdje zadržao svoje pravo kod plasmana preko 37 miliona kuna da može ugovoriti i višu kamatu, dakle kamata je 3,7 iznad programom propisane. I na kraju analizom svih scenarija pokazuje se da korisnik kredita osim uz poticajnu cijenu može uredno podmirivati kreditne obveze i uz tržišnu cijenu električne energije.

Krećemo, prvi je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ministre zbog čega ste potpisali, koji je razlog da ste potpisali da se može graditi vjetropark u Pađanima da se nanesu štete ogromne hrvatskom gospodarstvu poglavito hrvatskim građanima. Mi moramo donositi ovdje zakone u koristi hrvatskih građana, mi moramo donositi, a ne isključivo i samo korist investitorima s kojima ste vi poznati, s kojima se sastajete u klubovima il ne znam vi optužujete ovdje kolegu Dobrovića koji nije s menom u stranci više ovdje, ali garantiram da je to pošten čovjek. Objasnite nama zbog čega ste potpisali taj projekat ako nije napravljena potrebita studija, utjecaj na procjenu okoliša, zbog čega, možete li dati jedan razlog? Jedino ako niste to riješili u klubu.

Dakle ovo rješenje je potpisano nakon višekratnih konzultacija sa Državnim odvjetništvom RH. Dakle, još jednom ću ponoviti, nakon višekratnih konzultacija dužnosnika odnosno službenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike čak i prije mog dolaska u onom intermecu od 2 mjeseca sa Državnim odvjetništvom RH. Zato što smo ovim rješenjem štitili vladavinu prava u RH, interes RH. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani ministre Ćorić Kolega Dretar povreda Poslovnika, izvolite. Ministar Ćorić, dobro, dobro oprostite puno je podataka, glava je mala, hardver je slab, softver još slabiji. Samo bih želio reći da je gospodin Bulj kako ste rekli, eto ministar Ćorić je povrijedio Članak 238. jer je po mojoj procjeni uvrijedio zastupnika Bulja.

Idemo na drugu repliku, kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre Ćorić, evo sami ste i u vašoj raspravi istaknuli da je se stvar odlučila puno prije vašeg vremena, ja ću se čak i složiti s tim djelomično, ali mene zanima samo vaše mišljenje, vaš stav. Je li ovo povoljan ugovor za Hrvatsku, za hrvatske građane ili nije, to je prvo pitanje? Evo, čisto vaše mišljenje danas. I da li biste ga vi danas potpisali kao što ga je potpisao Milanović i Vrdoljak u onom trenutku? I drugo pitanje, je li se taj novac, golemi novac zapravo koji Hrvatska subvencionira kW, kW proizvedene iz vjetroelektrana mogao znači preusmjeriti npr. u poticanje solara na krovovima hrvatskih obitelji? Hvala lijepa na pitanju gospodine Zekanoviću, dakle ja ću odgovoriti ovako, svaka ekonomska odluka stvara oportunitetni trošak pa i poticanje vjetroelektrana stvara trošak ne poticanja nečeg drugog u istom iznosu. Ono što je svjetska praksa i da je u ovom trenutku dominantna proizvodnja iz obnovljivih izvora energije ide iz energije vjetra. Razlog je vrlo banalan odnosno ekonomski jednostavan zato što se najmanjem mogućem teritoriju mogu kreirati najveće snage. Hrvatska tu nije bila nikakav izuzetak. U kontekstu budućeg vremena dopustite da vas obavijestim da smo tijekom ove godine donijeli zakonodavni okvir koji omogućuje sustav tzv. aukcija odnosno premijski sustav koji za razliku od ovog sustava stvara konkurenciju među potencijalnim proizvođačima i znatno umanjuje plafon cijenu primjerice kod vjetroelektrana, ona će biti 45 lipa. Kolegica Romana Nikolić, izvolite. Hvala predsjedniče sabora. Pa poštovani ministre vi smatrate da je ova interpelacija neosnovana pa ću vas ja podsjetiti na par stvari. Podsjetit ću vas također da ste sa svojim djelovanjem ste u slučaju VE Krš-Pađene hrvatske porezne obveznike oštetili za milijardu i 500 tisuća kuna. Unatoč odluci nadležnoga suda ponovno ste postavili ravnateljicu NP Krka koja je plagirala natječajnu dokumentaciju, a odbili ste kvalificiranu kandidatkinju hrvatsku braniteljicu dr. Zmijanović. Gospodine Ćoriću trenutno ste ministar s najvećim aferama nad glavom od spornog Memoranduma kojim se hrvatska nafta šalje ne u riječku nego u mađarsku rafineriju i to … što je izdaja nacionalnih interesa kao glavni promotor mađarske energetske politike kroz hrvatsku tvrtku INA-u omogućili ste predaju hrvatskih energetskih resursa u Mađarsku kako bi se omogućio rad mađarskih rafinerija, a istovremeno su se dijelili otkazi u Međutim, ovaj materijal koji ste pročitali je zapravo materijal koji ćete vjerojatno pročitati kroz par tjedana temeljem inicijative vaše kolegice Ahmetović i zapravo nije predmet današnje rasprave, tek njegov prvi mali dio. Evo gospođa Ahmetović se smješka, tek njegov mali prvi dio jeste. U kontekstu tog štetnog ugovora kako ga vi zovete, dakle ta tarifa, taj sustav općenito cjelokupni segment obnovljivih izvora energije o kojem vi sada pričate i na koji se referirate kreiran je krajem 2013. godine. Jako puno vaših kolega u to vrijeme bili su dionici tog procesa na ovaj ili onaj način, članovi vlade odnosno radili su po različitim ministarstvima pa bi bilo dobro da se kod njih informirate o tome. Sada je na redu kolega Grmoja.

Samo mi odgovorite na to pitanje pa da zaključimo ovu raspravu o 2013. Koliko znam gospođa Rimac više nije u pritvoru, a sudski postupak koji će uslijediti će vrlo vjerojatno rasvijetliti njezinu krivnju ili nevinost u kontekstu svih događaja. Međutim, ideja da za ovaj projekt ili uopće funkcioniranje projekata obnovljivih izvora energije u RH okrivite Vladu Andreja Plenkovića i na nas prebacite odgovornost za činjenje ili ne činjenje u proteklim vladama, apsolutno ne dolazi u obzir. Dozvolite isto tako u jednom trenutku gospođa Krišto se pitala zašto netko nije poništio taj štetan ugovor za RH, tako ste rekli. Pa zašto Slaven Dobrović ministar zaštite i okoliša i energetike nije poništio taj štetan ugovor za RH kada je bio štetan, zašto ga nije poništio?

Izvolite. Znači zanima me

Pa Europska komisija samo što nije nacrtala o kojem projektu se radi i da ste vi odgovorni za to. Hvala lijepa gospodine Tomaševiću na vašoj replici. Moje poništenje rješenja iz ožujka 2017. godine i još jednom ću ponoviti i ponavljat ću koliko god to bude trebalo, uslijedilo je nakon višekratnih konzultacija ljudi iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike mojih kolega odnosno suradnika sa DORH-om. Činjenica da je riječ o rješenju koje je poništeno 50 dana nakon što sam ja stupio na dužnost ministra moglo je biti poništeno nakon pet dana ili nakon 505 dana, sasvim je svejedno. Što se tiče Europske komisije odnosno crtice koju ste naveli, sami ste duboko svjesni činjenice da nije riječ o jednoj elektrani već da imamo općenito izazov sa glavnim ocjenama prije i poslije ulaska u EU. Naravno da jeste. Izvolite. Imam pitanje za oba ministra u vezi kredita HBOR-a od 80 milijuna eura. Dakle, na početku je Uprava HBOR-a vrlo jasno isticala, a to je isticala i vaša bivša kolegica Gabrijela Žalac da uvjet za dobivanje tog kredita da se kredit da investitor dobije kredit i od drugih investicijskih banaka i komercijalnih banaka. U kojem trenutku je taj uvjet prestao biti uvjet? I zanima me da li ste vi gospodine Ćoriću ili vi gospodine ministre financija koji ste bili u nadzornom odboru jedan i drugi razgovarali u to vrijeme sa bilo kojim članom uprave u smjeru da se taj kriterij napusti i da se i bez tog kriterija odobri kredit od 80 milijuna eura? Napominjem da će to pitanje biti poslano i članovima Uprave HBOR-a i bilo bi dobro da kažete istinu, da li ste sa njima komunicirali u periodu odobravanja kredita?

Ministre Mariću?

Ne možete postavljati pitanja i jednom i drugom ministru, možete pitati samo onoga na koju ste se repliku javili, kolega Ćorić je odgovorio, a kolega Marić će odgovoriti ako bude htio u trenutku kada će davati odgovor na repliku koja će biti upućena njemu. Molim vas da se držimo procedure. Uvaženi ministre Ćorić, dakle vaša ingerencija kao ministra koji je zadužen za oblast zaštite prirode i zaštite okoliša.

Sukladno odredbi čl. 2. tog pravilnika je jasno definirano za što se provodi ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu. Mene zanima u kojem trenutku je u cijelu priču uvučen DORH? Koji su bili elementi i razlozi zašto je DORH bio taj koji je na kraju presudio kako primjenjivati pravilnik ili ne? Koji su bili vaši razlozi odnosno razlozi ministarstva kojem ste vi na čelu da je savjetovalo DORH jel je to jedan od rijetkih primjera gdje zbog DORH-a se je promijenilo neko mišljenje i nekakav stav i primjena već navedenog pravilnika? [[Upadica: Hvala lijepo]] Hvala lijepo. Zahvaljujem se na replici odnosno pitanju gđo. Mrak-Taritaš. Dakle, kratko ću se referirati ponovno na dokument koji vam je dostupan. Dakle, nositelj projekta podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike temeljem rješenja iz ožujka 2017.g. prijedlog za obnovu postupka, što je redovita procedura, te tužbu Upravnom sudu u Splitu. U razdoblju od svibnja do srpnja 2017.g. predstavnici mog ministarstva održavaju konzultacije s državnim odvjetništvom, prije svega zbog zaštite prava RH u ovom predmetu i isto tako šaljemo dokumentaciju tadašnjem državnom odvjetništvu, odvjetniku g. Cvitanu, kao i prijedlog rješenja o poništenju. Konzultacije s DORH-om pokazuju da je u interesu RH odnosno da je na temelju dokumentacije utvrđeno da glavna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu kao takva je već dana kroz rješenje iz 2007. i 2009.g., te da rješenje iz ožujka uz poštivanje načela vladavine prava, stečenih prava stranaka i načela legitimnih očekivanja, uz naravno [[Upadica: Hvala vam]] naglasak na zaštitu prirode treba poništiti. Sada je na redu zastupnica Vidović Krišto, izvolite. Prije svega nije Dobrović 2018.g. produljio ugovor, nego ste to učinili vi posredstvom agencija kojima ste nadređeni, a to je HERA i HROTE. Drugo, obveza za smanjivanje cijene itekako jest vaša obveza jer vi ste obvezatni kao hrvatska vlada štiti nacionalne interese i interese Hrvatske, a ne jednog čovjeka imena Bašić koji je nekakva odbjegla osoba koja dila automobilima. Treće, nevažeći ugovor je bio 2013. sklopljen jer nije postojala građevinska dozvola, dužni ste ga bili i dužni ste ga još uvijek raskinuti. I četvrto, ovo vaše neuvjerljivo čupanje, pa prekinite to i dajte interpelaciju i otvorite ugovore svima na uvid. Kolegice Krišto, ja bi vas molio ne sad da vas zezam, vi jedina nemate masku na odgovarajući način. Molim vas da se držimo svi pravila i reda. Izvolite kolega Ćorić. Krišto, uz ponovno netočne teze koje iznosite, ali očito je da su one platforma vašeg izlaganja danas. Ja ću vas uputiti na jednu stvar koja vam možda do današnjeg dana nije bila poznata, ja vas molim da je provjerite, pa u konačnici da sazovete pres konferenciju nakon ovog izlaganja nekad večeras kad završimo.

To je nešto što bi mogli provjeriti, bilo bi vam zgodno jel dok se smijuljite da utipkate u mobitel i da to provjerite. Dakle, moja komunikacija sa HERA-om kao ministra zapravo je vrlo ograničena i mora tako biti, tako je po zakonu. Po zakonu na koji se vi pozivate, po zakonu koji ste danas 20 puta spomenuli u svom zakonu.

da je 2013.g. HEP CEMP-u prepustio projekt u koji je uložio više od 20 milijuna kuna ne tražeći nikakvu naknadu, da je na Staru Godinu 2013.g. dan prije uvođenja novog tarifnog sustava također CEMP-u omogućeno da dobije dodatnu zaradu od cca. 900 milijuna kuna. Također su tu neka ulaganja koja su išla od strane HEP-a u infrastrukturu i omogućeno je CEMP-u dodatno proširenje kapaciteta iako nije ispunjavao obaveze iz Ugovora o ulaganjima. Meni se čini iz svega ovog da je CEMP sa Projektom Krš-Pađene izravno favoriziran od strane Milanovićeve vlade, ali možda nisam u pravu, pa bih voljela čuti od vas u kojem tretmanu su bili drugi projekti obnovljivih izvora energije u to vrijeme? Petir. Dakle, u razdoblju od 31. listopada 2013.g. do 1. siječnja 2014.g. od trenutka kad je na razini vlade g. Milanovića donesena odluka o smanjenju tarife do trenutka otkad je ta odluka o smanjenju tarife zaživjela na razini HERA-e potpisan, pa onda i na razini HROTE-a potpisani su ugovori za 9 projekata. Vjetropark Jesenice, Vjetroelektrana Orjak, Vjetroelektrana Katuna, Vjetroelektrana Lukovac, Vjetroelektrana Poštak, Vjetroelektrana Rudine i 3 projekta CEPM-a ukupne snage 320 MW. Kolega Ivanović izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre odmah se vidjelo da je riječ o selektivnom pristupu, da je riječ o klasičnoj hajci koja se želi izvršiti ovdje u Hrvatskom saboru, no mene zanima i skroz se ponavlja teza da hrvatski građani moraju znati to je osnova našeg poslanja ovdje u Hrvatskom saboru, pa vas molim da vas pojavim koja je uloga bila ministara, pogotovo ministra Dobrovića koji je sudjelovao u ovom projektu i na koji način je on mogao spriječiti, a nije spriječio ovakav projekt kako ga sada prozivamo jednom od najvećih pljački u povijesti hrvatske države.

Ono što mi se čini, dopustite da s vama podijelim svoj dojam je da je ministar Dobrović na trenutnoj poziciji vrlo glasnog promatrača aktualnih zbivanja u RH se jako dobro snalazi. S obzirom na činjenicu da u segmentu zaštite okoliša i energetike u kontekstu zaštite okoliša i energetike u godinu i pola dana koliko je bio ministar nije učinio gotovo ništa.

Gospodine ministre ovdje se stalno provlači teza da ste vi odgovorni za štetne ugovore koji su potpisani 2013. godine i ne samo vi nego i trenutni premijer Andrej Plenković. Vi tada niste bili ministar, niti gospodin Plenković je bio premijer Vlade.

Dakle, ja sam ministar koji tijekom svog mandata u proteklih 4 godine donosi odluke. Neke od tih odluka su bile i bit će predmet propitivanja hrvatske javnosti i ja sam toga svjestan. Međutim u konkretnom slučaju moje odluke odnosno odluke ministarstva i ovo konkretno rješenje doneseno je nakon konzultacija s jedinom institucijom za koju držim da sam se ja kao ministar odnosno moje ministarstvo trebalo usuglasiti odnosno konzultirati, Državno odvjetništvo RH, ja ne znam bolju instancu osim ako to nije možda MOST nezavisnih lista ili netko sličan tome da se s njima konzultiram, s gospodinom Buljem možda ili nekim tko ima tu razinu ekspertize da mi pokaže i ukaže na put na koji bi trebao ići. Kolega Bulj molim vas.

Molim vas rasprava je takva da ste vi iznijeli svoje argumente, ministar Ćorić svoje kad dođete na red onda, onda odgovarajte, e dobro, jedva čekam. Gospodine ministre primijetio sam određenu retoričku crtu u imenovanju institucija i pojedinaca. Dakle, jedino je Zoran Milanović imenovan imenom i prezimenom iz tog razdoblja, a ostalo su institucije HROTE, HER-a, čak ni ime resornog ministra ne spominjete. Mene zanima jedna stvar, tko je u ime države Hrvatske potpisao te ugovore u studenome i prosincu 2013. godine, ime i prezime, nije ga potpisala institucija, to je prvo. Drugo znamo tko je bio ministar resorni, ako je tada nešto bilo krivo to je gospodin Vrdoljak, zaustavimo raspravu čekajmo da se jedini zastupnik njegove stranke Štromar tu pojavi pa nek vam on odgovara na to šta mu Vrdoljak kaže. Prema tome, ja razumijem tu crtu obrane da se nešto želi prebaciti na 2013., ali ona budimo dosljedni, imamo resornog ministra, resorno ministarstvo i institucije.

Dakle, hvala lijepa zastupniče Bauk na vašoj intervenciji odnosno replici. Što se tiče donošenja odluka ova odluka od 31. listopada 2013. godine donesena je na Vladi RH. Što se tiče potpisnika ovih ugovora od strane HERE taj ugovor odnosno prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije potpisao je ravnatelj HERE kao predsjednik upravnog vijeća to je gospodin Jureković, predsjednik upravnog vijeća gospodin Jureković, a što se tiče HROTE-a u to vrijeme osoba koja je bila direktor HROTE-a bio je gospodin Ivor Županić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre u kuloarima Hrvatskog sabora priča se da je autor ove interpelacije vaš prethodnik na mjestu ministra zaštite okoliša gospodin Slaven Dobrović. Kako ga gospodin Bulj nazvao pošten čovjek. Sjećam se kada je prije 2 godine lažno taj pošten čovjek optužio ovog ministra ovdje kao predsjednika nadzornog odbora HABOR-a to bi trebali se malo prisjetiti da je na sjednici nadzornog odbora poticao ostale članove nadzornog odbora da se da kredit tvrtkama u koncernu Agrokor i na taj način da je bio u sukobu interesa. Kad je nadzorni odbor, kad je HABOR audio zapis sa te sjednice utvrdilo se da se gospodin Marić izuzeo i nije htio niti glasovati niti raspravljati. E pa sada mi moramo vjerovati u pravednost tog poštenog čovjeka Dobrovića u njegovo rješenje.

Prije odgovora samo malo imamo povredu Poslovnika, pri puta povreda Poslovnika video vezom. Poštovani ministre da li je kolega bio u klubu ili nije manje je važno isto tako je manje važno što on zna ili ne zna. Ono što je važno jest činjenica da nad vašom prisutnosti u klubu ne biste trebali zapravo likovati već biste trebali sagnuti glavu. Ono gdje je Bulj bio, šta on zna ili šta on ne zna zapravo je manje važno i vi i ja bismo mu se trebali nakloniti za sve ono što je on ovoj državi da, a Miro pitati može, ima pravo i hvala mu što postoji. Predsjedavajući, povlačim povredu Poslovnika i zahvaljujem.

Idemo sada odgovor na repliku, izvolite. Dakle, poštovani zastupniče Bačiću, hvala vam na vašoj replici. Dakle, ja se ne bih referirao dalje na postupanje g. Dobrovića odnosno na njegove motive. Jedina stvar na koju ću se referirati jest činjenica da sam u proteklih nekoliko godina opetovano prozivan po pitanju gospodarenja otpadom u RH i izgradnje centara za gospodarenjem otpadom. Ti centri za gospodarenjem otpadom nalaze se predviđeni u dokumentu plana gospodarenja otpadom RH koji je napravio g. ministar Dobrović. Dakle, ja sam nastavio njegov posao. Dakle, toliko o onom koji na taj način kritizira moj posao u tom segmentu. Što se tiče rješenja koje je donijelo ministarstvo u srpnju 2017.g., ponovit ću, ono je tuženo na dvije instance, na upravnom sudu, na visokom upravnom sudu, visoki upravni sud i upravni sud odbili su te tužbe i potvrđeno je da je to rješenje pravomoćno i zakonito. Imamo još jednu repliku za ministra Ćorića, kolegice Orešković izvolite. Ministre, ne možete niti pokušati obraniti ono što je neobranjivo. Za vrijeme vašeg mandata HERA je donijela 3 rješenja kojima se dodjeljuje status povlaštenog proizvođača tvrtci koja je umiješana u jednu od najvećih mega afera hrvatskog pravosuđa. Ne možemo tvrditi da ste i vi korumpiran i u nju upleten jer su mjere istrage protiv Josipe Rimac pukle taman u onom trenutku kada se možda došlo ili do vas ili do predsjednika vlade. No tada redovne dušobrižnike nije brinulo kako dolazi do pucanja mjera jer se još uvijek nije došlo do osoba iz kluba. I moram reći kad smo već kod tih dušobrižnika, da me čudi kako to da se Zoranu Milanoviću nije dopao vaš životopis. Po odgovoru kojeg ste dali zastupniku Bulju vidim da imate isti stav o članovima kluba odnosno o svima onima koji vas iz kluba kritiziraju. Ne, nismo ljubomorni na vas koji tamo dijelite interese RH, ali smo ljuti što se na takav način stvara kasta privilegiranih na štetu [[Upadica: Hvala vam]] hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Orešković na vašoj replici. To je vrlo zanimljivo izlaganje. Odgovorit ću vam ovako s obzirom na činjenicu da će moj boravak u tom klubu biti predmet propitivanja u kontekstu postupka za smjenu. Ja sam u tom klubu bio u nekoliko navrata. Međutim, ja od Janafa nikad nisam ni kune zaradio. Netko u ovoj dvorani je. Povreda Poslovnika kolegice Orešković. Povreda Poslovnika, dakle izravno me vrijeđate. Uporno pokušavate nametnuti tezu da su svi isti. Nitko nije sporan tko je na poštenit i zakonit način od Janafa dobio posao i na Janafu zaradio. Sporni ste vi koji ste iz kluba Janaf izvlačili milijune i skrivali ih u prtljažnike glavnih državnih odvjetnika ili njihovih zamjenika, to je sporno u ovoj državi uvaženi ministre. Kolegice Orešković, dakle niste rekli koji je članak povrijeđen, to je prvo. Drugo, kolega Ćorić vas nije spomenuo, ja ne znam zašto ste se vi prepoznali u tome. Možda je još neko radio sa Janafom. Tako da ovdje nije bilo ovaj povrede Poslovnika. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Neću dati opomenu jer emocije su malo bile jake, pa i oćete isto vi odustat sada?

Otkada je postala zastupnicom poštovana gđa. i zastupnica Orešković vrijeđa članove HDZ-a i ministra Vlade RH iz dana u dan.

Budući da nisam dao opomenu niti kolegici Orešković, neću dati niti vama. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Evo onda ću, evo povlačim, povlačim onda odluku, dat ću opomenu kolegi Bačiću, a njoj neću. Izvolite, je, sada vas molim samo da obrišemo govornicu, pa će onda kolega Marić.

Prva je kolegica Perić. Poštovani predsjedniče sabora. Poštovani ministre, optužuje vas se za davanje povlaštenih kredita u svojstvu predsjednika nadzornog odbora HBOR-a čija sam i ja tada bila članica. Međutim, ovdje se ne želi priznati da su to projekti obnovljivih izvora energije i u ovom slučaju uz koju kamatnu stopu su se odobravala ta, ta sredstva i na koji način. Isto tako poznato je da je investitor morao imati najmanje 60% vlastitih sredstava da bi uopće došao u obzir da traži takva sredstva i uostalom ta, ta kamatna stopa je i iznad onih kamatnih stopa koje su se tada odobravale ostalima, što znači da ne spadaju u državne potpore, izravne državne potpore. Dakle ovo što ste rekli vezano za odobravanje kredita, ja moram ponoviti još jedanput i prema zakonskom okviru u RH u nadzornom odboru po funkciji ministar financija i još pet kolega, dakle sve skupa šest ministara, predsjednik HGK i tri saborska zastupnika iz okvira kako se dogovori u okviru klubova. Kada se pojedini projektni zadatak odobrava odnosno razmatra do 700.000 kuna vrijednosti projekta ingerencija je samog kreditnog odbora da može odobriti. Između 700.000 i 37 milijuna kuna može odlukom uprava, a iznad 37 milijuna kuna od stručnih službi kreditnog odbora, odluka uprave dolazi na suglasnost nadzornom odboru. To je procedura koju samo, ja sam mislio i nadao se da smo utvrdili u nekim prijašnjim situacijama, a evo i ovaj puta moramo ponoviti.

Moje pitanje je gdje je tu interes RH i gdje je interes HBOR-a da ovako nešto kreditira? Da li zbog ovih kredita koji su dani? Drugi hrvatski poduzetnici nisu mogli doći do sredstava, a svjedoci smo koliko kredita HBOR ne odobri.

HBOR ima dovoljno likvidnih sredstava dovoljno kreditnih linija u odnosima sa međunarodnim financijskim institucijama sa EU da izvori sredstava, vidjeli ste sami u rebalansu proračuna koji se nadam da ćete ga sutra podržati je pojačana sredstva vezano baš vis a vis HBOR-a da može kreditirati proizvodne, izvozne i ine programe koje ima već su svom portfelju.

Izvolite. Poštovani ministre Mariću, vi ste kao predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a 2019. godine potvrdili odluku unatoč protivljenju stručnih službi HBOR-a kojim se preuzima visokorizično financiranje projekta Krš-Pađene s iznosom od 600 milijuna kuna. Ja ovdje imam popis od 250 korisnika Operativnog programa za razvoj stočarstva RH sufinanciran sredstvima HBOR-a. Ukupno 250 obitelji je po tom programu zaduženo sa 150 milijuna kuna, te obitelji su uništene jer sa cijenom od 2 kune za litru mlijeka ne mogu vraćati kredite. Nekima je ovrhama uništen život.

Hvala lijepo. Ne radi se o nikakvom pogodovanju, uz dužno poštovanje na vašu repliku, ja ću vas samo podsjetiti da HBOR u okviru svojih programa prije 29 ukupno, a danas 9 kreditnih programa ESIF kredita i mjera covida kreditira cjelokupno hrvatsko gospodarstvo nesebično dijeleći naravno svoje resurse koje na aktivan način prikuplja na međunarodnim i domaćim financijskim tržištima i njegova uloga razvojne banke i dalje je tu. Ono što se tiče opet ponavljam same procedure, kolikogod vi pokušavali tu imputirati ulogu samog isključivog nadzornog odbora odnosno jedne osobe, dakle stručne službe obrađuju kreditne zahtjeva, po potrebi je dorađuju i sve vezano uz ovaj kreditni plasman, sve rasprave koje su se vodile u okviru stručnih službi kreditnog odbora uprave odnosno nadzornog odbora išle su na poboljšanje uvjeta u korist same banke kako bi se banka kao takva zaštitila od možebitnih rizika što je inače bankarska praksa. Gotovi smo s replikama i sada otvaram raspravu. Samo kratko, dakle klubovi 10 minuta, pojedinačno 5 minuta i između svake rasprave predlagatelj i predstavnici Vlade mogu se javiti i govoriti po 5 minuta. Na ta izlaganja su moguće replike, na pojedinačna izlaganja su moguće replike, a na izlaganje klubova nisu. Hvala vam lijepa. Prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Pred nama je ovdje interpelacija koju sam osobno ja i moje kolege iz kluba uz još 19 saborskih zastupnika potpisali, smatram da je ova interpelacija vrlo bitna da se raspravi u ovome domu u domu ispred ministra ugroze okoliša, ugroze energetske ovisnosti, ugroze nacionalne sigurnosti, ugroze otpada, ugroze svih projekata o kojima bi tribao skrbiti.

Ja neću govoriti o vremenu 2013. kako je rekao Zoran Milanović kada je gospodin Bernardić doveo ministra ugroze, kad je donio njegov životopis pred njegov stol da bude jedan od ključnih savjetnika Vrdoljaku, ne znam kome je trebao biti, koalicijskom partneru gospodina Ćorića. To mene vrijeme ne interesira, nit me interesira karijera i samo karijera ministra Ćorića koji ponižava nas saborske zastupnike poglavito u kontinuitetu mene. Taj čovjek, taj čovjek ovdje koji sjedi kraj nas je napravio toliku štetu po pitanju Krš-Pađane, a neću sad govoriti to ću govoriti u jednome djelu ali moram se sjetiti prije godinu dana gdje je iz Vrgorca, iz Vrgorca donio odluku zajedno sa inspektoratom da se odlaže otpad u Cetinsku krajinu kraj rijeke Cetine. 100 km, 120 km i tu je odluku donio i nakon te odluke sad zatvara, napravio je šou po pitanju centara za gospodarenje otpada i odlaganja otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dalmaciji. Ministar Ćorić u Kršu-Pađene je vidljiv ta odluka koju nije on vjerojatno donio sam, on to nije mogao bez blagoslova premijera Andreja Plenkovića i kad proziva MOST nezavisnih lista, ja sam ponosan šta sam jedan od 12 onih koji se nisu htili preslagivati vlast kada je se radilo o energetskim interesima preuzimanja naše najveće kompanije to je INE od strane mađarskoga MOL-a. Ja ovdje ne zamjerim Mađarima, ja zamjerim Mađaronima koji su naši Mađaroni uvaženi ministre ugroze okoliša, naši Mađaroni uvaženi kolegice i kolege dali upravljačka prava stranim interesima, stranim interesima kolega Boriću, stranim interesima su dali upravljačka prava. I ne samo to, nego baš ovaj ministar i ova Vlada, ova Vlada u kontinuitetu u prošlom sazivu je dala prava. Sad pogledaj, da naš predstavnik u INI nema pravo glasa, pravo glasa i zaista tada sam puštao ovdje pjesmu Ustani bane Hrvatska te zove, tolika mađarizacija se nije dogodila. I ja sam ponosan na ta vremena, neko je spomenu neka vremena kada su neki Joze Petrovići ili ne znam tko neki konzultanti koji su plaćali vama kesu i ne znam na koji način. I ne spominjem sada više te ljude, to je vrijeme iza nas.

Ministar Ćorić je sa Vrdoljakom šurovao cijelo ovo vrijeme i ministar Ćorić donio je Vrdoljak tu odluku 2015. godine, on je donio tu odluku, to je vaš koalicijski partner. Vama je to smješno, vama je smješno jer vi ste samo karijerist, vama je bilo bitno da vas Milanović primi u SDP, nije vas čovjek htio primit u SDP, nije vas htio. Da je, mislim žao mi je jel, vama je nebitno u kojoj ste stranci. U toj stranci u kojoj ste vi kad sam ja bia ja sam zaboravio ka sam bio, ja sam zaboravio kad sam bio, zaboravio. I naravno interesira me šutnja vašeg koalicijskog partnera, a na tome području žive ljudi srpske nacionalnosti. Poglavito me, interesantna je šutnja Milorada Pupovca, a ovdje je i kolegica iz SDSS-a pa da ona reče 2, 3 riječi o ovome projektu na tome području. Što ima lokalno stanovništvo na tome području osim što im se muzu novci iz džepa, toj sirotinji tamo, sirotinji za kojom vi gospođo iz SDSS-a navodno jaučete i Pupovac i gospođa Šimpraga koji cili dan govori o problemima u Đibenkso-kninskoj županiji, od bolnica, od sirotinje, a ona dožupanica, ona dožupanica. A što se tiče ministra Dobrovića, dogovorite se sami sa sebom gospodine ministre ugroze okoliša. Dogovorite se sami sa sobom, da li je stopirao ili je potencirao taj projekat, a ja koliko znam tada je ljudi iz ministarstva su zaustavili taj projekat. Zaustavili projekat Krš-Pađane. Zbog čega?

I zbog toga imamo veliki uvoz. Zamislite što bi bilo da smo ovaj novac od poticaja, zamislite koji dajemo za vjetroelektrane dali za mikrosolare. Prije svega imali bi neovisne obitelji poglavito u nerazvijenim područjima gospođo Jeckov, u nerazvijenim područjima gdje se pojavite kao koalicijski partner HDZ-a i SDSS u predizborno vrijeme, ja živim s tim ljudima svakodnevno. Nemaju vodoopskrbu u svojim kućama, vodoopskrbu nemaju u svojim kućama ljudi, vode napit se, gledaju Krku, gledaju Cetinu, nemaju vode, a ovdje se daje 600 milijona iz HBOR-a, 600 milijona za taj projekat. Jeste vidjeli kolka je udaljenost od kuća te vjetroelektrane? Ja sam sinoć iša kasno prema Zagrebu i gledan prema vjetroelektrani ko božićne drvce, katastrofa kako to izgleda. Ljudi moji, na svako brdo su u zagori ucrtali sada nove, zauzeli su prostore za vjetroelektrane. Svi bivši direktori HEP-a su sada odjedanput vlasnici brojnih projekata koje je HEP platio, istraživanje ruža vjetrova i dezgari se hrvatskim interesima na tome području.

Ovdje se radi isključivo o energetskim interesima RH. g. Ćoriću, ja bi vas molio u ime građana RH, a i nas kao zakonodavca, dajte ostavku. Ovo nije za vas, ne morete voditi jedan bitan resor iz kluba u Slovenskoj 9, vi to ne možete, nemate to pravo prema nama saborskim zastupnicima koji su birani, a poglavito prema hrvatskom narodu. Ugrozili ste doli Cetinu, Cetinsku krajinu, ugrozili ste energetsku sigurnost, jednostavno apsolutno ništa ne radite. Dobro. Ne, nije povreda Poslovnika, povukao je kolega Borić, ništa. Idemo dalje s raspravom, sada je na redu klub, oprostite kolegice Jeckov, javljate se? Evo, ovaj poštovani kolega Bulj, prvo vam predlažem da na slijedećim izborima se izjasnite kao Srbin po mogućnosti, pa onda iza toga izađete na izbore, pa onda ja sam ubjeđena da će Srbi iz Cetinske krajine sigurna sam glasati za vas, a načelnik … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] općine, pa dobro, al prije toga morate se izjasniti kao Srbin. Aj se izjasnite kao Srbin, pa idemo na izbore, pa ćemo vidjeti za koga će ljudi glasat.

Izvolite kolega Vrkljan u ime naravno Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite.

Činjenica da nam je jedan ministar otišao, jedan ministar je otišao što uveliko govori kako izvršna vlast gleda i prepoznaje što smo mi u saboru. Ja bi samo podsjetio da je sabor nadređen izvršnoj vlasti i da je izvršna vlast ta koja traži i dobiva ili ne dobiva povjerenje sabora. Prije svega želim se zahvalit Karolini Krišto, silnu energiju je zadnjih mjeseci uložila i nije lijepo što je rekao vaš predsjednik kluba da joj je netko to napisao. To su uvrede seksističke. To je uvreda koja se ne bi smjela u ovakvom domu čuti, a pogotovo ne od nekoga ko je predsjednik vašeg kluba. Osim toga, Karolina Krišto u zadnji mjeseci imala je više istaknutih nastupa koji su popratili mediji nego svi vi skupa zajedno. Prema tome, stavite se na mjesto tamo gdje pripadate. Ja ću se ovdje osvrnuti na nekoliko činjenica koje smo ovdje spomenuli, al bilo bi dobro da se još jednom o tome nešto kaže. Jedna od važnih činjenica, od toga ne bježi vidim ni lijevi klub da je 2013.g. potpisan ugovor kojim se dalo pravo određenoj grupaciji ili pojedinci da pristupi izgradnji parka vjetroelektrane, ali isto tako činjenica da je ta odluka praćena sa jednim ugovorom koji je pisan i odlukom zakona koja je pisana na Staru Godinu dok su pristojni ljudi, supruge kući pekle kolače, supružnici išli kupit nešto za doček Nove Godine, nekima je bilo silno važno da se napiše upravo taj zakon, ta odluka koja privilegiranom pojedincu daje pravo da ima cijenu električne energije 71 lipu iznad uobičajene tržišne cijene. I čak bi to bilo prihvatljivo da par dana iza toga isto to ministarstvo, isti taj ministar, ista ta vlada nije donijela odluku da je ta cijena skoro za 30% niža od trenutka kada je donesena ta odluka. Međutim, ovo sve ostalo što vi u HDZ-u i vaši koalicijski partneri pokušavate branit, znači vi ste jednoglasno podržali svi koliko se javilo na diskusiju ste podržali Karolinu Krišto da je napravljena određena radnja koja je vrlo suspektna na kriminal, ali kada se sve te radnje i ti ugovori pretoče par godina iza toga da vaš ministar produžava te potencijalno krimene radnje i potpisuje nove ugovore i da ti ugovori su vrlo upitno dal su pravno, moralno i financijski opravdani zbog toga što cijela EU kojoj mi danas pripadamo, u to vrijeme preispituje sve svoje ugovore koji su bili vezani za ekološke izvore energije i temeljem toga i Hrvatska je jedina zemlja EU koja nije donijela nijedan akt ili nije donijela nijednu reviziju ugovora kojom se cijena električne energije snižava na onu cijenu koja je prihvatljiva u EU, a sve su to cijene i financijska sredstva koja moraju platiti porezni obveznici. Zlatno pravilo svake vlade je da štiti svoje porezne obveznike i na taj način štiti svoju državu. Duboko je nemoralno i žao mi je što je otišao ministar Marić braniti da je 600 milijuna kuna dobila tvrtka koja nema nikakvog ugleda u radu, izgradnji, održavanju energetskih postrojenja za proizvodnju električne struje, čak sam čuo neko je danas rekao da je to čovjek koji trguje autima, besramno ako je to istina. Ne mogu vjerovati, osobno imam čast da ga ne poznam. Ali je isto tako činjenica da je ministar Marić morao voditi brigu o tome da 600 milijuna kuna je dao za one projekte za koje HBOR ne bi smio davati novce. Nije problem što je ministar Marić lakonski odgovorio, pa to su sredstva koja nama ne oskudijevaju mi ih imamo, ne nije u tome problem, problem je u tome što bi HBOR trebao stimulirati domaću proizvodnju.

Pa ću vam samo jedan primjer pokazat. HZZO u vrijeme kada je Hrvatska u teškoj financijskoj krizi i zdravstvo je dužno 12 milijardi kuna, sklapa ugovor sa osiguravajućim kućama koje osiguravaju od auto odgovornosti i svake godine temeljem toga osiguravajuće kuće ulažu ili plaćaju paušal HZZO-u, prošle godine je to bilo 48,5 milijuna kuna, za 10.000 prometnih nesreća u kojima smo imali žrtve pojedinaca. Kada dođete u bolnicu i imate upalu pluća ili imate uroinfekt i iziđete iz bolnice, račun vam je 10 do 12.000 kuna, a HZZO prihvaća da bude paušal od 48 milijuna kuna što govori da osiguranje na milijun i pol automobila koliko ima u Hrvatskoj samo na toj stavci uprihodi 220 milijuna kuna godišnje, a HZZ0-u uplati 48 milijuna kuna. Stvarni razlika je preko 170 milijuna kuna.

Na temelju ovoga šteta HZZO-u u 10 godina je 2,5 milijarde kuna. Šteta što nije tu ministar Marić jel bi ga samo podsjetio, a on to sigurno zna, da je u prošloj godini trgovačka društva bez zaposlenih imali prihod 26 milijardi kuna. Gospodo, u Hrvatskoj je prošle godine trgovačka društva bez ijednog zaposlenog imali prihod 26 milijardi kuna. Do 2019. ti prihodi takvih firmi je bila 230 milijardi kuna i ministar Marić donosi odluku kojom se porez na dobit smanjuje sa 20% na 10% Znate što to znači? To znači da je oštećen hrvatski proračun za 3 milijarde kuna, toliko je manje novaca u proračunu. Kada se sve to zbroji Krš-Pađene, osiguravajuće kuće prema HZZO-u i trgovačka društva bez zaposlenih, gospodo draga, to vam je točno 7 milijardi i 600 milijuna kuna štete za državni proračun. Pa vi sada svi dignite ruku, iznosite svoju istinu, ali brojke ne lažu.

I isto tako, da ne zna dio zaštite okoliša, tako da je g. Bačić samo ukazao da se priča da netko drugi pisao

Morate dići povredu Poslovnika i odgovoriti.

Ne.

Izvolite.

Poslovnika. Naime, kolega je jedan dio rasprave govorio izvan teme govoreći o ugovorima HZZO-a koji su štetni za državu što uopće nije tema današnje ove točke dnevnog reda. S druge strane, iznosio je neistine na način da je vrijeđao ministra kako bi ga omalovažio na način, govoreći da je produžio ugovor i time oštetio državu. 2018. g. odluku o produljenu statusa [[Upadica: Hvala lijepa.]] za CEM potpisala je HERA kao neovisna [[Upadica: Hvala.]] regulatorna agencija, [[Upadica: Hvala.]] a ne ministar Ćorić.

Cijeli jedan klub ovdje nas, omalovažio je ovaj svojim riječima da smo mi ljudi bez časti, ako niste dobro čuli, predsjedavajući, znači da imamo imalo časti da bi podržali ovaj njihov lažni uradak kojim vrvi sve od neznanja i neistina. Mi bi tad to trebali odšutjeti i govoriti da je to tako zato što je gospoda iz Domovinskog pokreta smatra da smo mi ljudi bez časti.

Ne. Omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelje ili druge zastupnike, ima i toga. Ima i toga. Najbolje da idemo dalje.

Nisam vidio, izvolite. G. Zdravko Marić je lagao Hrvatski sabor i hrvatsku javnost 2017. g. kada je rekao da nema veze s Todorićem i Agrokorom, a kasnije je upravo Todorić objavio da je ožujku 2017. bio kod njega u ime Vlade i da su pregovarali. Sada govori da nije HBOR-ov kredit problematičan, a ne da je problematičan, on je protuzakonit.

Dalje, govoriti ovdje o tome da je Milanović počeo, pa eto Plenković nastavio, zašto Dobrović nije, nisam ja, pa dame i gospodo, iz Hrvatske ljudi iseljavaju zbog ovakvog kriminala koji se događa u Hrvatskoj, a umjesto da preuzmete odgovornost, da raskinete ugovor jer morate si osvijestiti, ugovor u trenutku sklapanja nije imao sve odrednice koje su bile potrebne, a tu govorim o stavci koju je iznio predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković i potvrdio u svom dokumentu koji je potpisao, da nije postojala valjana građevinska dozvola. Zašto se stavljate na stranu bjegunca od zakona, g. Bašića i idete na teret hrvatskih poreznih obveznika? 2 milijarde 200 milijuna kuna nije mal novac. Tko vam daje pravo da vi na temelju djetinjastih nekakvih prebacivanja na druge i treće osobe iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti ne obavljate svoju dužnost koju ste dužni obavljati prema zakonu? Vi ste dužni raditi u interesu Hrvatske države i hrvatskoga naroda, vi ste dužni držati se hrvatskog zakona i Ustava u sklopu toga vi ste dužni dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju. Što vi radite? Vi ste dužni transparentno obavljati svoj posao. Ne, vi se ovdje krpate, čupate, govorite stvari koje nisu povezane sa ovim predmetom, vrijeđate, ne vrijeđate, igrate se doskočicama nekakvim dok ljudi trpe zbog vaših lopovluka. Ako oni to nisu, dokažite, dajte te dokumente na uvid. U čemu je problem? Bježati iz sabornice, govoriti da su drugi krivi. To nije rješenje. Interpelacija je nešto što se zove dati na uvid traženu dokumentaciju i raspraviti o postojećim ugovorima, o poslovanju, o radu Vlade. Naravno da je vaša obveza. Ako se u cijeloj Europi države i vlade drže toga što tržište kaže, a to je da je cijena pala, ako je u Španjolskoj 32 od kud vam pravo da vi od naših novaca dajete 78 2020. godine? Pozivate se na DORH, DORH nije nikakva referenca, DORH je sramota Hrvatske države. Gospodin Bačić je u nekoliko navrata, a još neki vaši kolege, govorili o tome tko je referentan za određene teme, pa evo njega sada isto nema, ali moram reći, ne referentan je naravno za izvore obnovljive izvore energije, ali je očito bio referentan za držati crne novce Sanadera u ladici. Ni to nikada nije razriješeno. Zakona se gospodo trebamo držati. Povlašteni kredit, pa ne možemo se rukovoditi da vi nama tu dođete i kažete, mi vam to govorimo, mi vam to jamčimo, vi nama trebate vjerovat. Ne gospodo, mi vama ne trebamo vjerovat, mi nismo izabrani od hrvatskog naroda da mi vama ili nekome iz hrvatske Vlade vjerujemo ili ne vjerujemo. Mi smo izabrani da nadziremo vaš rad, da mi upozoravamo na koruptivne radnje, da mi štitimo hrvatski državni proračun, da štitimo hrvatske nacionalne interese. Ne znam koliko puta treba ponoviti, nije potrebno voditi jalove rasprave, a skrivati dokumente. Ako je sve u redu dajte dokumente na uvid, ako nije sve u redu tek onda dajte dokumente na uvid. Ugovori koji su štetni, a štetni su jer su sklopljeni pod apsolutno neprihvatljivim okolnostima već u startu, a kasnije naravno i zbog povlaštenih cijena koji su svi izvan gabarita europske razine. Vi ste ih dužni raskinuti, vi, vaš predsjednik i vaši kolege. 2 milijarde i 200 milijuna kuna se krade od hrvatskih građana, a vi kažete što? Vjerujte nam, ali dokumente vam ne damo. Morate ih dati. I nije dobro da se rukovodite ovakvom filozofijom kojom ste krenuli. Imate jednu povredu Poslovnika, gospodin Rade Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Kolegica je povrijedila Poslovnik čl. 238. jer vrijeđa institucije Hrvatske države pa između ostalog ministra. I sve što ove institucije države rade ništa ne valja, sve što kolegica kaže je zapravo Sveto pismo, bar ona to tako prevodi, i ako je znala podatke o ministru Mariću zašto to nije napravila 2007., a ne 2020. govori ovdje? Čl. 238. govori o vrijeđanju Poslovnika zato sam dao pravo prije gospodinu Boriću, nažalost ne govori o vrijeđanju ministra i vrijeđanju institucija. To ostavimo govorniku ili govornici da brani svoje stavove i da odgovara za ono što kaže, ja u to sada neću ulaziti.

Gore ste iznad odgovore na repliku vi ste gore pa tako da, izvolite gospođo Jelkovac. Hvala vam. Poštovana kolegice, opetovano se pozivate da je počinjen kriminal, znači da raspolažete činjenicama i dokazima da je kriminal počinjen, a ja vas onda upućuje, onda ste prije svega kao osoba, kao građanka, ali iznad toga kao zastupnica taj kriminal trebali prijaviti nadležnim institucijama, ako već tako tvrdite. Međutim, ono što vi ovdje cijelo vrijeme činite, prozivate Vladu Andreja Plenkovića i ministra Ćorića jer jedino je to vaš fokus, jedino je fokus vas da obezvrijedite sve što čini ova Vlada i njeni ministri, a vrlo dobro znate i to ste i naveli u svojoj raspravi kada je sve počelo. A počelo je za vrijeme vlade gospodina Milanovića 2013. godine kada je HEP tada uloženo je preko 20 milijuna kuna kroz program, kroz financiranje projekta, sve prepustio tvrtki CEMP.

Ne samo da to navodite vi, ja nego to navodi i vaš predsjednik Andrej Plenković. Vi ste sada tu naveli, pa evo i vi se obratite kako vi kažete nadležnim institucijama, a ja vam kažem nema višeg doma od ovoga. Ako vi mene pozivate da ove činjenice notorne koje ste i vi sada iznijeli, treba prijaviti nadležnim institucijama, najprije to recite gospodinu Plenkoviću jer u ovom dokumentu koji je dostavio HS on je iznio upravo te činjenice. Zašto ga niste pozvali da se obrati nadležnim institucijama? Znate zašto? Zato što je on taj koji treba prekinuti te radnje da itekako upućuje sve da su one kriminalne jer ako postoje vrlo strogi uvjeti kako dobiti ugovor za povlaštene cijene sa HROTE-om, a oni uključuju građevinsku dozvolu, a predsjednik Plenković, predsjednik Vlade Plenković kaže da nije postojala valjana građevinska dozvola on je dužan bio raskinuti taj ugovor. To su problemi. Kolegica Vidović Krišto pa zaista mi je žao, ja cijenim vaš entuzijazam ali ono što samo vidimo je neznanje. Ne znate tko imenuje HERU i da je ona neovisna i da je sabor ovlašten za njezino djelovanje. Ne znate kako se formira cijena, ne znate što je otkupna što je poticajna cijena, ne znate pravo investitora, a i da je ministar Ćorić što se tiče daljnjeg nastavka ugovora samo produžio ugovor na koji su oni imali pravo, da je ugovor sklopljen 31.12.2013. za SDP-ove vlade. Prema tome, ono što samo ovdje vidimo je veliko neznanje. Ne znate da je ministar Ćorić svojom odlukom smanjio sa 71 na 48 na zahtjev investitora i da se razvila nova tehnologija 3 MW stupovi, da je ukupna snaga ista i da time uopće nije pogodovao investitoru, a omogućilo je manji obuhvat teritorija i bolju zaštitu okoliša [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] tako da je ono što vidimo je samo jedno veliko neznanje. Ako govorite o neznanju, a vrlo, vrlo velik broj je zastupnika je isto to kako vi kažete neznanje iskazalo onda zar nije najjednostavnije da nas sve tu skupa demantirate prihvaćanjem interpelacije i davanjem na uvid svih ugovora i svih dokumenata. Vi niste na razini da biste mogli vrijeđati bilo koga u ovom domu, mene barem ne možete, ali kada govorite o neznanju i kada govorite da nije utemeljeno zašto onda ne date sve na uvid hrvatskoj javnosti i zašto ne otvorite sve ugovore, date ih na uvid Hrvatskom saboru i onda itekako morate podnositi i sve one posljedice koje proizlaze iz nečega što se zove štetno poslovanje i donošenje štetnih odluka. A inače u tom istom dokumentu gdje ovo neznanje koje vi meni pripisujete pokazuje i vaš predsjednik, on je tu među ostalim i naveo da je i to sam čula od nekoliko kolega, da je ukupna vrijednost 235 miliona EUR-a. Čija je to procjena? Ivestitora? [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] Opet vjerovanje?

Hvala lijepo. Gospođo Krišto mi u kope, vi u špade i tako ćemo vjerojatno do noći. Gledajte, pisali ste sam naziv interpelacije o radu Vlade radi utvrđivanja možebitnih protuzakonitih radnji. Cijelo vrijeme istupate ovdje na način da su sve do sada bile protuzakonite. Na način da ste ovaj uradak sada objasnili iz svog viđenja. Postavio sam vam par pitanja ne znate mi odgovoriti.

Da li biste vi napravili kao Karolina Krišto Vidović 71 agregat ili 48, evo jednostavno pitanje, samo to. Vi ovdje niste u poziciji meni postavlja pitanja, niti sam ja dužna vama odgovarati, vi ste rekli repliku, a ja ću vas sada isto tako u tome razuvjeriti što vi govorite. Naime, nije neznanje, sad ću vam ja reći. Dakle, vi kada govorite da smo mi u interpelacijskom tekstu govorili o možebitnim nezakonitim radnjama mi smo nakon toga dobili dokument iz hrvatske Vlade kojim je potvrđeno da itekako jesu sporne radnje, tako da je sada puno lakše govoriti iako još uvijek nemamo na uvid sve ugovore kojima bismo potvrdili i razmjere tih radnji koji su potpuno štetni za hrvatsku naciju i hrvatsku državu. Vratit ću se na 235 milijuna EUR-a koji se ovdje spominju da je navodno cjelokupna investicija odnosno vrijednost ovoga projekta. Ponavljam tko je taj izračun napravio? Prema podacima onima koje rade nezavisni stručnjaci koji čak nisu svi ni iz Hrvatske, taj projekt ne može promašiti 160 milijuna EUR-a što govori da 80 milijuna EUR-a je zapravo kapitalno što smo čuli nekoliko puta, kapitalna financijska injekcija da bi se uopće dovršio taj i takav projekt Opet moram intervenirati gospođa Krišto, svako je u poziciji u ovom saboru postavljati pitanja, svako.

Gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Vidović Krišto, dakle cijelo vrijeme slušate temu, to je ono što smo u medijima imali priliku čuti kako će se vladajući braniti. Pri tome ajdemo reći pravu istinu, projekt je započet 2007., od 2007. do sada je bila 5 vlada, a riječ je o interpelaciji o radu Vlade. Tko predstavlja Vladu? Prvi među jednakima, gospodin Plenković. Da li je bilo za očekivati da gospodin Plenković dođe tu, imali smo ga prilike prošli tjedan vidjeti u saboru i na rebalansu proračuna i na svim drugim temama. Dakle, bilo je za očekivati da premijer gospodin Plenović dođe tu, da uvodno on kaže u ime Vlade tih svojih 10 minuta i da čujemo način na koji on brani rad Vlade i odluke koje su bili. Kad nema gospodina, ja pretpostavljam da ste u vi to očekivali, ako nema gospodina Plenkovića i ostavio je ministra Ćorića ovdje samog onda to zapravo izaziva nekakve onako upitnike iznad glave. Da očekivali smo naravno predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića jer su naprosto preveliki razmjeri izuzetno vidljivih štetnih radnji po hrvatsku državu i po hrvatsku naciju. Međutim, njega ovdje nema, ali svatko tko zna čitati i tko zna tematiku barem jedan mali dio, može iz očitovanja hrvatske Vlade koju je upravo on potpisao iščitati da je potpuno potvrđeno sve ono zbog čega smo mi uopće tražili ovu interpelaciju. Ovakvo postavljenje, natezanje i nedavanje prava HS ono što je Ustavom zajamčeno, a vodeći se politikom većina u Saboru imam 76 glasova pa radim što hoću, to je uvreda demokracije, to je ruganje hrvatskim državljanima i to je razlog zašto se događaju u Hrvatskoj stvari da smo mi predzadnji po kupovnoj moći, ako ne i zadnji u cijeloj EU, a vi govorite oporbi o neznanju. Nemate više replika.

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Ima jedna pjesma koja kaže „Vjetre s Dinare“ se zove, Vjetre s Dinare, „Zaustavi se vjetre pita bi te nešto“ i vjetar se zaustavi znate gdje, malo dalje od Dinare u Općini Ervenik. Nije možda bitno za priču, ali ipak da kažem da je Općina Ervenik jedna mala općina sa gotovo 100%-nim srpskim stanovništvom, svega tisuću stanovnika, nerazvijena, nekoć tamo prije II. svjetskog rata imala je većinu hrvatsku, danas ima gotovo 100%-tno srpsko stanovništvo. Znači graniči sa Gradom Kninom. I ovaj vjetropark se nalazi većim dijelom na prostoru Općine Ervenik, manjim dijelom na prostoru Grada Knina. Radi se o 48 agregata. Za one koji ne znaju što su agregati, to su zapravo one vjetrenjače velike koje proizvode električnu energiju.

Ovdje je ključno pitanje tko je donio odluku odnosno tko je potpisao ovaj jedan, ja ću reći iz svoje pozicije, loš ugovor za Hrvatsku državu? Znači potpisao ga je u to vrijeme ministar Vrdoljak u Milanovićevoj vladi jel tako, dakle Vrdoljak je kriv. Jel Vrdoljak kriv? Ako nije Vrdoljak onda su krivi oni koji su došli nakon njega, a to je ministar Ćorić.

Ali ok, ja sad već malo čujem tu glasove iz HDZ-ovog dijela sabornice malo se brani koalicijski partner i malo radi pojašnjenja, HDZ danas ima 76 ruku i jedna od ruku je HNS-ova jel tako? Jedna ruka je HNS-ova kolega Štromar jel? Nije bitno. A možda je jako bitno. Dakle, ovo je ili krimen HNS-ov ako je krimen ili je krimen sada HDZ-ov? Ali ono što sam ja htio maloprije čuti od vas ministre, niste mi jasno odgovorili, a ja ću postaviti pitanje pa možete naći neku priliku pa mi odgovoriti, je li po vama ovo dobar ili loš ugovor? Ako je cijena koju ćemo plaćati 78 lipa po kilovatu, a cijena na tržištu je 40-ak lipa po kilovatu. Inače da malo građani shvate o čemu se radi. Postoji jedna agencija, zovemo je HROTE, Hrvatski operator tržišta energijom i sada taj HROTE on podmiruje ovaj višak cijene.

Tko je HROTE? Opet država, znači to je direktno državni novac gdje se kroz tu agenciju subvencionira cijena vjetroenergije. Čisto da ljudi znaju o čemu se radi.

E sada, ja sam suverenist, ja volim i želim da je Hrvatska energetski suverena, neovisna, međutim ali ne po svaku cijenu. Ako ćemo mi tu energetsku suverenost plaćati milijardama kunama godišnje, ajmo radije kupovati struju na europskom tržištu kao što kupujemo i naftu u konačnici i plin i sve ostalo. Mi nemamo svoj plin i svoju naftu, kupujemo to, pa ajmo kupovati električnu energiju ako nam je to jeftinije. Jako bitna stvar koja se ovdje spominjala danas, a rečeno je tu dosta neistina od mnogih kolega, vezano uz famoznu ekološku prihvatljivost vjetroenergije.

Već sada po noći moja županija izgleda kao božićno drvce. I ključna je informacija i ključna činjenica je da netko na hrvatskoj zemlje, a najčešće to nisu hrvatske tvrtke nego stranci, hrvatskim zrakom proizvodi električnu energiju i po povlaštenoj tarifi jer mu Hrvati daju novac za to i opet tu struju prodaje Hrvatima. Pa jesmo mi normalni? Ministre, evo ga, imate priliku sada malo promijeniti vašu politiku. Ja vas ovdje s ovog mjesta pozivam i potičem da sav novac s kojim u budućnosti mislite subvencionirati bilo koji kilovat energije električne proizvedene iz vjetroelektrana da preusmjerite u solare, u solarnu energiju. Zašto ne bi svaka hrvatska obitelj, a pogotovo u primorskoj Hrvatskoj, za oni koji ne znaju ja sam jutros došao u Šibenika, u Šibeniku, ne samo u Šibeniku u čitavoj primorskoj Hrvatskoj, u našoj Dalmaciji je već 15 dana anticiklona, nema oblačka, nemojte razmišljati iz zagrebačke perspektive ministre. Znači, mi imamo najviše sunčanih sati u Europi i tisuće hrvatskih obitelji iz Hrvatske, Dalmacije, bi mogli živjeti od proizvodnje električne energije na svojim krovovima kad bi država samo djelić novca kojim subvencionira struju iz vjetroelektrana preusmjerila u solare, ali ne. Jako je bitno naglasiti slijedeću stvar, a to je da Krš-Pađene nije jedina vjetroelektrana koja ima subvencioniranu energiju. Dakle, nemojmo govoriti samo o jednoj koja je najveća. Samo malo da brojke čujete.

I to je po meni loš biznis za Hrvatsku, to je loše, tu nema računice i Hrvatska tu gubi milijarde kuna i stvarno ih gubi. Što se tiče studija utjecaja na okoliš odnosno na prirodu, s obzirom da sam radio u tom resoru odgovorno tvrdim da investitor za bilo koju investiciju može dobiti pozitivnu studiju ako dovoljno plati tvrtci koja izrađuje studiju. To odgovorno tvrdim. Da nikada niti jedna investicija nije pala na, na studij procijene utjecaja na okoliš ili prirodu. Nažalost, nije.

Jer je platio, a onda kolega u ministarstvu kaže to su stručnjaci jer to ima 100 stranica ili 500 stranica, al nema veze s mozgom. Il ukinimo ekološku mrežu ili možda još jedna tema, zašto te studije ne bi radilo direktno ministarstvo? Dakle, ja bi ipak onu glavnu tezu s obzirom da je malo vremena, još jedanput ponovio.

Samo mi, vi u ovom trenutku morate odlučiti, je li on kriv za ovaj nepovoljni ugovor i za mnoge druge jer još uvijek kontrolira HEP, HNS još uvijek kontrolira HEP, to vi znate ili ćete vi preuzeti dio krivnje? A možda vi mislite evo ga i s čim se ja ne slažem da je ovo dobar biznis za Hrvatsku, što svakako nije.

Izvolite.

Zar to nije uvijek uključeno kad ja dolazim? Dakle, imali smo priliku danas čuti različite aspekte i sve činjenice oko utvrđivanja prije svega političke odgovornosti, odgovornih u nadležnim ministarstvima i vladi i kada smo proanalizirali cijelu kronologiju događanja koja seže daleko u 2013. i prije onda svi mi koji se, koji smo pravnici vidimo da tu ima čitav niz suspektnih elemenata i koji su na kraju krajeva rezultirali godinama nakon kaznenom prijavom, nemojmo zanemarit da postoji sad, a egzistira kazneni proces protiv gđe. Rimac i ovaj mnogih drugih, na kraju krajeva i samog vlasnika CEMP-a oko iste teme o kojoj mi raspravljamo odnosno oko osnovane sumnje u zlouporabu u vezi sa tim slučajem. E sad što je sporno ovaj osim te moralne komponente da je 31.12. dan prije sklopljen ugovor u Vladi Milanovića i Vrdoljaka koji je enormno štetan za RH? Sporno je da smo imali određenog ministra g. Dobrovića koji se očito nije mogao drugačije opirati takvom ovaj pritisku protuzakona i protuzakonitog ponašanja nego je zapravo aktivirao model da tu studiju stavi u obvezu investitoru koja je očito bila dobra brana nekoliko mjeseci, no kad ste došli vi g. ministre ovaj Ćorić vodeći se različitim elementima cijelog procesa, tu odluku ste ukinuli. Sad ključno, vi ste to obrazložili između ostalog određenim potrebama struke i pozitivnim mišljenjima, al najvažnije u cijeloj priči i za hrvatsku javnost, a očito i za vas je činjenica da ste rekli da vam je nadležno državno odvjetništvo dalo mišljenje kako taj ugovora odnosno cijeli proces nije štetan za RH i da ga vi možete kao takvog sa premijerom Plenkovićem odnosno staviti u funkciju odnosno cijeli proces zakovitlat na korist investitora. E sad je ključno pitanje i hrvatskoj javnosti i za nas ovdje, znači mi moramo dobiti odgovor nadležnog državnog odvjetnika, građanski upravni smjer koji vam je već to dao, jel on vas ekskulpira, vi ste svjesni da vas to njegovo pismo ekskulpira kazneno pravne odgovornosti, međutim politička odgovornost postoji i sad mi moramo znati kao sabornici kao hrvatska javnost s čime se povodilo to Državno odvjetništvo kada vam je taj papir napisao zbog kojeg vi sigurno nećete završiti u zatvoru. Ja sam siguran u to jer da nećete zbog tog pisma nećete završiti u zatvoru, ali vaši suradnici će imati probleme. E sad, apeliramo na sve koji trebaju da nam dostave prije svega obrazloženje državnog odvjetnika RH zašto su oni, čime su se povodili da ovaj dadu pozitivno mišljenje da RH neće imati štete iako je evidentno da su u pitanju milijarde i na kraju krajeva nas interesira nakon svega toga što se sad u međuvremenu promijenilo u Državnom odvjetništvu da su na istom činjeničnom stanju donijeli novu odluku prije nekoliko mjeseci kad su uhitili gospođu Josipu Rimac. Da li je moguće da građansko pravni odjel u Državnom odvjetništvu ne zna šta radi kazneno pravni odjel ili je tu nekakav teški rašomon pravni, ali u svakom slučaju gospodine Tomislavu Ćoriću osim političke odgovornosti vi možete mirno spavati vi nećete kazneno odgovarati. Ostanite ovdje gospodin Sačić jer imate, ako želite, jer imate ovaj repliku gospodina Zekanovića. Poštovani kolega Sačić, evo nisam stigao reći u raspravi, pa evo sad koristim priliku, a želim da mi odgovorite da čujem vaš stav.

I kada sunce zalazi ja sam bio kod tih ljudi, ispred njihovih kuća, ljeti pogotovo, njima ta vjetroelektrana stalno pravi sjenu odnosno onaj znači ona vjetrulja koja se vrti njima stalno smeta u njihovim domovima. Ljudi su očajni, ljudi su očajni. Koja je to studija mogla dozvoliti da se čovjeku 60, 70 metara od kuće ne jednom nego više njih postave agregati vjetroelektrana. Evo to meni nije jasno, tko je to dozvolio? Dakle pitanje osim što je retoričko ono je duboko fundirano i iznimno, iznimno dramatično, a osobito za stanovnike tog agregata. Ovaj naravno da kada analiziramo zašto obični građani moraju mnoge takve dozvole i uvjete ispunjavati nadaleko benignijim slučajevima, pa ako hoćete od gradnje određenih svojih ovaj građevina ili privrednih ili gospodarskih ili osobnih pa moraju ispunit te uvjete ekološke ovaj certificirane onda je sasvim neshvatljivo da se u ovom slučaju, ali dobivamo obrise zapravo onog što ste rekli, bar u slučaju gospođe Rimac da je ona puno pomogla da se takve studije naprave.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, kolegice i kolege kad imate interpelaciju o radu Vlade na jednu temu o toj interpelaciji možete raspravljati sa nekoliko aspekata. U ovom konkretnom slučaju je riječ o vjetroelektrani i to ne o bilo kojoj vjetroelektrani već o vjetroelektrani Krpš-Pađene. Rasprava o tome može biti s aspekta zaštite okoliša i načina na koji čuvamo okoliš, može biti s aspekta prostorno planskih dokumenata i što to na prostorno planski znači u prostoru, može biti sa aspekta gospodarskog, dakle gospodarski efekt, može biti sa aspekta zapravo pomaganje investitorima ili investicijama u RH i može biti s aspekta poštivanje zakona i propisa. Pa dopustite da se osvrnem na neki od tih aspekata. Da bih odmah bila apsolutno jasna ono što se mi zalažemo i što se ja zalažem je da se ulaže u zelene izvore energije, da se vodi računa o očuvanju okoliša, da se vodi računa o energetskoj neovisnosti i da se trebaju koristiti različiti izvori energije, pa ako baš hoćete sve razloge zašto je tome tako jedan od važnijih razloga je i geopolitički. Ali ono što nikad nije dobro, nikad nije dobro da se za investitore propisuju različita pravila igre, da jedna pravila igre vrijede za jednog investitora, a druga pravila igre vrijede za drugog investitora, da imamo zakone i podzakonske akte kojih ćemo tumačiti na različite načine i mi čitamo da je to jedan od razloga zašto je ta interpelacija baš na dnevnom redu jer ono što je u interpelaciji navedeno, a to je sumnja na korupciju i kriminal je uvijek sumnja na to i o tome treba ozbiljno razgovarati i o tome treba donijeti određene zaključke. Hrvatska je članica EU i EU kao što svi dobro znamo ima vrlo ambiciozne planove koji su sažeti u Europskom zelenom planu sa konačnim ciljem postizanje neutralnosti, klimatske neutralnosti do 2050. Na zeleni plan sam se nekoliko puta referirala u ovom domu i rekla da je to jedna od šansi koja je skoro pa nikad nije pružena Hrvatskoj otkad je postala samostalna država. Ali ako se prema investitorima i investicijama odnosimo od slučaja do slučaja onda ćemo i tu šansu propustiti. Ono što trebamo poslati poruku, a to je da smo spremni pametno koristiti fondove koji su nam na raspolaganju i koji omogućuju transformaciju našeg gospodarstva i energetike da bi postali dio tog prvog klimatskog neutralnog kontinenta na svijetu. I premijer Plenković se često zna hvaliti o tome da je Hrvatska, da je u Hrvatskoj 28% energije dobiva iz obnovljivih izvora. Pri tom moram samo dva podatka navesti, dakle govori o 28%, a prema Eurostatu Hrvatska je još 2004. postigla 23,4%, a 2015. 29 i pitanje je koje bi jako rado uputila premijeru, da li to znači da smo stagnirali i da smo smanjili? Ja pretpostavljam da ne znači. Dozvolite da i ovom prilikom još jedanput navedem da Plenkovićeva vlada još uvijek nije usvojila i u saborsku proceduru postala, poslala strategiju niskougljičnog razvoja koja bi trebala biti osnov za planove o korištenju obnovljivih izvora energije. Jednako tako premijer Plenković se nema čim pohvaliti, Europska komisija je nedavno zemljama članicama preporučila da u planove oporavka koji će se financirati europskim novcem prvenstveno i prije svega uvrste ulaganje u obnovljive izvore energije i digitalne tehnologije i da pred nacrte dostave do 15. listopada. Dakle, obnovljivi izvori energije, zelene tehnologije, zeleni razvoj je iz resora ministra Ćorića koji ovdje danas s nama sjedi i ja pretpostavljam sluša ono što mi govorimo. I o ovom ćemo imati prilike još u skorije vrijeme razgovarati u saboru jer kao što znamo čeka nas i rasprava o povjerenju ministru Ćoriću. Ono što mene zbog struke i ono s čim se cijeli život bavim posebno zanima taj prostor, prostor je temeljno dobro. Jedanput kad donesete krivu odluku o korištenju prostora donijeli ste ju zauvijek. Jedanput kad napravite štetu u prostoru donesli ste zauvijek. Dakle, vi možete u gradovima imati bolje ili lošije kuće koje vam se više ili manje sviđaju, ali kad je riječ o velikim infrastrukturnim procesima, velikim infrastrukturnim objektima, loše planirana cesta, loše planirani prostori za vjetroelektrane su loše odluke i loše korištenje prostora za uvijek. I zato nikada nije dobro da se neki propisi zaobilaze, da se neki propisi krše. Priča s vjetroelektranama Krš-Pađene je započela 2007.g., tad je krenulo sa procjenom utjecaja na okoliš. Iza toga su sklapani različiti ugovori i to je u obrazloženju vlade, taj hodogram cijeli i naveden. Činjenica je, ja tu uvijek koristim jednu priliku, tamo negdje '94. odnosno '95.g. kad sam se ja stručno počela više baviti sa aspektom zaštite okoliša, u RH je bilo 4-ero ljudi koji se je bavilo zaštitom okoliša jer je zaštita okoliša i odnos prema okolišu i prirodi tad, ne tako davno gledajući globalne razmjere bila uopće i u Europi i u svijetu drugačija nego što je danas. Danas ministri vi dobro znate koliko imate ljudi, dakle 4-ero ljudi je bilo '94.g. zaposleno u tadašnjoj upravi vezano uz zaštitu okoliša, ministre vi dobro znate koliko imate danas zaposlenih u ministarstvu ljudi koji se bave zaštitom okoliša na drugim razinama. Šta vam hoću reći? Nikad kad je riječ o zaštiti okoliša vi ne uklešete nešto u kamen, stvari se mijenjaju i dobro je da se mijenjaju. Tako da je riječ i kad je riječ o Krš-Pađene Zakon o zaštiti prirode koji je donesen 2013.g. nekoliko puta se i mijenjao, na snazi je i danas. Temeljem toga je donesen Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mjeru, ekološku mrežu, ispričavam se, kojim je jasno propisano za što se odnosi. Jedan od stvari za što se odnosi i kad je riječ o rekonstrukciji postojeće infrastrukture. Da li je bolje imati 71 ili 76 ili 48 ili 49, da li su sa aspekta zaštite okoliša bolje imati da su one niže ili više? Pa tko će na to odgovorit? Pa na to će se odgovoriti u postupku prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Jel da je to bio interes investitora, dakle interes investitora je da projekt zaista bude sagledan sa svih strana, a interes nas je da vodimo računa o zaštiti prostora, da zaista poštivamo sve zakone i podzakonske akte. Možda bi na ulazu trebalo i pisati, na ulazu u vjetropark Krš-Pađene, investitor koji je imao sreću nekoliko puta. Prvi put je imao sreću kad je s 31. prosincem jedne godine potpisao ugovor, a slijedeći dan 1. siječnja su bili neki drugi uvjeti tog ugovora i to jednostavno tako treba reći. Drugi put je imao sreću kad je ministar Ćorić postao ministar, pa onda više nešto što bi zapravo zaštitilo njegovu investiciju da se je napravila ocjena tog zahvata na prostoru na ekološku mrežu, to bi bio njegov interes da se je kroz tu ocjenu dokazalo da je zahvat prihvatljiv. I treći put je imao nedavno sreću, a to je financiranje projekta od strane HBOR-a gdje je u razdoblju od dvije sjednice su donešene od odluke da se ne financira projekt do druge sjednice da se financira ogromnim iznosom. Ono što nikako ne možemo dozvoliti je da se radi nered u prostoru i da to bude temeljna poruka, a posebno ne možemo dozvoliti da se nered u prostoru bude posljedica nereda, da ne upotrijebim neku težu riječ u poštivanju procedure i zakona. Kad jedanput nered ili u prostoru ili u poštivanju procedura i zakona bude pravilo onda je i to vrlo teško ispraviti. A ono što investitori koji žele ulagati u Hrvatsku prate rad između ostalog i ovog sabora i poruka koja je kroz projekt Krš-Pađene poslana, a to je da ovisno o tome kako investitor, da se prema različitim investitorima [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] različito ponašamo.

Dakle, evo malo prije sam u replici kolegi Sačiću istaknuo jedan problem koji na jedan zoran način pokazuje koliko se te studije rade na loš način. Dakle, svega nekoliko 10-taka od stambenog objekta, od kuće, od doma stanovnika Danila kraj Šibenika nalaze se vjetroelektrane, što je jedan golemi, golemi problem za stanovnike tog sela, golemi problem. Istaknuo sam problem devastacije krajolika, jedne goleme krajobrazne štete u Dalmaciji zbog brojnih vjetroelektrana koje su dolje postavljene. Ovdje ću još jedanputa ponoviti jednu ključnu tezu koju je jako bitno naglašavati. Stranka HNS je napravila jedan salto mortale prošli saziv Hrvatskog sabora kada je sa 5 zastupnika prešla iz oporbe u vladajuće. Danas imaju samo jednog zastupnika, tu je samo kolega Štromar, ali još uvijek o njima ovisi hrvatska Vlada. Ako je to razlog zašto ih vi ne želite raskrinkati odnosno sve ove stvari koje su zahvaljujući lobiranju, utjecaju i potpisu u konačnici gospodina Vrdoljaka se dogodile, e onda mi to loše zvuči. Dakle, ili je kriv HNS ili je kriv HDZ. Nemojte čuvati svog partnera koalicijskog po svaku cijenu. Ako su krivi, krivi su. Ovdje ću vas, vezano uz temu malo ću vas upozoriti na još dvije stvari. Od najviše pozicioniranih ljudi u HEP-u evo dobio sam informaciju, o tome ću detaljnije kroz koji dan, da se plin kupuje kada je cijena, Hrvatska kupuje plin, daleko najniža. Dakle, postoje krivulje kretanja cijene plina na svjetskom i europskom tržištu, ne znam točno, informacija je itekako provjerena i cijena može biti 5 kuna, može biti 10 kuna, Hrvatska kupuje plin kad je cijena 9 kuna, a krivulja itekako zadana i zna se iz godine u godinu kako idu fluktuacije cijene plina.

Ako niste mogli naći evo ja ću vam pronaći u Zagrebu dovoljno kvadrata u 15 minuta po 10 EUR-a za vaše ministarstvo. To su neke nove priče o kojima će se govoriti i treba se govoriti. Molim vas poštovani ministre i poštovani kolege iz HDZ-a koji imate utjecaja na ministra potaknite ga ako će biti ministar još, a ja vjerujem s obzirom na stav Andreja Plenkovića da će biti, neka novac koji trenutno ulaže u subvencioniranje kilovata električne energije iz vjetroelektrana nek ga preusmjeri u solarne elektrane odnosno da svako domaćinsko u primorskoj Hrvatskoj može postaviti po subvencioniranoj cijeni vjetro ovaj solarne panele.

Nadam se da postoji restoran. Izvolite gospođa Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, Klub SDP-a naravno podržat će interpelaciju o radu Vlade RH potpisanu od strane 20 zastupnika o postupcima i odlukama ministarstva i drugih tijela državne uprave, a u svezi dva ugovora sklapanju ugovora o otkupu električne energije čime se omogućio i status povlaštenog proizvođača i sklapanju ugovora o kreditu HABOR-a za investiciju. Ja bih ovdje na početku samo istakla kao što je i vlada u svom izvješću u ovoj interpelaciji sama utvrdila, naime HERA je 2018.g. produžila rok o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača iako to nije morala i to je vrlo interesantno. Naime, temeljem Pravilnika o statusu stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije propisana je mogućnost produženja roka važenja prethodnog rješenja za još 24. mjeseca ukoliko se HERA-i prije isteka roka važenja prethodnog rješenja dostavi javnobilježnički ovjerena izjava nositelja projekta da je u gradnju proizvodnog postrojenja utrošeno najmanje 50% planiranih investicijskih troškova. Zar je netko mislio da investitor neće dostaviti izjavu o tome da je uloženo 50% investicije već u projekt? Ono što bi bilo interesantno vidjeti i dal je bilo utvrđivanja istinitosti te izjave. Međutim, ono što bih htjela posebno skrenuti pažnju jeste činjenica koju nažalost nisu istakli kolegice i kolege zastupnici koji su potpisali ovu interpelaciju, barem ne u dovoljnom obimu. A to je da je ministar mimo svoje uprave, mimo uprave o zaštiti okoliša, mimo njenog mišljenja, poništimo rješenje ministarstva i rekao da glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu nije potrebna. I kaže to je učinio nakon konzultacija s DORH-om. Zašto? Zato što nakon što se konzultirao sa DORH-om odlučio je prejudicirati odluku suda i to je vrlo interesantno, vrlo interesantno kad se radi o energetskim projektima da se odluke suda od strane ministarstva prejudiciraju. Ajmo malo o glavnim ocjenama prihvatljivosti za ekološku mrežu, a možemo i o studijama utjecaj na okoliš. To su vrlo bliski dokumenti i ne treba nas niko poučavati razliku o tome. Studij utjecaja na okoliš isto kao i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su u Hrvatskoj poligon manipulacija, ne poštuju se, ne poštuju se uredbe o sadržaju studije odnosno o obveznom sadržaju i glavne ocijene, ali i studije utjecaja na okoliš. Ministarstva odlučuju o tome tko će ih izrađivati, tko će biti izrađivač, pa ti izrađivači čak javno govore da su sve njihove glavne ocjene, sve njihove studije, prolazile povjerenstva, pa će i sve slijedeće. Kako to znaju? Isto tako, ministarstvo imenuje povjerenstva za prihvaćanje takvih studija, takvih ocjena. Dakle, imenuju većinu koja mora glasati za takvu glavnu ocjenu ili takvu studiju ne dovodeći u pitanje uopće da su svi elementi u toj studiji ili glavnoj ocijeni ispoštovani. Ali ono što je najvažnije u okviru te glavne ocjene za spomenuti jeste činjenica, ponavljam, da je ministar donio rješenje da takva glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu nije bitna i nije potrebna. Pazi čuda. Iako se projekt potpuno mijenja, potpuno mijenja govorite o smanjenju broja agregata, ali ne govorite o snazi tih agregata, govorite o lokaciji, ali ne govorite o mikrolokaciji, govorite o tome da nije potrebno zato što ocjena, glavna ocjena prihvatljivosti nije potrebna jer je već donesena studija utjecaja na okoliš, ali ne govorite o tome da je donesena studija utjecaja na okoliš za posve drugačiji projekt, to se krije. A zašto se krije i zašto je ministar donio rješenje da nije potrebna glavna ocjena o prihvatljivosti projekta za okoliš? Zato što je u ovom projektu, u ovoj aferi bilo bitno vrijeme. Koje vrijeme? Vrijeme koje je investitoru isticalo da bi zadržao status povlaštenog proizvođača električne energije. E tu je kvaka. Ministar je omogućio da investitor zadrži status povlaštenog proizvođača. I u tome mu je pomogla i HERA jer nije morala produžiti, al je produžila rok. Ajmo o Ivanu Vrdoljaku, nemamo problema s tim. Da, Ivan Vrdoljak je bio u Vladi Zorana Milanovića. Točno je da je HEP-ova tvrtka kćer sklopila sa investitorom Ugovor o otkupu električne energije po ogromnoj cijeni. Točno. Ali je netočno ono što je vlada navela u izvješću temeljem interpelacije, a koja vam je priložena uz ove materijale, da su ugovori naknadno produženi. Upravo Vlada Andreja Plenkovića i ministar Ćorić su omogućili da Vrdoljakov ugovor ostane na snazi jer bi investitor izgubio status povlaštenog proizvođača da je morao izraditi glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Vi ministre jako dobro znate što podrazumijeva postupak donošenja takve ocjene. Podrazumijeva izradu određenih dokumenata poštujući sve odredbe Pravilnika o tom dokumentu, podrazumijeva i prisustvo javnosti odnosno uključenosti javnosti u taj dokument, u dijelove tog dokumenta, podrazumijeva i izradu izvješća o javnoj raspravi, podrazumijeva i donošenje i čitavu onu proceduru stupanja na snagu takvog dokumenta. I ta je to investitor morao napraviti izgubio bi status povlaštenog proizvođača. E sad je ministar imao na vagi da li zaštititi okoliš, zaštititi zakon i interese građana RH ili zaštititi korist privatnog investitora, tuđu proizvodnju. I znamo što je odlučio. Nije se odlučio za hrvatske građane, nije se odlučio primijeniti sve mogućnosti da zaštititi zakone RH, da zaštiti interese RH. Zašto me to ne čudi? I ono što je interesantno dodatno to je odlučeno baš 2017. kada je Ivan Vrdoljak postao superžetončić HDZ-ovoj Vladi, sklopio koaliciju. I u posljednje vrijeme, odnosno prije nekoliko sati dobivamo još jednu, ja bih rekla trešnjicu na vrhu ove afere, a to je pismo investitora. Pismo investitora koji brani hrvatsku Vladu, a koji kaže u rečenici Krš-Pađene izrađen je i pušten u rad nakon gotovo 17 godina u navodnike peripetija i pogodovanje. Sam investitor kaže da se činilo peripetije i pogodovalo u ovom projektu, u ovom slučaju, a kao brani, brani, brani hrvatsku Vladu. Ključno pitanje zašto se Vlada RH i premijer boje interpelacije? Zašto premijer docira, ponižava, ismijava oporbu kada oporba pokreće postupak interpelacije? Zašto premijer ne želi rasvijetliti ovu aferu, zašto krije dokumente, zašto ne želi rasvijetliti ulogu njegove Vlade u ovoj aferi? Zašto ih krijete? SDP nema problema da se izvuku svi dokumenti i daju svim hrvatskim građanima na vidjelo tko je što potpisao i tko je što činio. Dapače, pa da ste bar prije to učinili, prije bismo se riješili persone poput Ivana Vrdoljaka. Interpelacija je, za vašu informaciju i za informaciju premijeru, demokratski instrument zagarantiran Poslovnikom ovog Sabora i mi ćemo ga sigurno koristiti kako bismo otvorili rasprave o pitanju koje je od interesa hrvatskoj javnosti.

Činjenica da ja dolazim iz krajeva primjeren di je veliki udio energije RH. Što se tiče hidroenergije, samo Cetina daje 40% hidroenergije. Tako sada evo, i privatni projekti, štetni projekti za RH kao što je Krš-Pađene, a nije jedini, vjetroelektrane, vjetroparkovi, su također, u tome području i apsolutno osim eksploatacije na tom području, apsolutno se ništa ne vraća tom narodu na tom području. Osim pokušaja ubacivanja štetnih projekata. Naravno da je energija bitan resurs, uz poljoprivredno zemljište koje ne štitite, kao što štiti npr. Mađarska i druge države. Ne štitite ni isključivi gospodarski pojas, također, naše more se može koristiti kao energetski potencijal za mikrosolare. Ili solare, kako hoćete. Kad govorimo o vjetroelektranama, ja promatram, evo prostorni plan, ... [[Govornik se ne razumije.]] se s ovim prostornim plan, nije samo Krš-Pađene svoga grada Sinja. Na svakom brdu je obuhvaćen, svakom brežuljku vjetroelektrane, na svakom. Tako kad dođete u Sinj za nekoliko godina, umjesto tvrđave sinjske, pobjede na Turcima 715., možete gledati vjetroelektrane na svakom brežuljku. I čak, kad promatram koliko imamo mogućnosti, sunčeve energije, al to ministru ne odgovara, znači zakon koji je dao Most nezavisnih lista o mikrosolarima, dva puta, čak ga niste dali da ga ovdje prezentiramo na ekranu, a pogledajte sad koju imamo tehniku, niste o mikrosolarima, gdje bi riješili znači na tim područjima neovisne obitelji, neovisne obitelji od energetski bi bile, energetski, još poticaj da ne ide, di ide, i bili bi za poljoprivredu ti ljudi bi živjeli fantastično na tome području i to područje i je za, to bi u biti trebao biti ključ poljoprivreda na tom području energetika, ali u interesu Hrvatske. Međutim, ne radi se jer je činjenica da ministar u to vrijeme kad je bio Most nije potpisao da se gradi Krš-Pađene. To je činjenica. Bezbroj puta sam s ove govornice govorio, bezbroj puta, o milijardu i po subvencija, tko zna kome i na koji način i koji odlaze, koji 2015. istina doneseno, međutim, istina, doveo je to ministar Vrdoljak koji je vaš ključni partner, zato kolegice Ahmetović, odgovor, da.

U tri minute je to riješio Šeks, za 12 sekundi i kumovi. U 13 sekundi je to riješeno. Imamo danas Krš-Pađene koji će nanijeti ogromne štete našim građanima jer je skupa energija na tome području. Zamislite te obitelji na tome području, da smo im ugradili mikrosolare u iznosu za ove poticaje. Znači oni bi bili energetski neovisni, te obitelji, koje teško opstaju na tome području, znači koje teško opstaju na tome području, ali ministar to neće da čuje. Međutim, ja živim na tome području, ja živim, nema mladih ljudi, nema stoke, nema ništa osim što imamo vjetroelektrane. I eksploataciju. Zato još jednom ponavljam i ponavljat ću do kraja, ministar Ćorić najbolje da da ostavku. Samo nanosi štetu i on je zaista ministar ugrože okoliša i energetike.

Mi moramo zaštititi naš energetski sustav. Ne možemo sa štetnim projektima donositi ništa dobro, ne može se odlučivati u klubu u Slovenskoj 9 tamo o energetskoj politici, o Janafu, o svim bitnim energetskim potencijalima i našem sustavu, ne može i mi tu nemamo pravo da dozvolimo i mi moramo raspravljati o tome. Pa ja sam prvi da se sunčeve mikrosolarne, prvi, evo prvi, dignut ću ruku, dajte prijedlog, mikrosolari za ovaj poticaj koje dajemo, štetne poticaje za vjetroelektrane neka se svim ljudima na našim nerazvijenim područjima besplatno ugrade.

Da, oprostite, nisam vidio, u redu, u redu, prihvaćam, prihvaćam, izvolite. Dakle, ja mislim da naše županije negdje oko 300-400.000 kuna daju kao pomoć za ogrjev socijalno najugroženijim obiteljima. Zamislite s tim novcem koliko mikrosolara možemo ugradit tim ljudima i učinit ih energetski neovisnima i samodostatnima, ne im svake godine davati pomoć, pomoć za ogrjev i to smo mi također predlagali, ali neće, znači to im ne odgovara, nema tu, ne može se tu Ćorić nać u tome, nema ga tu. Šta je to bilo? Hvala lijepo. Kolega Grmoja, baš smo to predlagali. Znači pola milijarde kuna, kuna što lokalne samouprave, što regionalan rast županije, što država daje za ogrjev socijalno ugroženim našim obiteljima. Samo taj novac da je uložiti, samo taj novac, riješili bi te ljude i bili bi energetski, te obitelji neovisne. Al je pitanje odgovara li vladajućoj politici neovisne energetske obitelji? A imamo potencijal, imamo radnu snagu, imamo proizvodnju solara, sve bi se proizvodilo u Hrvatskoj i time bi se pokrenula gradnja, ljudi bi postavljali mikrosolare na krovove samo za taj dio socijalno ugroženih obitelji.

Moram vam reći da u svojoj 17-godišnjoj praksi i radu i dolasku u ovaj sabor ili kao ministar i državni tajnik ili kao zastupnik nisam sudjelovao u bizarnijoj, apsurdnijoj, raspravi od ove danas. Ja nisam još vidio, a bio sam autor interpelacije prije 5.g. isto na temu okoliša, nisam vidio dokumenta koji je nelogičan, koji je neargumentiran, koji je isprazan kao što je ovaj. Dakle, mi cijelo poslijepodne tvrdimo, čak i vlada neće prihvatiti interpelaciju. Zato da tijekom poslijepodneva Domovinski pokret ili 20 predlagatelja i što me posebno veseli SDP koji nije potpisao ovu interpelaciju, a sada je ovako jadno neargumentirano brani do te mjere da je g. Bauku bilo neugodno, pa je sagnuo, sagnuo je pogled dole dok je u ime kluba, dok je u ime kluba govoreno na ovu temu, napada se vladu, proziva se ministra, ministarstvo, ja ne znam koga, ja još nisam još čuo ko je, ko je po vama odgovoran za to, recite i argumentirajte, argumentirajte to. Kako nemate argumenata, vi bite to rado napisali i prokazali bite ko je kriv, vi bite vrlo rado to u zaključcima akcentirali, naglasili. Niste napisali jer ne možete jer niste u pravu jer obmanjujete javnost i nemate argumenata, pak od onoga tresla se brda rodio se miš, od velikih riječi svodite ovu interpelaciju, dragi moji podnositelji zahtjeva, na zahtjev da vam vlada dostavi dokumente, gđo. Ahmetović to biste trebali znati kao načelnica i zastupnica, koji su vam dostupni na mrežnim stranicama. Vama su dokumenti zbog kojih vi ovdje cijelo poslijepodne maltretirate desnu stranu sabornice najgorim mogućim rječnikom i vokabularom zato što niste u stanju posjetiti mrežne stranice HERA-e i vidjeti što je to HERA u hodogramu svih dosadašnjih događanja rekla na ovu temu. Vi govorite o ministarstvu, a možete na ministarstvo, stranice ministarstva doć i vidjeti sve te dokumente. Vi možete kao zastupnici, ne samo kao zastupnici nego kao obični građani te dokumente imati, ne treba vam za to vlada, to ste mogli dobiti zahtjevom od hrvatskog operatera tržišta energijom HROTE-a i od HBOR-a. I kao zastupnici ste imali još i dodatnu poslovničku mogućnost zatražiti da vam to Vlada dostavi i gle čuda. Vlada bi vam na jedan jednostavan zahtjev da vam se dostavi, to dostavila. A ovdje vam nećemo dostaviti zato što na ružan, najgori mogući način kroz traženje nekih dokumenata napadate aktualnu Vladu, aktualnog ministra. E to vam nećemo tako Interpelaciju prihvatiti kao što je to napisala Vlada, jer da ste imali želje i volje ući u ovaj problem, onda biste na taj problem trebali ući na način da ste te dokumente trebali pribaviti pa onda napisati dokument u kojem biste vi dokazali ono što imate namjeru dokazati.

Tu se kolega Bulj nema što dozvoliti ili ne dozvoliti.

Bilo je u tom trenutku 9 projekata i to gđi. Ahmetović i SDP-u nije suspektno.

9 projekata je propisano. Potpisano, za vjetroelektrane po cijeni od 71 lipu po kilovat satu isporučene električne energije.

Zašto je sporan Krš-Pađene? Zašto je sporan Krš-Pađene, to pitam ja vas iz Domovinskog pokreta? Zato što je projektan, nositelj projekta odlučio umjesto 71 stupa na toj lokaciji postaviti 48. A bit na istoj, gotovo na istoj, 142 proizvedena megavata struje. Da on nije išao u prihvaćanje novih tehnoloških mogućnosti, da na jednom stupu umjesto 2 kilovata možeš proizvesti 3, uopće nije trebao ulaziti u ovo. I nije trebao pitati nikoga i mogao je dovršiti projekt.

To mu on brani, evo vi se hvalite to što ministar brani da se uvode u Hrvatsku nove tehnologije, da bude manji broj stupova, da bude manji obuhvat tog vjetroparka i on traži da on napravi ocjenu glavnu ocjenu prihvatljivosti tog projekta na ekološku mrežu. E sada, to je stav Mosta, odnosno g. Dobrovića i ovih podnositelja projekta. Ovaj ministar u dogovoru sa Državnim odvjetništvom donosi odluku da to ne treba napraviti, tu prethodnu, tu glavnu ocjenu, glavnu iz, i o tome donosi rješenje koje je također, dostupno na stranicama ministarstva.

I zbog toga što je to napravljeno, što je to napravljeno i potvrđeno na svim sudskim instancama, vi ocjenjujete da ova Vlada pogoduje investitoru. Prema tome, u pravnoj državi postoji pravilo, a i inače postoji od rimskog, od rimskih vremena „pacta sunt servanda“, ono što je potpisano, a potpisano je u vrijeme SDP-a poštovani zastupnici, ono što je potpisano u vrijeme SDP-a uz uvjete poštivanja pravilnika, je svaka Vlada dužna poštivati. A to što smo se kao država temeljem 3. energetskog paketa obvezali da ćemo povećati utrošak proizvodnje električne energije u Hrvatskoj koji dolazi iz obnovljivih izvora energije, toga smo bili svjesni i svaki dan kad plaćam i ja struju, i vi i svatko od nas, plaća i naknadu za obnovljive izvore energije, a to, da to košta državu, košta. I mi smo to vidjeli pa čak i Vlada, tada, Zorana Milanovića koja je ovaj cijeli paket osmislila, ovako kako ga je osmislila, već smanjila cijenu po jednom kilovatu sa 71 na 53, a mi smo kasnije onda taj cijeli sustav, prešli smo na sustav premija jer mislimo, pratimo što se događa u svijetu i to je ovaj ministar predložio. Dakle nama je u interesu kao što je cijelom svijetu, da se što više energije proizvodi energije iz obnovljivih izvora energije, poštujući zakon, poštujući sve odrednice, direktive i zakone o zaštiti okoliša i prirode, poštivajući za, i ugovore koje smo potpisali, ova Vlada i ovaj ministar u ovom predmetu, za koje se Interpelacija podnosi nema što nikome polagati račune da je napravio nešto krivo.

Došlo je do povrede Poslovnika čl. 238. st. 5., dakle kolega Bačić cijeli dan omalovažava inicijatore ove interpelacije tvrdeći da su dokumenti koji su njome zatraženi mogli biti javno dostupni i javno objavljeni, da smo ih mogli pribaviti na razne načine, što naprosto nije istina. Riječ je o ugovorima koji se vrlo teško dobivaju od strane nadležnih državnih tijela.

Evo znači povreda Poslovnika je, čl. 238. Naime, nije problem do dokumenata doći koji jesu javno objavljeni, problem je do ovih dokumenata koji nisu javno objavljeni. Znači registar ugovora i ostale stvari koje se uglavnom ne mogu naći na internetu, tako da ne možemo baš na takav način se omalovažavat i vrijeđat. Povrijeđen je čl. 238. st. 5. g. Bačić omalovažava zastupnike tvrdeći da ja kao načelnica što mu je glavni problem u mojoj raspravi trebam znati da su dokumenti javno dostupni, kaže da je dakle zahtjev za interpelacijom neosnovan, bizaran, neadekvatno obrazložen aludirajući da zastupnici ne znaju čitati. g. Bačiću u izvješću vaše vlade vlada se opravdava od svih navoda predlagatelja, a nigdje ne kaže da je obrazloženje neadekvatno, pa vi ne poštujete vlastitu vladu, vi niste pročitali njeno izvješće.

Nemojte zahvaljivati, ja radim stvari koje moram, ne koje želim. g. Bauk. Došlo je do blaže povrede 6. st, čl. 238. koji se tiče odstupanja od općih pravila ponašanja u saboru nazivajući interpelaciju bizarnom, neosnovanom itd., dakle ja sam tu neutralan jer nisam autor. Ali ovo je g. Bačiću bila jako velika kritika predsjedniku sabora koji je jedan tako katastrofalan uradak u rekordnom roku stavio na raspravu na plenarnu sjednicu i sad mi tu zbog predsjednika sabora gubimo vrijeme cijelo popodne na te bizarne i neosnovane i katastrofalne uratke, dakle tu ste, povrijedili ste Poslovnik malo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče povrijeđen je čl. 238., više zastupnika je vrijeđalo g. Bačića i neopravdano iznosila ono što je on rekao. On je jasno reko da je svaki građanin i saborski zastupnik putem instituta prava na pristup informacijama može doći do tih ugovora. Popis svih ugovora i svih dokumenata je na webu, a putem instituta pravo na pristup informacijama i Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je doć do tih kao i svaki građanin RH.

Hvala puno. Evo poštovani ministre, poštovani zastupnici.

Znači ovo nije ništa osobno prema ministru nego doslovce se tu gledaju odluke koje praktički su se sprovodile. Ja nisam baš favorit tj. ne favoriziram da se nekoga osobno napada, no zanimaju me određene odluke. Naime, sporiti stvari iz 2013.-2014. apropo ministra Ćorića, možda je ovo … [[Govornik se ne razumije]] i je bespredmetno bez obzira što je to jedna jako štetna odluka po kojoj mi plaćamo praktički 2 milijarde kuna u vjetar. Evo, zanimljiva usporedba. No ono što zaista jest sporno da se praktički odbacuje mišljenje jednog HAOP-a od strane povjerenstva koje je imenovao, ako se ja ne varam, sami ministar. Ja bi volio znači čuti te neke detalje, ko su ti ljudi i kakva je stručnost tog jednog povjerenstva u odnosu na jedan HAOP. Ništa osobno, zaista bi voljeli znat. U njezinim transkriptima u razgovorima spominje se Krš-Pađene, svašta se tu spominje, pa ko zna ko je sve upleten, želimo znati jednostavno sve detalje. Nije problem staviti dokument po kojem se vidi da je otkupna cijena puno veća nego što ima jedna Njemačka, jedna Španjolska ili neka druga zemlja. No isto tako moram spomenuti još određene stvari. To da nije imalo utjecaja na okoliš, imalo je jer što se tiče samih vjetroelektrana moramo gledati tu tehničke specifikacije. Imate nedavno postavljenu elektranu od Siemensa 8 MW, nije problem tu same površine jer tu se ne radi o kućama, jedno je ako mi govorimo tu dal mi gradimo 70 kuća sa okućnicama ili radimo 40 hala pa onda sada možemo si razlučiti što ćemo mi točno napraviti. Veći rotor, veća lopatica tu se doslovce radi od 150, 200 metara pa vi bome dobro pogodite prirodu i ptice, staništa šišmiša pa i ostalih. Naravno da je tu potrebno napraviti procjenu utjecaja na okoliš jer tu se okoliš definitivno i priroda diraju. Što se tiče ovih nekih drugih stvari gledajući kroz pravnu prirodu, da mi sada možemo govoriti o institucijama ove pravne države, no valjalo bi istaknuti da prema istraživanju od 141 zemlje mi smo 140. po neovisnosti pravosuđa, čak i jedna Kolumbija 70 mjesta ispred nas, jedan Kamerun, jedna Zambija, mislim to je stvarno sramota za cijelu ovu državu i za sve nas ovdje koji donosimo te zakone. Isto tako koliko ja znam postoji Vlada RH koja ima određenu moć i ministar bez obzira o kojem se radi ima određenu moć. Pa ako ima određenu moć da neke stvari ili stopira ili zaustavi mogao je primijeniti taj institut. No o tome ćemo vjerujem narednih dana. Što se tiče ove same interpelacije, ja ne vidim zašto se tu netko osobno uzrujava ili zašto se tu neko vrijeđa. Popričat ćemo ugodno, razmijenit ćemo argumente i vidjet ćemo di smo i što smo. Osobno smatram da su tu argumenti debelo na strani nas od nas mislim na oporbu, a ako imate jače argumente, smireno argumentirajte, dajte sve dokumente ne samo ovaj dio koji je online jer nije čak niti preraspoređeno kako treba po datumima, dajte jedan fini slijed pa ćemo onda odlučiti. Evo ja sam prvi koji ću se ispričati ako tu nešto ne štima, no već po samom ovom tu djelovanju se vidi da tu puno toga jednostavno nema smisla.

Znači strane države.

A ja ću vam reći još jednu drugu stvar i to je da Kostarika ima 95% obnovljive energije, znači nemojmo reć da čak jedna zemlja ima nešto što mi nemamo. Sve zemlje su, pogotovo strane zemlje su predmet našeg respekta.

Pogledajte si grafove koje možete vidjeti bilo prema EUROSTAT-u ili nekoj drugoj relevantnoj instituciji. Nikoga ja nisam spominjao nego sam doslovce usporedio hrvatsko pravosuđe sa pravosuđem drugih zemalja, a po tome smo užasni. Ako se vi osjećate uvrijeđeno meni je žao.

Ali ne možete reći da je čak gori od tih i tih zemalja, to ne možete reći jer je to uvreda prema tim zemljama. Gospodin Hajduković imate repliku. Kolega Zurovec, govorili ste o nekim stvarima kojih bih se ja volio dotaknuti, to je prije svega strateško planiranje koje kod nas nažalost ne postoji, ali ovo je drugo što ste govorili, a to je povjerenje u institucije i efikasno pravosuđe. Dakle, ja ne znam odakle ste dobili taj podatak, naš premijer ako niste znali ne vjeruje u taj podatak, ne vjeruju ni neke kolete sa desne strane sabornice. Naime, ako vi niste znali imamo jako efikasno pravosuđe u koje ljudi imaju jako visoko povjerenje, predmeti se ekspresno brzo rješavaju i to na vrlo jedan kvalitetan način. I zato imamo takvu klimu i atmosferu velikog povjerenja u institucije, zato nam investitori hrle u ogromnim brojevima u Hrvatsku.

Izvolite odgovor. Ja se slažem s vama gospodine, ja ne znam di je meni pamet da ja čitam strane medije, strane statistike, strane podatke, stručnu literaturu, zakone, pravilnike i ostalo da komuniciram s ljudima, ja stvarno ne znam di je meni pamet. Moram vam također reći da mi je još gora stvar što se mi trudimo na lokalnim razinama raditi sve sukladno zakonu jel primjerice na neka nam gradilišta dođe sasvim slučajno 30 različitih inspekcija, a nekome tko je primjerice s druge strane sabornice ne dođe nijedna. Ja stvarno ne znam di je meni pamet, stvarno ne znam, vjerojatno zato što sam najzgodniji ovdje, ali nemrem si pomoć, to je jednostavno tak.

Pričekat ćemo da se vrati ministar Ćorić jer trenutno nema nikoga iz Vlade ovdje. Ali ako ćete pričekati izgubit ćete vlak, bolje dođite.

Napominjem da ne vidim smisao obrazlaganja stavova klubova o interpelaciji kada niti jedan predstavnik Vlade nije ovdje i smatram da je to, ako nije protivno Poslovniku u svakom slučaju besmisleno. Ali evo ja ću reći, nastavit ću se na svoje kolege i govoriti malo o tome zašto argument koji ministar Ćorić i gospodin Bačić koriste čitavo vrijeme za obranu ministra Ćorića, a taj argument glasi, on je radio sve u skladu s pravnim okvirom RH što je pokazao i Upravni sud. To ne stoji iz jednostavnog razloga što naime dio pravnog poretka RH je i europsko pravo. To nadam se gospodine Bačiću znate, od 1.7.2013. godine europske direktive kao i propisi jesu dio unutarnjeg prava RH. Da je to tome tako dokazala vam je i Europska komisija kada vam je u 5. mjesecu ove godine pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog kršenja propisa EU koji su ponavljam dio unutarnjeg prava RH zbog čega vjetroelektrane Krš-Pađene i drugih vjetroelektrana na obali za koje nije rađena studija utjecaja na ekološku mrežu Natura 2000., dakle piše lijepo velikim slovima da je Upravni sud bio u krivu, da je ministar Ćorić bio u krivu, da su u pravu bile stručne službe ministarstva koje su ga upravo na to upozorile. Dakle, Uprava za prirodu upozorila ga je upravo na to da je procjena se mora raditi iz razloga što inače kršimo Direktivu o staništima, isto tako mu je rekla i Agencija za zaštitu okoliša, moramo raditi procjenu jer kršimo Direktivu o staništima i druge, i drugu regulaciju EU. Dakle, gospodine Ćoriću nije vas bilo tu, ponavljam europsko pravo je dio unutarnjeg prava RH i bili ste dužni poštovati direktivu i primijeniti je kod donošenja odluke o tome da li će se raditi procjena utjecaja na ekološku mrežu ili ne. Ono što se ja pitam, je da li ste vi ministre Ćoriću poduzeli korake koje vam je naložila Europska komisija da se u roku od 4 mjeseca što je isteklo prošlog mjeseca uskladite sa uputama da se za sve vjetroelektrane mora napraviti procjena studije utjecaja na ekološku mrežu. To pitanje još uvijek nemamo odgovoreno. Dakle, već su moji kolege rekli da je razlika između cijene koju ćemo platiti iz proračuna, koju će platiti svi građani RH oko 1,9 milijardi kuna. Ja ću koristiti najkonzervativniju procjenu koja kaže 1,2 milijarde kuna. Ići ću vam u korist, najkonzervativnija procjena 1,2 milijarde. Gospodin Grmoja je ovdje pitao koliko bi s tim novcima mogli napraviti mikrosolara? Imamo i podatak. Za 1,2 milijarde, dakle da uzmemo konzervativnu procjenu, 1,2 milijarde je dovoljno da se solarnim sustavima za samoopskrbu snage 4 kW koliko su potrebe prosječnog kućanstva od 4 člana opskrbi 30.000 kućanstava. Dakle, mogli smo solarizirati grad za te novce, grad veličine Rijeke ili Osijeka, samo za tu razliku koju ćemo CEMP-u platiti iz proračuna. Grad veličine Osijeka ili Rijeke je mogao biti energetski samodostatan, a građani imati besplatnu svoju struju. Kada govorimo još o vašem krimenu, moramo napomenuti da je u cjelokupnu aferu umiješana Josipa Rimac koja je direktno kod direktora Jurekovića koji je donio nekoliko rješenja o otkupu prošle godine, lobirala za to i da je zapravo nevjerojatno zamisliti da nikakve veze između postupka pogodovanja CEMP-u i postupka lobiranja za njihov projekt nema. Stranački ste kolege, u istoj ste stranci. Dakle, kada govorimo o onome što je zapravo šteta, govorimo o 1,2 ili 1,9 milijardi kuna koje će platiti naši građani, profitirat će privatni investitor, a izgubit ćemo svi mi. I vidite moj stav je da bez obzira na vašu motivaciju, da li se ovdje radilo o korupciji, trgovanju utjecajem ili se nije radilo o tome nego se radilo o lošoj odluci, da je posljedica ista. Posljedica je politička odgovornost jer u jednom slučaju ste korumpirani to mora dokazati pravosuđe, u drugom slučaju niste sposobni voditi resor jer činite ogromnu štetu financijsku građanima. 1,2 milijarde kuna uzeto iz džepova građana je meni sasvim dovoljno za financijsku odgovornost. Ali to nije sve. To nije sve. Razlog zašto smo tražili opoziv ministra Ćorića je da to nije ukupna šteta. Dakle, reći ću da je osim Krš-Pađene, jedan od problema i pogodovanje MOL-u. Vlada RH je na prijedlog vašeg ministarstva prošle godine donijela odluku o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za 6 istražnih prostora u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Pitali smo se tko je ta kompanija Aspect Croatia, pa smo vidjeli da se radi o podružnici tvrtke koja je registrirana u Mađarskoj. Daljnjim istraživanjem smo uvidjeli u konsolidiranom godišnjem izvještaju MOL-a da se tvrtka nalazi na popisu MOL-ovih kompanija. MOL ima 50% udjela u toj tvtrci. Ja se pitam koja je logika da kompaniji koja je uništila INU, kompanija koja je uništila preradu i 2 rafinerije nafte kod nas, koja i sad, koju nagrađujemo prodajom nafte njoj, koja je logika da se toj istoj kompaniji još i daju istražni prostori i koncesije na ni manje ni više nego istraživanje i eksploataciju na ukupno 30 godina. To je godina klimatske neutralnosti EU, do tada ste im dali, odluka vrijedi, dakle, daje im mogućnost eksploatacije do 2050. g. Tko? Mađarski MOL. Pa hajmo dalje. Ajmo još reći da ni to naravno, nije sve. Vratimo se prodaji nafte ove godine u siječnju. Ove godine INA je MOL-u prodala 265 tisuća tona hrvatske sirove nafte po uvjetima koji su bili nepovoljni, za koje nekoliko neovisnih naftnih konzultanata reklo da je šteta koja je napravljena tom prodajom zbog preniske cijene, zbog dinamike prodaje koja nije bila dobra i zbog naplaćivanja troškova transporta, znači zbog te tri stvari, dakle mi smo izgubili u našem proračunu, odnosno INA je izgubila, a izgubili smo mi jer, neće se platiti porez u Hrvatskoj na dobit na taj dio, između 300 i 400 milijuna kuna. Koliko još treba? Koliko još treba? Zato jer nismo naplatili, nismo naplatili dodatak na tarifu zbog kvalitete cijene nafte, nismo naplatili transportni trošak do Siska, makar on bio i hipotetski, ali on se uvijek naplaćuje jer nije u redu da ga kupac dobiva besplatno i najgori dio, prodavali smo im u tranšama i dali da ide u 4, u 4 mjeseca, znajući da je procjena naftnih tržišta da će cijena nafte padati u narednim mjesecima, umjesto da im prodamo odjednom, zadržimo cijenu iz siječnja kada je bila daleko povoljnija, od one, recimo u 3. ili 4. mjesecu. Sad vi meni recite, ovi podaci su svima dostupni i svi ih mogu vidjeti. Ovi podatke su i Mađari jako dobro znali, izgleda da ih samo mi nismo znali odnosno ministar nije znao, kad su ga i pitali u novinama kolika je cijena nafte i za koliko ju je prodao, nije znao cijenu. Niti je znao po kojim kriterijima i parametrima je prodavana. Ono što je moje ključno pitanje je kolika je cijena jednom ministra? Koliko on mora ukupno koštati građane da bi on sam ponudio ostavku? Ili da bi mu ju premijer Plenković dao? Premijer Plenković kojeg danas nema ovdje, a zašto ga nema ovdje? Zato jer je, primjerice, ovu odluku o davanju koncesije MOL-ovoj firmi za istraživanje i eksploataciju nafte potpisao tko? I g. Plenković zna da svi koncesijski ugovori, da prodaja nafte, da su sve one stvari, kao i Krš-Pađene koje nas koštaju sve ove milijarde kuna, odnosno koštaju hrvatske građane, nisu napravljene bez njegovog blagoslova. Napravljene su uz itekako njegovo znanje. Zato ga ovdje nema. Zato će ministar Ćorić, možda ne sad, ali kroz nekih 5, 6 mjeseci kada premijer Plenković odluči da je to potrebno, zaista otići sa svog mjesta, ali mi bi željeli da on otiđe zato što se znaju činjenice [[Upadica: Hvala.]] i da se ovdje činjenice iznesu. Znate pravila. Poslovnika iznoseći neistine tvrdeći da ovaj ministar nije poštovao europske direktive, a ustvari europske direktive koje su dio našeg zakonodavnog okvira je upravo poštovao ovaj ministar, što je potvrđeno i od strane suda, Upravnog suda i Visokog upravnog suda koji su također, potvrdili rješenje Ministarstva kao [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] valjano temeljem svih [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] ukupnih normi RH. Blaga opomena i vama. Želi li još netko ili ne? Da.

Dakle, da li će joj se gospođa ispričati ako gđa. Josipa Rimac bude oslobođena svih optužbi. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Moram vam dati opomenu jer nije predmet čl. 238., radim ono što moram, ponavljam, ne ono što želim i to vrijedi za sve, za lijevo i za desno.

19, tko? A ima više toga, nisam vidio. Nisam vidio.

Ja se pozivam, uvaženi predsjedavajući, na čl. 238. jer je gđa. Benčić ovdje na neki način odstupila od pravila ponašanja prijeteći prema nama s rukama cijelo vrijeme mašući. Nas je na neki način okrivila za sve loše što se dogodila sa INA-MOL-om i sa ovim najgorim ugovorom koji je potpisala Vlada SDP-a i to je razlika. Upravljačka prava, što u nas gledate? U njih gledajte. Vrijeme i opomena. Predsjedavajući, ja vas molim, ako mi ovdje možemo iz našeg kluba, znači čl. 238. je povrijeđen, sa svim gotovo danas HDZ-ovim zastupnici koji su se javili za povredu Poslovnika jer niti su, govorili su o neistinama, govorili su da ih se okrivljava, ali nisu upozorili koji točno stavak čl. 238. je povrijeđen, čime su zlorabili povredu Poslovnika, što je jasno propisano u čl. 238. Ja, mi, uporno čekamo svoj red da govorimo u ime kluba, da govorimo pojedinačno, a kolege iz HDZ-a [[Upadica: Fala, fala]] non stop krše Poslovnik i to više dobivaju iste opomene i nikom ništa.

Mikrofon. Povreda čl. 238. st. 5. Dakle, kolegica iz HDZ-a koja je vrijeđajući me nazvala me, dakle da govorim neistine zato što sam rekla da g. Ćorić nije provodio europsko pravo, to vam nisam rekla ja, to vam je rekla Europska komisija kad je pokrenula postupak povrede prava zbog nepoštivanja u slučaju Krš-Pađene, između ostalog nepoštivanja Direktive o staništima.

Evo na kraju klubova izlaganja, ja mislim da je ministar došao do jednoga zaključka da stvarno nema potporu i povjerenje većine saborskih zastupnika jer se većina klubova iz većine nije očitovali il se je sakrila negdi ovdan, ja ih nisam vidio, nisam vidio koalicijske partnere, mislio sam da će se klubovi očitovati i dati svoj stav, da će SDSS izaći ovdje i reći da nama Krš-Pađene odgovaraju i to bi bilo zakonito i to bi bilo korektno. Međutim, nema SDSS-a vašeg koalicijskog partnera, ali ne vidim ni druge, čak ni nacionalne manjine, kolko sam vidio, nisu ostale i nezavisni zastupnici iz nacionalnih manjina, pa i oni koji daju potpore od Reformista, HNS-a nema nikoga, što znači da je u ovom trenutku HDZ ostao sam. Očito i premijer Plenković je prepustao ministra samog sebi, sad ministre kako ćete vi otplivat … [[Govornik se ne razumije]] ja ne znam, neću u to ulaziti, ali Krš-Pađene je štetan projekat za RH, štetan projekat za to područje, jednostavno s tim ništa nismo dobili, bolje bi bilo da ste poticaje i te novce koje ste davali uložili u sasvim druge energetske izvore koje imamo. Samo da kažem, napomenen, nismo to spomenuli, RH koristi sunčeve energije, a bogati smo suncem, 0,35% dok EU 5%, čak Finska, Finska, jedna Finska koja se ne zna kad je dan, kad je noć, takvo je vrijeme, više koristi sunčeve energije nego RH. Znači, imamo mogućnost energetsku, imamo sunčevu energiju.

Čovjek je uložio kad se je potpisivalo bez poticaja, znači svojim parama i s tim da je čovjek naravno bio cijeli rat, Domovinski rat, 100%-tni invalid Domovinskog rata, mislim mogu ga imenovat, većina ga ljudi koji su bili u Domovinskom ratu znaju i on ne može to dobiti.

Dal je tu bio utjecaj kluba šta je meni ministar rekao nisi nikad bio u nijednome klubu, pa da mi je teško srcu šta nisam bio u klubu, dal su to utjecaji, to je tako, upanete u takvo društvo, možda vi niste loš čovjek, kad upanete u krivo društvo stari svit je reka i pod tim utjecajem jednostavno nesvjesno potpišete lošu odluku.

Ne znam zbog čega i koji je to razlog, al to je činjenica. Međutim, ovo je ozbiljna stvar i ozbiljna tema. Spomenuto je ovdje i bušenje, istraživanje, istraživačka polja na području RH, poglavito u krškom području, 8 županija krških područja, to su jadranske županije, Gorski kotar i doli moja Dalmacija.

Prema tome, tu ste konfuzni, kontradiktorni jel jednostavno il će Park prirode Dinara i krš bit zaštićen, naš vodni resurs kao najbitniji potencijal il ćete dozvoliti i bušenje ova istraživačka polja. Isto se radi i na Jadranu. I neće to biti naši rezultati, znači istraživanje, bit će rezultati MOL-a i bit će na Jadranu rezultati kanadskih tvrtki, da ne spominjemo koje su dobile koncesiju, al uglavnom najveći dio je MOL. Prema tome ministre ja sam rekao da ste vi više ministar ugroze okoliša, naveo sam razloge i otpada, zatvaranja sinjskog odlagališta od Vrgoračkoga, to je moje, to je moj stav [[Upadica: Hvala lijepa]] [[Govornik se ne razumije]] Hvala lijepo.

Ovako dok sam ga gledao putem malih ekrana kako se on vješto obračunava sa onima koji krše Poslovnik podsjetio me je, metodološki gledano na James Bonda iz filma „Dr. No“ Kolega Bulj, kada bismo zaboravili aferu Krš-Pađene pred očima nam ostaju sve afere u proteklim godinama, svi milijuni, torbe i kovčezi iz svih vlada, ne samo ove. Imajući u vidu sve zatvorene pogone, stečajne postupke, sve cigle ispisane imenima po autobusnim kolodvorima i da ne nabrajam, ja bih barem šutio, šutio bih iz nekakvog oblika poštovanja prema onima koji su ostali i misle svojom glavom, a ne pokušavao braniti ono što se u 100.g. života obraniti zapravo ne može. Dakle, godinama nitko ništa nije znao u Hrvatskoj, nitko za nikoga nije znao, nitko ništa nije, drugim riječima na dijelu je čini mi se nekakav oblik sadašnje kolektivne amnezije o prošlosti.

Pozdrav Imotskoj krajini. Pa evo ovako bi rekao kolegi Kujundžiću da jednostavno ko živi na tim područjima kao što ste vi i ja, vi u imotskom dijelu, ja u Cetinskoj krajini, u Dalmatinskoj zagori i stvarno kad slušate ove priče ovdje u saboru pod ovim svjetlima to je nestvarno. Meni je žao što to moram reći, mi moramo govoriti nadu, vraćati nadu ljudima da se vrate, poglavito onih iseljenih u zadnjih 4-5.g., 10-15, a tu se radi o 500 000 ljudi. Sad ponavljam, samo iz, od Krke do Neretve di se ovi projekti štetni guraju i nameću, a od kojih nemaju taj narod ništa jel se zakoni ne rade u interesu čovika nego u interesu kapitala, isključivo kapitala.

sada će u ime vlade govoriti poštovani ministar Tomislav Ćorić,

E dozvolite da se sada na kraju izlaganja klubova kratko obratim u ime Vlade RH, referiram se na neke ovdje iznesene teze, ali zapravo i upozorim na činjenice od kojih se u okviru ove rasprave o interpelaciji jednostavno ne smije i ne može pobjeći.

Ta odgovornost se može tražiti na nekim drugim mjestima i nekim drugim adresama. U odgovoru na interpelaciju odnosno izvješću Vlade RH prema HS jasno su naznačena mjesta gdje se mogu pronaći svi relevantni dokumenti putem linkova, govorimo o rješenjima Ministarstva zaštite okoliša i energetike u ranijoj fazi, danas Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao isto tako i rješenje HERA-e. Što se tiče ugovora potpisanih između HROT-a i pojedinih ugovaratelja, ma o bilo kojem investitoru da je riječ, ona se lako mogu dobiti na uvid. Pravo na pristup informacijama je neotuđivo pravo svake hrvatske građanke i građanina, pa isto tako i saborskog zastupnika. Upravo zbog toga upozorio bih na manipulaciju gđe. Vidović Krišto koja je ovdje u nekoliko navrata prilikom svakog svog istupa jasno dala do znanja da netko nešto krije od tih dokumenata. Ne, u izvješćima koje imate na svojim stolovima jasno su naznačena mjesta gdje se mogu pronaći dokumenti ministarstva odnosno dokumenti HERA-e. Isto tako jasno je poznata adresa na kojoj se mogu pronaći dokumenti HROTE-a. Što se tiče produljenja ugovora iz veljače 2018.g. koji se u nekoliko navrata ovdje problematizirao, Vlada RH s tim produljenjem ugovora nema ništa. Zakonima, Pravilnicima, jasno je naznačeno da se taj ugovor odnosno da ga produljuje i odluku o tome donosi regulatorna agencija koja u RH ima status samostalnog tijela, poput HNB-a, poput HANFA-e, primjerice u nekim drugim resorima i to uvažene saborske zastupnice i zastupnici sigurno znaju. Ono što želim svakako naglasiti je činjenica da se ovdje problematizira poništenje rješenja g. Dobrovića iz ožujka 2017.g. i mene izravno dovodi u odgovornost po tom pitanju. Dakle, još jednom ću naglasiti, ja neću i nikada nisam bježao od odgovornosti od onog što sam učinio. Dakle, ja ovdje još jednom odgovorno tvrdim da je do ovog poništenja rješenja došlo nakon višestrukih konzultacija s državnim odvjetništvom kao jedinom meritornom institucijom s kojom smo se mogli konzultirati. Što bi bilo da to rješenje nije poništeno? gđo. Benčić, odgovorite vi sami na to pitanje. Da li bi investitor koji ima sve važeće dozvole završio svoju investiciju prema staroj tehnologiji koja u pravilu više šteti okolišu? Da, da, [[Upadica iz klupe: Ne]] da, [[Upadica iz klupe: Ne]] da, da jer nije morao napraviti više niti jedan dokument i vi to dobro znate, ali manipulirate javnošću u više navrata tijekom svog izlaganja i zapravito nas dovodite nekim suludim ciframa u situaciju da građanke i građani RH misle da im je rješenjem iz 2017.g., iz srpnja 2017. otuđeno 100, milijun, 100 milijuna, milijarda, dvije, pet, 50 milijardi kuna, to nije točno. Svi projekti vjetroelektrana koji se u ovom trenutku realiziraju odnosno realizirani, potpisani su u vremenu prije toga. I vi dobro znate, svi dobro znaju da te ugovore jednostavno treba ispoštovati. Ono što ne znate odnosno ne želite znati i da smo pripremili sustav u kojem je sustav poticanja takvih projekata, a tu su i solari g. Bulj i sve moguće tehnologije koje postoje u Hrvatskoj tzv. premijski sustav da je pripremljen od strane naše vlade, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i da će, ukoliko sve bude u redu, u slijedećim mjesecima zaživjet kroz aukcije. To je istina. Međutim, ta istina očito u kontekstu današnje rasprave malo boli. Ta istina posebice boli one koji se pitaju koja je cijena ministra.

Poštovani ministre, evo konkretno pitanje upravo oko ovog što ste govorili. Dakle, da li ste vi 2017.g znali da je Direktiva o staništima dio unutarnjeg prava RH? Da li ste znali da ta direktiva traži da radite procjenu utjecaja na ekološku mrežu i usprkos tome poništili rješenje koje je upravo to tražilo i da li vam je sada to jasno kad ste od Europske komisije dobili postupak povrede prava? I molim vas da odgovorite, šta ste u 4. mjeseca od kada vam je to dostavljeno i kada vam je dat taj rok, napravili po pitanju povrede prava Direktive o staništima i da li će se sada za sve vjetroelektrane ipak morati raditi procjena utjecaja na ekološku mrežu uključujući i Krš-Pađene i mene zanima ako to ne napravimo koliko će nas još to koštati kako bi mogli imati konačni zbroj negdje iznad 2 milijarde, koliko nas koštaju vaše pogrešne odluke? Benčić, ja sam siguran da ste vi to već izračunali s obzirom na taj konzultantski moment koji ste izražavali tijekom svog govora ovdje, ja sam siguran da znate i za to. Ali vjerojatno s obzirom na činjenicu da su vam poznate mnoge informacije iz ovog područja, znate da ja nisam doista stručnjak iz područja zaštite okoliša, niti sam ikad utvarao da to jesam. Ljudi koji rade u ministarstvu to trebaju raditi. I u kontekstu ovog što ste rekli, molim vas ugasite mikrofon ako možete, i u kontekstu ovog što ste rekli, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, nakon njega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u kontinuiranom je kontaktu s Europskom komisijom i dopisujemo se po ovom pitanju. I ne treba prejudicirati potencijalne kazne, niti bilo koji od momenata koji ste vi naravno ovdje, a u svrhu svog još jačeg izlaganja i gestikulacije, bili u stanju učinit.

Ustava RH koji propisuje da je HS tijelo koje nadzire rad vlade, kao i nadzor svih ostalih institucija koje svoju odgovornost polažu ovom tijelu. Nemojte se pozivati na dokumentaciju koja je navodno javno dostupna, neovisno o tome je ili nije, a u konkretnom slučaju nije, bili ste dužni ispoštovati obavezu prema ovom tijelu kako bismo mi utvrdili je li bilo pogodovanja jednom privatnom investitoru, u jednoj korupcijskoj aferi ćemo epilog čekati vjerojatno 10-tak godina. Ono što je naša odgovornost je to da štetne ugovore, a očito je da se radi o štetnim ugovorima, pokušamo raščistiti sada.

Dozvolite da odgovorim prije svega na prvi dio vašeg pitanja. Dakle, pravo na pristup informacijama omogućava nam da sve dokumente koji nisu navedeni odnosno linkani u dokumentu koji ste primili kroz naše izvješće do njih dođete odmah. I ja ne vidim tu nikakav problem. Što se tiče ovog drugog momenta, dakle područje zaštite okoliša i energetike kao što znate kao što znate ima čitav niz uprava, danas Ministarstvo održivog razvoja i gospodarstva također 11 ih je plus neke neovisne. Nemoguće je pronaći stručnjaka koji je u stanju pokrivati sva ta područja svojom ekspertizom i upravo zbog toga postoje pomoćnici, sutra ravnatelji tih uprava. Međutim kada čujem koliko ste vi ekspert u tim svim područjima, ja moram priznati da mi je žao što se niste prijavili na natječaj pa se aplicirali na jednu od tih uprava da je vodite, bilo koju od njih jer vaša ekspertiza je tu neupitna.

za resor kojim upravljate. Međutim, imate stručnjake u Upravi za zaštitu prirode, a ti stručnjaci su vam jasno rekli početkom 2017. da je potrebno napraviti i procjenu utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu. Grad Knin igrom slučaja je rekao da nema nikakvog utjecaja na okoliš, to sve piše u vašem rješenju iz srpnja 2017. Na temelju tih stručnjaka iz Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode i vaše upravo ministarstvo je doneslo prvo rješenje u ožujku. Vi ste ga u srpnju izmijenili. Znači investitor se mogao žaliti, tužiti na Upravom sudu na temelju rješenja iz ožujka ako s njim nije bio zadovoljan, Hrvatska je mogla vidjeti šta će sud odlučiti.

Oni meni ništa nisu rekli u siječnju 2017. godine jer ja u siječnju 2017. godine nisam bio ministar zaštite okoliša, bio sam ministar rada.

Dakle, naše konzultacije odvile su se u širokom krugu mojih suradnika sa gospodom odnosno gospođama zamjenicima državnih odvjetnika gospodina Cvitana u konačnici i isto tako sam osobno sudjelovao na jednom Kažete odgovornost je stvorena 2012. i 2013. i treba je tražiti na drugoj adresi. Ajmo je zajedno tražiti. Predložite svom šefu Andreju Plenkoviću da sve ove dokumente koji su traženi interpelacijom da dostavi, ajmo zajedno prokazati Ivana Vrdoljaka, ajmo zajedno prokazati neodgovornost, amoralnost, korumpiranost HNS-a ili to ne smijete. Zamislite naslov u medijima Ćorić i Ahmetović zajedno prokazali korupciju HNS-a i Vrdoljaka. Nisu svi političari isti, ne moramo generalizirati. Nije HNS žeton HDZ-a. Zar ne bi to bilo divno. Ajmo zajedno surađivati i spriječimo sve koruptivne radnje u RH. Neki od adresa odnosno imena ste izostavili u svom izlaganju, međutim zajedno možemo dočekati LNG na Otoku Krku kroz koji dan, bit će mi drago da to učinimo zajedno budući Hrvatska postaje energetski neovisna, gospodine Bulj, vrlo zgodna riječ odnosno sintagma koja će postati stvarnost od početka sljedeće godine i to je nešto što nikako ne treba smetnuti s uma. Zastupnica Ahmetović je digla povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? Mi ne možemo zajedno dočekati LNG terminal jer se premijer Plenković ne usudi doći u Omišalj dočekat ga. A ja bih došla samo na njegov poziv ako se on usudi doći u Omišalj ja ću vrlo rado vidjeti i tu scenu. Hvala lijepa.

Ja to nikom nisam do sada napravio, od sada svaka druga opomene će biti sa oduzimanjem riječi, svaka treća sukladno čl. 240. st. 2. oduzimanje riječi do kraja rasprave o ovoj temi, samo tako da svi znamo pravila igre jer tako piše u Poslovniku. Dobro? Ok. Još imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Kolegice i kolege, ministre. Brojke ne lažu, datumi ne lažu, svakome tko želi znati i razumjeti jasno je tko je za što odgovoran ili zaslužan.

Ako uzmemo samo zastupnike oporbe svega 26% ili odnosno svaki 4. zastupnik oporbe je bio spreman potpisati ovaj uradak.

Drago mi je da ste to naveli. I još jednom ću naglasiti, naše postupanje, moment koji se veže uz našu Vladu srpnja 2017. godine je bio jedini ispravan bez obzira na to što neki pokušavaju na sve moguće načine diskreditirati institucije RH pa u konačnici i sve ono što se događa u tim institucijama. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića.

Ja se nikako ne mogu složiti sa nekim tvrdnjama koje sam čuo s ove govornice. Naime, interpelacija bez obzira o kojoj se temi radi, pa tako i ovoj, zapravo služe za skretanje pažnje hrvatske javnosti na neka bitna pitanja i na barem pitanja i teme za koje jedan dio zastupnika ocijeni da su bitne za hrvatsku javnost. Ovo je definitivno jedna od takvih tema i zvati interpelaciju bilo koju, pa i ovu stupidnom, glupom, da nikad u životu nešto gore niste vidjeli je u najmanju ruku nekorektno, a da ne kažem bezobrazno. Zašto? Zato što svako mjesto ovdje, kolegice i kolege, sa bilo koje strane sabornice predstavlja određeni broj glasova, predstavlja određeni dio građana RH i vjerujem da bi mnogi htjeli, voljeli čuti puno više o ovoj temi i još nekim temama koje ćemo potencirati kroz buduće interpelacije. Što je zapravo ovdje sporno barem po meni? Prije svega sporan je odnos prema ulagačima, poduzetnicima, kako god ih želite nazvati zato što iz onoga što sam čuo ovdje, iščitavao, proučavao, na kraju se sve svodi na onu staru hrvatsku priču da su svi pred zakonom jednaki, ali da postoje jednakiji od drugih. I to se upravo ovdje događalo. Kako? Ne želim nabrajati ponovo cijeli, cijelu kronologiju događanja, postupaka, promjena, to je već spomenuto prije mene, pa ne želim na to gubiti vrijeme. Također ono što je ovdje bitno i što je bitno podcrtati i to podcrtavam u puno svojih rasprava, to je nedostatak strateškog planiranja. Mi smo se kao i unija odredili za obnovljive izvore energije. Unija ima vrlo ambiciozne planove što se tiče prelaska na, na zelenu odnosno obnovljivu energiju odnosno biti karbon neutralan, karbon neutralan kontinent do 2050.g. Ja sam već i postavljao pitanja što to znači za hrvatski proračun, za naše gospodarstvo, odgovora na to nisam dobio. Ali isto tako moramo znati da postoji više vrsta obnovljive energije. Dakle, kao što postoji energija od vjetra, postoji i od sunca odnosno od sunčevog svjetla, od dakle, bio, bio otpada itd., itd., postoji puno obnovljivih izvora energije za koji se trebamo odlučiti. Jesmo li se odlučili za jedan od njih, jesmo napravili studiju koja je za Hrvatsku najbolja i najprihvatljiviji, koji najmanje šteti okolišu, prostoru itd., naravno da nismo. I to je jedno od pitanja koje definitivno treba potencirati i ovom interpelacijom.

Ja ga stvarno ne vidim. Pa ako su taj zločasti Milanović i Zmajlović krivi i ako su to kolege sa desne strane sabornice znale, pa što oni nisu tražili interpelaciju o ovome? Pa zašto oni nisu potencirali tu raspravu? Pa zašto nismo pričali onda o tome kad je možda za to bilo vrijeme? Ili to njihovo nečinjenje, barem mene navodi na zaključak, da nepravilnosti nije bilo, da imena koja se ovdje spominju, da ne kažem uzalud, nisu odigrala ulogu koja im se sada pripisuje. Docirajući s ove govornice jedan od ministara nam je prošli tjedan rekao da mi ni sami ne znamo kakvu mi vladu imamo, da ne znamo što imamo u Andreju Plenkoviću i u Vladi HDZ-a. I ovo nije jedini primjer lošeg gospodara te Vlade KRADEZE-a, ima ih jako puno, koliko propusta, nečinjenja, pogodovanja itd., smo imali prilike gledati, ne samo u ovih nekoliko mjeseci ove vlade, već i u 4.g. prošle. Koliko ministara je, sad vam postavljam retoričko pitanje, otišlo iz prošle vlade zbog sumnje u koruptivna djela ili pogodovanja? Jako, jako puno kolegice i kolege. Dakle, Vlada Andreja Plenkovića u najmanju ruku ne može se apsolvirati od svega lošega što se dešava, posebno ako nisu činili, a znali su da se dešava nešto loše. Kolega Hajduković, vi ste povrijedili čl. 238. vrijeđajući jednu stranku, ja vam dajem opomenu jednako kao što bi dao opomenu bilo kom iz HDZ-a da vrijeđa SDP. Imamo ovaj više replika, prva je poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Kolega Hajdukoviću, pa nema straha, vidite da se lijepo bez nervoze raspravlja osim što postoji nervoza u vašim redovima. Velite da je ovo dobra tema, zahvalna, da se o njoj treba raspravljati, al ne vidim vaš potpis kod podnošenja.

protumačit kolega, dakle nisam je ni dobio na potpis, niti me neko molio da potpišem, niti sam znao da se podnosi, ali to ne znači da je to loša ideja. Mi sa ove strane sabornice ne bježimo od toga da nisu samo naše ideje super i Bogom dane. Primijetit ćete da smo puno inicijativa podržali koje su došle i od vaših kolegica i kolega bilo iz vlade, bilo iz ovih klupa jer mislimo da nešto nije nužno loše perse ako ga predlaže jedna stranka ili jedan pojedinac. Tako i u ovom slučaju, dok vaša stranka baš se i nije iskazala u tome, recimo u mandatu Milanovićeve Vlade kad se sve što je došlo na dnevni red odbijalo bez ikakve često i argumentacije, pa čak i izvješća pučke pravobraniteljice koje ne znam kakve veze imaju sa Vladom niti sadašnjom Andreja Plenkovića, niti prošlom Zoranom Milanovića, pače često su bile izuzetno kritične prema Vladi. Uvaženi kolega Hajduković, rekli ste da smo nazvali ovu interpelaciju kao nekom suludom, nepismenom, ne kvalitetno izrađenom i sve, ali vi ste kao dugogodišnji političar i sami svjesni da je ova interpelacija obična farsa i da apsolutno nema nikakve odgovornosti do ministra Tomislava Ćorića u svemu ovome što ste isticali i o čemu smo govorili. Jednostavno je postalo neshvatljivo koliko interpelacija se i u prošlom sazivu Hrvatskog sabora pa i u ovom sazivu se nastavlja s jednom te istom pričom iako ste kao pozicija svjesni da u njoj ne možete uspjeti. Da u moru drugih bitnih problema koji tiše naše građane raspravljat ovako nešto je naprosto gubitak vremena. Toga ste vi svjesni.

Nitko vama nije priječio da pokrećete interpelacije. Isto tako sa ove strane sabornice i od moje stranke je došlo jako puno zakonskih prijedloga, doći će ih i još i moći ćemo ih raspraviti, vrlo rado. Zakonski prijedlozi koji nastoje poboljšati uvjete u kojim naši građani žive, poduzetničko okružje, riješiti neka njihova prava itd., itd.

Gospodin Hajduković, teza koja je dominirala vašom raspravom je strah. Nas nije ničega strah i nas pozivati, prozivati strah mislim da nije primjereno, ali treba biti strah hrvatsku javnost od količine amnezije koja je obuzela sve vas koji ste cijelu ovu priču oko Krš-Pađene započeli kad mi još nismo ni sanjali odnosno ja o Hrvatskom saboru. To nije dobro, nije dobro zavaravati hrvatsku javnost na ovaj način i prozivati nas za neki strah. Strah i mene je kao čovjeka strah ovdje u Hrvatskom saboru od količine vas koji ste bili akteri ove priče koliko sada perete blato, mulj, a sami ste si to nabacili na sebe i sad hoćete taj vrući krumpir prebaciti nama u krilo. Pa kolega mene jedino što može biti strah je HDZ-ova amnezija koju vam mogu govoriti vjerojatno satima, mogli bi jednu cijelu sjednicu Hrvatskog sabora možda potrošiti na amneziju puno ljudi u puno koruptivnih djela koji su bili pred sudom i koji su bivši članovi doduše vaše stranke uključujući tu i bivšeg premijera dr. Ivu Sanader itd., itd., itd. A što se straha tiče odnosno ako govorite o tome da su postojale neke ili sumnje na koruptivne radnje ili koruptivne radnje ili pogodovanje pa ja ne znam zašto to onda vaše kolegice i kolege nisu prijavile tijelima, jer dužnost je građana ako ima saznanja o nekim koruptivnim radnjama da ih i prijavi. Gospodin Hajduković, kažete kradeze, hoćete reći javnosti s koliko ste izgubili od tog kradeza u vašoj 4.-toj izbornoj jedinici, 8-3. S čime ste vi to tamo doprinijeli onom narodu i građanima da bi vas prepoznali, s lažima, ovakvim riječima. Vi ste neki šef koliko se sjećam odbora koji se bavi nekakvim europskim temama i nije vas sram ovdje ljudima koji sjede ovdje da su kradeze. Pa što bi mi vama trebali reći? Sjećate se slučaja kolegice vaše ravnateljice Porezne uprave, je li ona za nešto presuđena možda, jeste li se odrekli nje, jel se to vama ne piše ništa, jer vam se ne piše ni oni grijesi vaših 10 smijenjenih ministara radi političke korupcije, sebi su namještali natječaj još su bili ministri i smjenjivani svi redom, 10 komada. Nije vas bilo briga. Imate obraza doći ovdje i reći to što ste sad izgovorili.

I onda se čudite tim rezultatima izbora kad ste ljude iz Slavonije potjerali. U Slavoniji jedino HDZ-ovci ostaju i valda mogu raditi imaju pravo na život. Valda jedino, … [[Upadica: Ne razumije se.]] pa vi ne živite tamo. A kojih je to 10 ministara otišlo ja to ne znam. Koliko je od tih 10 ministara presuđeno, nijedan, nijedan. Vaš je premijer presuđen bivši, vaš je predsjednik stranke presuđen.

Poštovani zastupniče već sam danas to spomenuo, dakle vi dobro znate što je interpelacija i kako je ona Poslovnikom regulirana. Ovo što mi danas imamo pred sobom, dakle ovo su određena pitanja koja su unutra napisana, dakle to ne ispunjava uopće onu formu koju bi trebala ispunjavati. I ono doista ova rasprava danas od 15 sati kojoj svjedočimo jest farsa. Doista jest farsa. Govorimo ovdje na temelju nečega dakle što niti nemate, ali ste zato shodno našli za to da cijelu stranku, sve ovdje kolege prozivate za korupciju, kriminalcima, kradeze. A samo za vašu informaciju u 3. izbornoj jedinici iz koje dolazim nekoliko je dužnosnika upravo vaše stranke SDP-a pravomoćno optuženo za kriminal i korupciju. Iz HDZ-a niti jedan, čak niti iz jedne druge stanke, samo SDP. Pa dobro ja vam mogu pričati do sutra tko je optužen ovoga od vas pravomoćno, nepravomoćno itd., a osim toga što se forme tiče, pa postoji Tajništvo, postoji predsjedništvo sabora ako nešto nije bilo u skladu sa formom zašto bi onda raspravljali? Ja bih možda malo zaključke drugačije postavio, to je istina, ali to ne znači niti umanjuje važnost ovakve rasprave.

Evo stvarno bilo bi sjajno da i češće imamo ovakvu energiju i da ovako dugo i vrijedno radimo jel svi bi bili jako, jako, jako ponosni na nas, vjerujem da i ovaj žar nam treba u bilo kojoj raspravi, o bilo kojoj temi trebamo raspravljati sa ovakvim žarom i imamo pravo jedni drugima reći sve što želimo. Činjenica jest, samo na početku da upozorim na jednu malu matematičku zanimljivost, da tek negdje oko 26% oporbenih zastupnika potpisalo je ovu interpelaciju, što po mojoj procijeni ni na koji način ne ruši njeno pravo odnosno njenu opstojnost budući da je stranka koja je trenutno na vlasti dobila samo 15% glasova hrvatskih građana, dakle bitno manje eto, matematika je vražja stvar zastupniče Stričak, brojevi se mogu svakak okrenuti je li? Činjenica uglavnom je da je borba protiv korupcije jedna od osnovnih stvari nas u oporbi, ali i vladajuće stranke kao što je i predsjednik vlade rekao uvodi se nulta stopa tolerancije. Dakle, ja ću pokušati malo smiriti tenzije, stvarno zašto uopće postoje? Ova interpelacija, kako je rekao g. zastupnik Tušek na samom početku, usmjerena je protiv HDZ-a. Nije. Usmjerena je protiv korupcije i apsolutno je ovdje kao jedan način da svi mi progovorimo i da se pokušamo oko toga dogovoriti. Rekao je da je usmjerena protiv HDZ-a. Nije. Ne znam zašto je on, možda je podsvjesno izjednačio ta dva pojma. Vjerujem da se radi samo o nezgodnoj koincidenciji. Svugdje, u svakoj stranci ima poštenih, ima dobrih, ima vrijednih ljudi. Ne kažem da su svi nepravilni, ne kažem da su svi savršeni, nitko od nas to nije. Razumijem da se i vi ovdje i moram vam priznati jako dobro i kvalitetno borite za svoju stvar i za to imate potpuno pravo. Žao mi je što ovdje nema g. predsjednika vlade, ali vjerujem da vas veliki brat gleda i da je s pravom ponosan. No da je u priči o kojoj raspravljamo sve baš tako čisto kako vi tvrdite ne bi se javnost već mjesecima zabavljala, gledala razno razna uhićenja i svi zajedno naravno na onim našim jutarnjim kavama pričali razno razne priče, ne bi se možda poneki i čak užasavali nad činjenicom koliko je ta pretpostavljena korupcija postala duboki, da ne kažemo, gotovo pa normalni dio hrvatske stvarnosti, koliki su se milijuni pronalazili po gepekima automobila i tko je sve jeo i pio, ali o tome više nećemo, to je stvarno potrošena tema. Saznali smo i ovdje da se ne bi imali pravo uopće buniti jer su sve odluke donešene od strane nadležnih sudova, eto nažalost moramo pokušati to malo osporiti i pitati kojih to sudova? Sudova koji su jedno od rak rana hrvatskoga društva u kojima se do pravde dolazi sporo ili čak nikako. Eto u petak ćemo dočekati novu, možda ne i konačnu, presudu u slučaju Fimi medija u procesu koji traje 10.g. Eto, već sama ta činjenica da nešto traje 10.g. govori koliko je to sudstvo čisto, mirno i bezgrešno. Jesu li to isti oni sudovi zbog kojih smo na dnu ljestvice po neovisnosti pravosuđa i uvjerljivo zadnji po povjerenju građana? Dakle, idemo i njih pomalo, opet kažem svi zajedno kako je to sjajno rekla poštovana zastupnica Ahmetović, svi zajedno pokušati promijeniti. Ne bi se nikako složio poštovani zastupniče Bačić da je ova rasprava bizarna. Nikako, apsolutno nije bizarna i vjerujem da ćete i vi promijeniti vaše mišljenje, naročito kada mi sami nađemo i donesemo, pa i proučimo sve te dokumente koje mi tako žarko tražimo, a eto ovdje smo saznali da ih, a vi niste kao dostavljač dužni nama dostaviti, što i nije, nema te vaše obaveze, naći ćemo ih sami, a one koje ne možemo ipak ćemo vas morati zamoliti da nam ih barem na tren posudite, pa vjerujem da ćemo se ponovno ovdje opet naći da pogledamo svi zajedno u te dokumente jel vjerujem da i vi u njima ne nalazite trenutno ništa sporno, pa sjednimo, pa ih pročitamo zajedno. Zašto samo to? Zašto ne nađete neke druge teme? Čemu ta korupcija? Naravno, imamo mi još puno tema. Uskoro ćemo vas pitati vjerujem kroz još jednu interpelaciju koju možemo već odmah sada početi pripremati, gdje je 18 milijardi EUR-a europskih novaca namijenjenih razvoju 5 slavonskih županija? Eto, o tome je, to je i g. Hajduković maloprije samo kroz natuknicu nešto rekao, a vjerujem da ćemo i mi uskoro imati o tome puno, puno, puno govoriti. I evo za kraj, zadnje su 3 sekunde, samo da vas na trenutak vratim u 1885. i da kažem da kao čuveni zastupnik [[Upadica: Hvala]] Držanič korupciji trebamo dati s nogom v rit.

Ne tako davno javnost je informirana kako je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dakle USKOK donio rješenje o provođenju istrage protiv 13 hrvatskih državljana od kojih je dvojica uz hrvatsko državljanstvo imalo i državljanstvo BiH, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem, davanja i primanja mita, te zlouporabe položaja i ovlasti. Mediji su nas tada izvijestili kako je riječ o državnoj tajnici u Ministarstvu uprave i bivšoj HDZ-ovoj gradonačelnici Knina Josipi Rimac, predsjedniku uprave Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću, šefici kabineta ministrice poljoprivrede agencije za plaćanje u poljoprivredi Ružici Njavro, pomoćnici ministra gospodarstva Ani Mandac jednom od najbogatijih poduzetnika u BiH Milenku Bašiću i među ostalim Draganu Stipiću izvršnom direktoru Bašićeve grupacije Lager u čijem vlasništvu je tvrtka koja je investitor u projekt gradnje VE Krš-Pađene na području Općine Ervenik i Grada Knina. Dakle, USKOK je očito utemeljio svoje sumnje da su se Josipa Rimac i drugi dogovorili kako će među ostalim investitoru pribaviti znatnu nepripadnu dobit tako da koristeći se svojim položajem i društvenim utjecajem poduzmu sve potrebne radnje kako bi toj tvrtki koja je namjeravala graditi VE unatoč ne ispunjavanju svih propisanih uvjeta osigurala dobivanje dozvola, uvjerenja, sklapanje ugovora koji su potrebni za izgradnju, puštanje u rad, proizvodnju i prodaju električne energije. Posebno jako boli spoznaja da su u ovu duboku korumpiranu akciju uključene i osobe koje su u opisu svoga radnog mjesta trebale voditi brigu o budućnosti hrvatskog sela.

Mnoge spomenute obitelji uslijed oduzimanja zemljišta, koje je blagoslovilo Ministarstvo poljoprivrede ostale su bez temeljnog resursa za hranidbu stoke. Mnoge su obitelji zbog katastrofalno niske cijene mlijeka kojom nisu mogli financirati rate kredita ovršene i ostale bez krova nad glavom. Jedan mali dio ih je uspio preživjeti i svakim danom strepi za svoju budućnost. Morala sam povući paralelu i usporediti iznos od 600 milijuna kuna koje je ministar Marić široke ruke odlučio dodijeliti samo jednom čovjeku i jednoj firmi sa iznosom od 150 milijuna kuna kojim bi ministar Slavonac spasio od propasti proizvodnju hrane u Hrvatskoj, proizvodnju zdrave hrane, kvalitetne hrane, lako dostupne, lako kontrolirane hrane kojom bi očuvali zdravlje naše nacije i još nam ne omogućavaju uvid u dokumentaciju na temelju koje su odlučili tako širokogrudno nagraditi jednu osobu.

Izvolite.

Uvažene kolegice i kolege. Formalno proceduralno interpelacija ima svoj sadržaj u hrvatskom zakonodavstvu i propisima i našem Poslovnika. Interpelacija međutim u onom smislenom riječi i ne odudara puno od onoga što je našim propisima određeno. Naime, cilj interpelacije je u biti razgovor, razgovor između konkretno zakonodavnog tijela i izvršne vlasti koji se traži u biti da izvršna vlast zauzme određena stajališta na određene pojave, ali isto tako da nama kao Parlamentu sugerira određena rješenja kako se neke stvari ne bi ponovile. Meni je drago da raspravljamo o tome koliko god ljudi u Hrvatskoj u biti su manje zainteresirani za ovo o čemu mi danas raspravljamo jer su više sigurno opterećeni pandemijom nego obnovljivim izvorima energije i to je činjenica i to nitko ne spori. Ono što na kraju krajeva znaju, znaju iz medija i stječu određene dojmove, a imaju na kraju krajeva i opravdane sumnje koje baš u ovakvim raspravama ovakvim interpelacijama služe za to da bi te sumnje bile neopravdane ili da bi se postupilo puno oštrije od onoga što se postupa. Tako da smatram da ipak ova interpelacija potrebna koliko god ljudi, kao što rekoh naši građani su danas sasvim drugačije i sasvim drugi problemima ih muče i sasvim su drugačije opterećeni.

Razlog je vrlo jednostavan, to je disperzija rizika dakle i Hrvatska u svojoj energetskoj strategiji bi trebala imati taj dio disperzije rizika, ali kada je riječ o istom gorivu koje u Hrvatskoj nema ili ima malo da to moramo imati više linija snabdijevanja jer je to jedno od strateških interesa i pitanja same države. Činjenica je da ova diskusija otišla možda već i klasično u određenom smjeru, no međutim evo ga, slušajući iz rasprava u biti ponukan sam, gospodine Borić vi ste spomenuli INU, MOL, evo ja sam zato da mi skupimo zajedno potpise i da zbilja za ovom saboru raspravljamo i napravimo interpelaciju o INA MOL-u. Jer isto tako riječi koje su vezane za to da je Slavko Linić prodao INU MOL-u može se dvojako otumačiti, ali ja vas onda pitam, iz kojega je onda razloga taj omraženi Slavko Linić biva angažiran od hrvatske Vlade Andreja Plenkovića za rješenje određenih sporova između INE i MOL-a, točka i tu ću stat.

Kolega Bulj, ajde nemojte dobacivati iz klupe, molim vas. Gospodine ministre, kolege zastupnici i zastupnice, drago mi je da vidim da ima još dosta nas prisutnih u ovim kasnim satima, mislim da je jako važno temeljito ovakve teme prodiskutirati, da nije ovo uzaludno, niti je ova interpelacija na nekoga osobno, niti na ovu Vladu nego mislim da je opravdano postaviti neka pitanja.

Dakle, vidimo problem posebno u ovim ugovorima što se jamči previsoka cijena na predugi rok. Dakle, ako Vlada vodi interese o svima i želi osigurati opće dobro ne može na ovaj način osigurati zapravo ovakvu povlaštenu poziciju jednoj tvrtki. Dakle, svjesni smo da zelene politike koštaju, ali na ovaj način zaista postavlja se pitanje zašto i kako se otvara cijelo novo područje kod nas za otimanje novaca preko običnih ljudi. Dakle, znamo koliko naših građana stoje pred ovrhama, koliko su već napustili Hrvatsku i sad još pored toga svega nameće se ova ovakva politika gdje moraju visoke cijene plaćati za električnu energiju, a ionako teško plaćaju mjesečne račune. Međutim, pogodovanje nije samo u provođenju zelenih politika, imamo je svakodnevno u namještenim javnim natječajima gdje se zna unaprijed tko će dobiti određene poslove, namještaju se uvjeti da se zna koja tvrtka jedina može ispuniti te jako specifične i partikularne uvjete i sve se dogovara unaprijed. I sve je to moguće jer Vlada ponovit ću ne znam koliki put, previše čini, previše je prisutna u ekonomiji i redovito na ovaj način zapravo dozvoljava da se tržišni procesi poremećuju, nažalost. Tu vidim glavni problem. Dakle, mi možemo se deklarirati kao tržišna ekonomija ali u stvarnosti svaki, svaki dan Vlada kroz razne mehanizme bira, bira dobitnike i gubitnike i sve to preko leđa običnih potrošača, naših građana. I tu vidimo problem. Dakle, imate kroz ovaj slučaj očitu korupciju, reći ću to očito jer pogodovanje je oblik korupcije, oblik korupcije, nisu svi jednaki, nisu svi ravnopravni, neki su jednakiji od drugih i borit ćemo se protiv toga. Nego ovo pogodovanje zapravo otvara i šira pitanja, dakle da li Vlada zaista na odgovoran način upravlja našim resursima? Kolegica Vukovac je spomenula koliko su neki krajevi već prazni, lijepo je štiti okoliš i nemamo ništa protiv toga, ali ako je nus pojava takvih politika da Hrvatska ostane prazna bez vlastitih ljudi onda moramo postaviti pitanje je li to zaista ostvaruje opći interes jer mi smo demografski ugroženi. I nažalost ovakve mjere potiču i dalje iseljavanje. Prema tome, rekao bi da je jako važno da ova interpelacija je došla na dnevnom redu za razliku od drugih tema koji se neprestano odgađaju, odgađaju ovo je došlo sad danas ipak u ovaj dom i ako mogu još koju sekundu.

Par sekundi, dobro evo ja kažem još jednom čini mi se da glavni uzrok ovog problema je šta Vlada previše se miješa u određene procese i otvara prilike za ovakve rekao bi povlaštene pozicije određenih, nismo smo jednaki.

Šta kazati nakon ove rasprave osim što mogu reći da mi ovde nećemo ništa novo doznati jer jednostavno većina u ovome Saboru poslušno će i dalje raditi onako kako se do sada radilo. Međutim, što je ključni problem? Ključni problem svih pogodovanja unutar koje vodi ministar ugroze, okoliša i energetika i gospodarstva, Ćorić je napravio tolike štete sa brojnim potezima, sa brojnim odlukama koje nisu na čast prije svega, nama saborskim zastupnicima koji nemamo snage reći istinu. Što se tiče energetike, pa tko može ovdje opravdati odluku i potpis da se gradi vjetroelektrana u Krš-Pađene? Jeste vi bili tamo? 2 milijarde, 2 milijarde, narode, čujete, 2 milijarde kuna će to platiti građani. Uz to, što je ministar Marić, koji je otišao, ne znam koji je razlog, ministar Marić dao 600 milijuna kredita HBOR-a tom poduzetniku koji najviše posluje u Republici Srpskoj i Srbiji. Što od toga imaju Kninjani, što od toga imaju stanovnici Dalmatinske zagore? Možda pojedinci koji su porijeklom iz tih krajeva, koji su bili u Slavonskoj 9. U JANAF-ovom centru, središtu donošenja odluka na ovako štetne projekte, ministre uvaženi ugroze i okoliša.

Di su ti razvojni projekti na koje se pozivamo, ja sam dao amandmane i opet ću davati. Brza cesta Kukuzovac-Križice, kolega Sanader. Navodnjavanje Sinjskog polja, jedino što ste napravili, to je što ste napravili izlaz na Lučevicu di nažalost nema stanovnika, nažalost, sve stariji ljudi. Sve stariji ljudi, poštu lisica nosi, a vuk zvoni, jednostavno nema ljudi.

Čega? Kojih odluka, kakvih odluka? A imamo čistu prirodu, samo vodni resurs koji imamo je potencijal u našem kršu, u Dalmatinskoj zagori i namećanje štetnoga projekta u koji je uloženo 30 milijuna kuna, centar za gospodarenje otpada Lećevica. A vi ste zatvorili odlagalište i u Vrgorcu i u Sinju i znate što će se dogoditi, dogodit će se talijanski scenarij, problem odlaganja otpada. Ali ga nećete odlagati u odlagalište u Sinj, ne, ne. Nećete. Provali ste, slali ste i policiju. Nećete. Nama tribaju razvojni projekti doli, a ne štetni projekti. Razvojni, za opstanak ljudi. Nama tribaju žile kucavice, poveznost, povezanost sa svitom, nama tribaju poveznice s autoputem u koji je napravljen isključivo zbog toga da ljudi lakše komuniciraju, a ne najpotentnije područje za razvoj, ne samo energetski, ne samo eksploatacija i rudnike koje dajete uredno, isto studija utjecaja na okoliš, ima više rudnika, svak kome padne na pamet. Od Poljakove grede, Kojića grede u Lučanima, u di god kome pane na pamet, samo eksploatacija. Škole se urušavaju, dice nema, a eksploatacijskih polja na sve strane, kolega Sanader je tu stručni i kompetentni oko eksploatacijskih polja, pa bi mogao i više reći o tome, a nadam se da će i govoriti. rasprava bit će poštovane zastupnice Sabine Glasovac.

Moramo priznati da me iznenađuju neki istupi kolegica i kolega zastupnika u HS-u, koji na neki način ponižavaju, odnosno osporavaju pravo opoziciji da upućuje interpelacije u HS tretirajući ih i ocjenjujući ih nesuvislima i nekim drugim epitetima. Opozicija je tu da kritizira, da pomno prati ono što radi Vlada, da daje svoje prijedloge, ali isto tako da koristi sve ono što joj stoji na raspolaganju temeljem našeg Poslovnika. Kaže se „Interpelacijom se na sjednici Sabora otvara rasprava o radu Vlade u cjelini ili o pojedinim odlukama Vlade ili ministarstava ako one odstupaju od općeg stajališta Vlade ili ministarstva u provođenju zakona ili utvrđene politike.“ Upravo se ovdje u ovoj Interpelaciji radi o tome. Preispituje se odnosno otvara se rasprava i preispituje se zapravo, preispituje se pojedine odluke Vlade, pojedinog ministarstva koje po predlagatelju, a i po nama iz SDP-a odstupaju od provođenja zakona ili utvrđene, utvrđene politike.

Nije na nama da utvrđujemo kaznenu odgovornost, to neka rade neka druga istražna i pravosudna tijela. Evo zašto mislimo da mora snositi političku odgovornost kada govorimo o ovoj interpelaciji. U interesu građana jest da se potiče proizvodnja obnovljivih izvora energije, ali pod jednakim uvjetima za sve investitore i uz poštivanje zakonskih i drugih uvjeta. Međutim, upravo u ovom slučaju vjetroparka Krš-Pađene radi se, ne o poticanju ekološki prihvatljive proizvodnje električne energije nego o pogodovanju jednom trgovačkom društvu, a na štetu interesa građana RH. Naime, unatoč tome što je Agencija za zaštitu okoliša i prirode rekla da postoji opasnost od negativnog utjecaja vjetroelektrane na područje Krš-Pađene na okoliš i unatoč tome što im mjerodavna služba za zaštitu okoliša u sklopu tadašnjeg Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike kojem je g. Ćorić bio na čelu, odredila obavezu izrade studije o tome, on je samo jednim potpisom, jednim potpisom i jednom promjenom odluke tu privatnu tvrtku oslobodio obveze izrade studije utjecaja na okoliš koju moraju imati svi drugi i nemaju tu mogućnost da ih ministar jednim potpisom, jednom odlukom toga rastereti. Znači, stručni i zakonski uvjeti postaju nebitni kad treba pojedinima, podobnima ili našima srediti posao, tada ne treba ni studija, ni zakoni, ni propisi. Oni vrijede za sve druge, ne i za odabrane. Na taj način omogućeno je da toj tvrtki pripadnu milijarde kuna dobiti koju ne bi trebale imati, a teret za to ministar je prebacio ne na sebe nego na sve potrošače električne energije, dok s druge strane utjecaj na okoliš uopće nije bitan, a između ostalog zaštita okoliša je dio njegovoga resora. Kao potiče se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora kako bi se zaštitio okoliš, a s druge strane to isto postrojenje je potencijalni uništavatelj tog istog okoliša zato što ne znamo jel je ili nije jer od njega nije tražena studija utjecaja na okoliš. Baš logično i baš vjerodostojno. I na tome netko dobro zarađuje, a moguće i dijeli tu ne pripadajuću zaradu s onima koji su im to omogućili. Kako kažu neki medijski natpisi koji kad su snimljeni neki razgovori, sjećate se onih bubica, jedan gospodin bio je zadivljen projektom koji mu je predstavila gđa. Rimac, pa je rekao super, znači dok vjetar duva, ti puniš džepove. Drugi element uz zaštitu okoliša je kreditiranje samog projekta. Kako je moguće da HBOR prvo odbije zahtjev za kreditom u siječnju 2019. jer se radi o kreditiranju strane tehnologije, postrojenja i opreme, dakle radi se o uvozu, što su ovdje već neki kolege i apostrofirali, a onda samo dva mjeseca kasnije odobri taj isti kredit. Što se tu promijenilo? Jesu li vjetroagregati u međuvremenu postali hrvatski izvozni proizvod ili se ponovno propisi, pa i sam smisao HBOR-a stavljaju u drugi plan da bi se nekome omogućilo da stekne milijarde? Mi mislimo da se ovdje radi upravo o tome i zato podržavamo ovu interpelaciju i zahtjeve koji su u njoj nabrojani, neka se dostave svi dokumenti, neka se sve preispita i utvrdi gdje je bilo kršenja propisa, gdje je bilo pogodovanja [[Upadica: Hvala]] i tko je takvo kršenje propisa i pogodovanje [[Upadica: Hvala lijepa]] im omogućio.

To bih još jedanput htio naglasit jer se nekad stječe drugačiji dojam. Dakle, mi ovdje ne raspravljamo o kaznenoj odgovornosti nego prije svega političkoj, mi nismo tu sudište, niti mi možemo niti ministra niti bilo koga drugog kazneno osuđivat, ali možemo procjenjivati postoji li političke odgovornosti. Druga stvar koju želim podcrtati je nažalost ne samo u ovom slučaju, u svim slučajevima, zapravo u većini slučajeva, kada pričamo o ovakvim projektima, velikim investicijama, kada malo dublje zagrebemo, dolazimo do one Orvelske da su svi jednaki, ali su neki jednakiji od drugih. Po meni je to najveći krimen, da svi zakoni trebaju vrijediti isto za sve investitore u ovom slučaju, za sve poduzetnike, a ne da često svjedočimo, pogotovo kažem kad su velike investicije u pitanju da je upravo suprotno. U pravu ste kolega Hajduković, ali sada smo malo proširili odnosno suproširili dijapazon djelovanja ne samo na hrvatske proračunske novce na koje su ovako skloni staviti šapicu, nego sad to rade i s Europskim fondovima. Vi najbolje znate o čemu govorim, to je projekt tzv. piar Projekt Slavonija, Baranja i Srijem gdje vidimo u posljednje vrijeme, sad su se počele raspetljavati neke stvari. Isto tako, novac koji je namijenjen za zadržavanje mladih u Slavoniji, za rast poljoprivrede, za rast kvalitete života u Slavoniji, završava u džepovima HDZ-u bliskih moćnika i zato i zbog toga čeka ih još jedna interpelacija koju, između ostalog, pripremate i vi, a to je „gdje su pare“ i „gdje su završile pare“ namijenjene za bolji život Slavonaca. Sada će u ime vlade govoriti poštovani ministar Tomislav Ćorić, izvolite.

Hvala vam lijepo g. predsjedavajući i dozvolite mi da iskoristim nekoliko minuta u ime Vlade RH da ponovno uputim na činjenice koje uvažene odnosno neke uvažene saborske zastupnice i zastupnici iz oporbe, u ovom konkretnom slučaju gđa. Glasovac pokušava na neki način zanemariti. Siguran sam da će ona provjeriti moje tvrdnje, pa bih volio da to i učini kako bi otklonila sumnje oko toga kad i na koji način je došlo zapravo do kreiranja ovako visokih subvencija za pojedine projekte vjetroelektrana. Naglasit ću slijedeću činjenicu, u razdoblju 31. listopada 2013.g. do 31. prosinca 2013.g. po cijeni od 71 lipu po kilovat satu u sustav, odnosno potpisani su ugovori, donesene odluke za 9 projekata vjetroelektrana od kojih je su 3 projekta navedenog investitora CEM, drugih 6 sam naveo u nekoliko navrata večeras odnosno tijekom današnje rasprave pa ne bih trošio vaše vrijeme. Glasovac, dakle, te odluke su donesene 2013. g., siguran sam da znate tko je tada bio na vlasti u RH, tko je snosio odgovornost za takve odluke, odnosno za takvo postupanje. Što se tiče pitanja procjene utjecaja na okoliš, je li, koji ste isto tako naveli u svom izlaganju, dakle, procjenu utjecaja na okoliš u ovom konkretnom slučaju nije bila na stvari, rješenje ministra Dobrovića iz ožujka mjeseca 2017. g. jasno u svojoj 1. točci upućuje na to da nije potrebno raditi novu procjenu utjecaja na okoliš budući je ona u više navrata rađena.

Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika.

Ja ću vas podsjetiti na 3 stvari. 2017. g. izmijenjen je bitno projekt, što je bilo logično da se nakon toga zapravo radi nova studija utjecaja na okoliš. Unatoč toj činjenici bitne izmjene projekta, vi ste ih te obveze oslobodili. 2019. produljujete im status povlaštenog proizvođača na temelju samo jedne pisane izjave i 2019. g. HBOR im odobrava kredit od 80 milijuna eura unatoč činjenici što firma nije upisana u Registar obnovljivih izvora energije i unatoč činjenici da nije još riješena lokacijska dozvola, odnosno da je lokacijska dozvola predmet sudskog spora vezano uz pravo služnosti s Hrvatskim šumama. I sad ću ja samo ponoviti onaj citat „Dok vjetar duva, ti puniš džepove.“ Ne vi, ali netko. Još jednom ću se referirati na ovo što ste rekli, dakle rješenjem iz 2013. g. gospodina Dobrovića procjena utjecaja na okoliš je izuzeta kao nužna daljnja radnja i u tom rješenju to nije bilo sporno, a ukoliko govorite o glavnoj ocjeni, to je drugi moment o kojem smo ovdje danas u više navrata govorili. Dakle, što se tiče subvencioniranja projekata iz obnovljivih izvora energije u cjelokupnom ovom razdoblju, vrlo jasno treba naznačiti kad je ta odluka, odnosno visina te subvencije kao takva, donesena. Što se tiče produljenja ugovora iz 2018. g., ako se ne varam, mislim da ste napravili malu omašku, međutim, nećemo vam to uzeti za zlo, nema razloga za to, dakle to produljenje je potpisano od strane Hrvatske regulatorne agencije, Hrvatska regulatorna agencija u našem sustavu funkcionira po principu HNB-a, odnosno HANFA-e, u potpunosti neovisna o bilo kojem tijelu državne uprave. Evo, pokušavam doći do nekih činjenica. Znači utvrdili smo da niste imali nikakav pisani trag u vašim konzultacijama sa DORH-om. Zanima me ukoliko investitor mislio da je rješenje iz ožujka nepravedno, tj. da, ne nepravedno nego da je protupravno, da li je on pokrenuo tužbu i upravni spor i zanima me drugo pitanje, tko je koga prije, tko je koga kontaktirao, da li ste vi kontaktirali DORH da tražite mišljenje DORH-a vezano za taj postupak ili obrnuto, je DORH kontaktirao vas jer je htio vas upozoriti da će nastati šteta za državu?

Što se tiče konzultacija s DORH-om, one su počele prije mog ulaska u ministarstvo, odnosno dolaska na poziciju ministra zaštite okoliša i energetike, tako da vam na ovaj moment na kojem inzistirate, ne mogu odgovoriti. Dakle, da li je ministarstvo kontaktiralo DORH ili DORH ministarstvo, to je nešto doista što vam mogu ponuditi kao odgovor već prilikom sljedeće rasprave koja će se ovdje voditi za par tjedana.

O čemu se radi? Dakle, ta šteta je prije svega iskaz subvencioniranih cijena koje je investitor svih projekata odnosno koje će investitori svih projekata u vjetroelektrane dobivati u razdoblju od 12, odnosno 14 godina, ovisno o tome na koliko godina su ti projekti subvencionirani. Odluka o tarifi, donesena je, kao što znate, 2012. g., ona je iznosila 71 lipu po kilovat satu, uvećana za korektivne momente. Što se tiče nove odluke koja je donesena krajem mjeseca listopada 2013. g., ona je iznosila tada 53 lipe po kilovat satu. Ja ću samo uputiti na činjenicu da smo u ministarstvu odnosno Vladi izradili novi, novi program poticanja obnovljivih izvora energije, gornja cijena aukcijska, gornja cijena, a svi su jedni drugima konkurencija, proizvođači za projekte vjetroelektrana bit će, ukoliko se ne varam, 45 lipa.

Molim? [[Upadica: Rekao sam da ste se malo dvoumili da li da ili ne.]] poštovani [[Upadica: Vidim da odjavljivali se.]] /nerazumljivo/... nemojte mi oduzimati vrijeme jer ćete me prekinuti [[Upadica: Produžit će.]] Poštovani ministre, dakle možemo se složiti da je 2013. Ivan Vrdoljak potpisao neki dokument koji nije baš najbolji pa je onda 2017. digao ruku za vašu Vladu i vama je omogućio većinu u Saboru.

To ne bi bilo točno, prije svega

Dajem vam sada opomenu sa oduzimanjem riječi. Dakle dopustite samo da odgovorim gospođi Ahmetović. Ne slažemo se, vi znate i sami da je jako teško doći u situaciju da se složimo vi i ja po pitanjima iz segmenta energetike. Međutim, dopustite da vas samo uputim na sljedeću činjenicu. Dakle, poništenjem rješenja iz ožujka 2017. godine ni na koji način nije omogućeno ubrzanje ovog projekta. Da nije došlo do tog poništenja, da se ono nije dogodilo, da ja nekom srećom nisam postao ministar i da je ovo rješenje ostalo na snazi, investitor u ovaj projekt išao bi u smjeru realizacije … projekta od 71 agregata i taj projekt bi bio dovršen jer za to nije trebao niti jednu jedinu dozvolu, to je jednostavno tako imao je pravomoćnu građevinsku dozvolu, to treba imati na umu. U onom trenutku kada se Vladu gospodina Plenkovića i mene osobno proziva da smo nekom poklonili novce, to nije točno. Evo sada će sljedeći u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj ili poštovani zastupnik Grmoja, dajte se odlučite. … [[Upadica se ne razumije.]] ne možete reći evo nudim vam da govorite ili vi ili kolega Bulj. Nemojte se čuditi kolege, dakle bio je prekršen Poslovnik, ja sam se javio u ime predlagatelja imao sam pravo, ali shvatili su da sam ipak bio u pravu, tako da evo drago mi je. Želio sam samo reagirati na ovo što je ministar iznio, dakle mi cijelo vrijeme se vraćamo u 2013. godinu i nitko od nas ne spori da su odluke Milanovićeve vlade i ministra Vrdoljaka bile kriminalne, da su bile loše za hrvatske građane, dakle nitko od nas to ne spori. Niti ste čuli od kolegice Krišto da je netko branio Milanovića, Vrdoljaka ili da smo uopće imali takvu namjeru, dapače, da ste bolje slušali kolegicu Krišto mogli ste čuti da je njeno izlaganje počelo sa 2013. godinom. Ali ono što vi ne želite čuti to je da je ministar Ćorić ovdje prisutni evo sada je izašao promijenio odluku iz ožujka 2017. da gospodin Bašić nije išao u promjenu svoga projekta on bi realizirao projekt i niko mu ne bi mogao ništa. I tu ste vi u pravu i mogli biste onda reći, sve ove projekte, sve oko VE počela je Milanovićeva vlada, mi da smo išli u raskidanje tih ugovora izvrgli bi državu znatnim financijskim štetama i mi ovdje nemamo ništa, mi samo poštujemo ono što je potpisano i moramo se tako ponašati. Ali sam Bašić je sebe doveo u situaciju promjenom projekta da mu trebaju nove dozvole i od samog početka ove rasprave vi ste tvrdili dvije stvari koje su u suprotnosti. Prvo ste tvrdili da je Most pogodovao Etičnoj banci i da smo tražili da Bašić uplati novac Etičnoj banci kako bismo mu mi dali nekakvo zeleno svjetlo, a onda cijelo vrijeme tvrdite da vi niste ništa napravili da se ništa nije promijenilo. Znači očito je nešto trebalo napraviti što mu ministar Dobrović nije napravio, a ministar Ćorić jest. I postoje dokumenti iz ožujka mjeseca gdje Dobrović kaže projekt ne može ići treba se napraviti studija utjecaja na okoliš i iz srpnja mjeseca kada Most više nije u vlasti da ta studija nije potrebna sa potpisom ministra Ćorića. Dakle, ministar Ćorić je bio u poziciji možda ne stopirati sve loše Vrdoljakove poteze, ali ovaj jedan gdje se Bašić preračunao, išao u prenamjenu samog projekta njega je mogao stopirati i on košta 2 milijarde kuna hrvatske građane i to plaćaju svi ljudi. I mogli smo se barem ovoga projekta, mogli smo barem njega skinuti s grbače hrvatskih građana. Ne, ministar Ćorić i ova Vlada su odlučili tom projektu dati zeleno svjetlo.

S tim da evo bio sam sada sam gostovao na Novoj kaže novinar da od 2013. se nije mijenjala cijena.

Mi ovdje imamo kao Hrvatski sabor i to vas molim kolege, znači nisam nikoga ovdje ne znam vrijeđao u raspravi. Možemo li se dogovoriti da projekt vjetroelektrana nije bio dobar za Hrvatsku i hrvatske građane. Plaćaju skuplje električnu energiju, niti jedna komponenta kod gradnje tih vjetroelektrana se ne proizvodi u Hrvatskoj. HBOR daje subvencije, imamo subvencioniranu cijenu električne energije a Hrvatska od toga nema nikakve koristi. Hoćemo se složiti oko toga? Hoćemo se složiti da bi bilo puno bolje subvencionirati mikrosolare i da idemo u tom smjeru. Hajmo neka to izađe iz ove rasprave? Pa mi znamo da neće pasti Vlada na ovoj interpelaciji. Možda ode Ćorić kao što su otišli mnogi ministri koje je oporba propitala ne odmah, ali nakon nekoliko dana.

Najprije na početku kolega Grmoja je rekao da su kršili Poslovnik ne samo kod vas, nego ja sam imao u ime predlagatelja nakon ministra Ćorića, nakon klubova. Međutim, kolega Bukarica i tada predsjedavajući su rekli da ne mogu to napraviti, a to mogu potvrditi i službe što je klasično kršenje Poslovnika od strane službi Hrvatskoga sabora.

Međutim, interesantno što nitko iz klubova koji su u koaliciji sa HDZ-om poglavito Milorad Pupovac i SDSS koji je dobro lobirao za taj projekat i da li je se on omastio to bi trebalo provjeriti, da se nisu javili ovdje uopće.

I ne samo on, nego i neki iz desne struje HDZ-a. Zanimljiva kombinacija je lobirala. A taj Milorad Pupovac je bio i u Slovenskoj 9. I tu je bio.

Možda ne želi odgovoriti? Nisam vidio. A onda gledajte bolje. Hvala potpredsjedniče. Nisam vas razumio gospodine Grmoja. Rekli ste ove dvije milijarde štete, bi li one bile da je ostala stara dozvola sa starim agregatima ova koja je izdana 2013. ili je to samo šteta ako je išlo ovo?

Ali očito je bilo važnije da Josipa Rimac, ministar Ćorić ili netko drugi ostvari nekakve svoje vlastite interese. Uostalom mogli smo slušati i snimke kako se pogodovalo i što se radilo. Tu je vaša odgovornost. Znači kad se pruži prilika državi raskinuti nešto što je loše, vaš je zadatak bio da tražite gdje ćete raskinuti ovako štetne ugovore, a ne da pogodujete da se oni nastave. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Josipa Borića.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolete. Evo nekoliko misli o interpelaciji o radu Vlade. Kako piše u naslovu o možebitnim protuzakonitim radnjama projektu Krš – Pađene, možebitnim to je vrlo važna riječ jer sugerira da ste možda krivi, a možda i niste. Ali rasprava sa strane oporbe za grijehe Vlade iz 2013. kaže Plenković je kriv u 2020. Zašto? Pa zato jer eto imali ste šansu da raskidate ugovore sa investitorima, ali niste. Pa onda izmišljamo pa govorimo o studiji utjecaja na okoliš kao kolega Grmoja kaže, a sam Dobrović je rekao da studija utjecaja na okoliš nije sporna, da treba nešto drugo ocijeniti kolega Grmoja bez obzira koliko uvjerljivi htjeli biti. Ali što mene najviše ovdje interesira? Sama priča. Forma je zadovoljena, interpelacija je ovdje, 20 zastupnika osim gospodina Petrova, obitelji Raspudić, Pavličeka i Penave oni nisu htjeli potpisati to. Očito su imali razloge zašto ne. I naravno sadržaj. 2013., 2014., 2017. svi su nešto krivi, ali treba otići Ćorić i Plenković, oni su krivi i sporan je kredit HBOR-a. Izvolite nam dostavom dostaviti sve što mi tražimo to su nekakvi podaci koji se mogu naći danas na mrežnim stranicama. Na cijelih 32 stranice HROT-e ima sve ugovore o solarkama, o vjetroparkovima itd. Ali ono što je važno tamo pišu i Narodne novine sa tarifama kad su ugovorene sve te investicije, tj. ugovori. Sve su 2012., 2013, nešto 2007. Poslije 2013. nema ničega. Znate zašto? Zato jer je kako kaže kolegica Mrak dan 31.12.2013. bila sreća, ako ste slušali njezinu raspravu. Taj investitor je imao sreće, jer je drugi dan 1.1. bila nesreća da su takvi političari koji besramno ovdje prozivaju ovu stranu tokom cijelog dana spremni izgovoriti tako nešto, ona je to bila sreća. Da se tarifa od 71 lipu nazove srećom, a ona nešto niža od 50-tak je totalna nesreća bila već drugi dan. I svima je sve normalno. I nije gospođa Krišto prozvala SDP, zašto bi kad vidimo tko se skuplja u koaliciji, svi s kraja lijevog, s kraja desnog radosni MOST, radosni gospoda iz Domovinskog pokreta uopće nije važno programski što nas veže nego onaj bitan moment koji sugerira ova interpelacija. Treba nešto srušiti, treba nekoga zatvoriti, treba nečemu stati na kraj kažu. Bez obzira kad je počelo. One od prije odmah odriješimo od grijeha i oni sami kažu odriješimo se čak smo spremni i priznati da smo to napravili. Koga nećemo prozvati, kaže samo jedan ministar donosio na vladi odluku, samo jedan sam sa sobom, a oni drugi su sjedili vjerojatno tamo, 20-tak njih i nitko ništa samo jedan kriv. Ne kakva vlada, kakav bivši premijer ništa. To su poruke današnjeg dana. Svi su krivi ali samo u ovoj vlasti. Zato što rješavamo sve što nam je ostalo u naslijeđe, ne samo to već pune 4 godine, puno toga, pa i ovaj ugovor, ovo je netko potpisao i neki kažu pa dobro, investitor kad dođe, kad potpišemo s njime nekakve uvjete možemo mi njega iskoristiti na brzinu i neka on nestane. Nema veze što on donosi ili ne donosi, neka on nestane, šteta je manja. Tko je kriv? Opet ova Vlada, ništa prije. I interesantno je kako se opredjeljuje ili se zajednički pronađu i krajnja lijevi i krajnje desni, nisam očima mogao vjerovati da kolega Zekanović stoji pored kolegice Benčić na tiskovnoj konferenciji. Sad žele rušiti i ministra i on smeta. Čujte dobar ste ministar ali ćemo vas srušiti, kao što ćemo srušiti rebalans, kao što ćemo srušiti proračun, koalicija rušitelja. Pa čega, pa što bi građanin mogao misliti o ovoj raspravi danas osim da je razum o kojem pričamo kada kolega ministar cijelo vrijeme razlaže tok događanja koji je vidljiv po rješenjima i po ugovorima po svim aktivnostima oni kažu vi ste krivi za 2 milijarde štete, vi iz HDZ-a. Što mi? Zašto ne biste vi malo bili krivi gospodo iz SDP-a? Nisam ja dizao ruku 2013. za to, pa budite vi kako kaže kolega Hajduković kradeze ili nešto drugo, kradespede ili šta SDP. Pa nije to baš samo tako i fascinira jednostavnost s kojom vi prilazite ovakvim temama i pokušavate činiti štetu hrvatskom društvu, građanima, a onda i pojedincima, ministru i da ne govorim dalje [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] ispod svake razine je taj vaš način ali nastavite. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Bačića. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Borić, apsolutno ste u pravu, dakle netočno je ono što predlagatelj, a sada i kolega Grmoja tvrdi da je gospodin Ćorić kao ministar imao alat u rukama da poništi Krš-Pađene. U trenutku kada Krš-Pađene idu u izmjenu svog projekta na način da od 71 stup grade 48 oni u tom trenutku imaju pravomoćnu građevinsku dozvolu, imaju rješenje o povlaštenom statusu i imaju ugovor s HROTE-om o izgradnji 71 stup i količina isporučene energije bila bi ista, ista bi bila, isti iznos bi bio plaćenih subvencija odnosno poticaja za tu proizvedenu neovisno je li on gradi po prvom ili po novom projektu koji podrazumijeva manji broj stupova, ali istu količinu od 142 MW. Tako da to ne stoji.

Svi sretni jer su znali da je drugi dan već nesretan i nitko ih ne pita, tko je koga nazvao, tko je koga pitao što, zašto se baš zadnji dan na Novu godinu odluke. Tko donosi na Novu godinu odluke? Vlada. Super.

I ovdje je kolegica Ahmetović pozvala ministra Ćorića da zajedno sutra iziđu u novine i kažu da je Vrdoljak kriv Kolega Sanader i vi i ja znamo da ovo što oni rade je kažem iz neke njihove interesne želje da se okupe kažem svi lijevo, krajnje lijevo, svi desno kažem i radosni i žalosni i kakvi jesu, žele nešto srušiti.

Ma koje 3,5 mjeseca, čega 3,5 mjeseca, pa ovo se napiše za sat i po, dva velim s malo ozbiljnijim pristupom. Ali da me netko uvjerava da mi ne štitimo prirodu kad želimo 49 agregata vjetroelektrana, a da je štitimo sa 71 i da je to trebalo opstati i da je preko toga trebalo prijeći na način, pa napravi svejedno ćeš platiti te 2 milijarde o kojima oni govore koji su i donijeli te tarife i nas su cijelo popodne uvjeravali da mi moramo ovo podržati. Pa naravno da ne možemo ovo podržati, kako ćemo ovo podržati. Gospodine Borić slušam vas cijeli dan, vas, Bačića, kolegicu Jelkovac i ine druge, vi zapravo nemate apsolutno ništa reći. Čudite se cijelo vrijeme kako su se na istoj valnoj duljini našli gospodin Zekanović, kolegica Benčić pa da, naći ćemo se svi mi i sa desnog i sa lijevog spektri političkih opredjeljenja kako bismo srušili ono što ste vi uspostavili u 30 godina vladanja Hrvatskom, jednu koruptivnu malignu tvorevinu koja je uništila sav san o prosperitetnoj sretnoj i pravedno uređenoj zemlji. I naviknite se na to, ovo je možda prvi u nizu, ali svakako ne zadnji i jedini gdje ćse se kompletna oporba s lijeve do desne strane ujediniti oko konkretnih pitanja sa jednom jedinom željom, a to je da konačno počnemo mijenjati Hrvatsku na bolje. Uvažena gospođo Orešković, ja sam u prethodnom mandatu se naslušao tih rušitelja. Jedan nam je prijetio cijeli mandat da će nas smijeniti, nema ga više tu, gospodin ja mislim profesor. Držao je dobre govore i prijetio nam je cijelo vrijeme da će nas srušiti i nas i sustav i sve ostalo. Vi nastavite na isti način kao i on vjerojatno će vam rezultat biti isti jer nije danas lako prevariti građane kao što vi smatrate da je to moguće jer što vi radite na takav način rušenjem. Znači možete pljeskat, možete loviti za svaku riječ ali takvi su u ovoj državi doprinijeli ničim i to građani vide. A to što vi prijetite, nastavite prijetiti i dalje. Kolegice Orešković molim vas ne iz klupe, može? Ajmo biti pristojni. Poštovani zastupnik Miro Bulj će sada u ime predlagatelja govoriti. Možda i on dobije pljesak. Nakon ovoga povijesnoga govora i nakon što je rekao da ne može se izmanipulirati narod, stručnjak za manipulaciju gospodin Borić je to zaista vrijedno pokazao.

Pa pogledajte vi kolika je to neozbiljnost kolegice i kolege, a gospodin … /Govornici govore u isto vrijeme./ … gospodinu glasnogovorniku Vlade i ove većine gospodinu Boriću za uljepšavanje stvarnosti jel jednostavno ima taj dar, ima tu moć čovjek da to napravi, ali je činjenica da evo došao je i ministar pojavio je se nakon duže vremena, činjenica da ovu cijelu priču što mi slušamo, a rekao je kolega Grmoja, a kolegica Krišto je sve rekla u uvodnom izlaganju u ime predlagatelja i apsolutno je 100% šta je rekla u pravu kao i kolega Grmoja koji je razjasnio cilu situaciju. Ministar Ćorić je imao mogućnost zaustaviti ovaj štetni projekat zbog toga što je investitor tražio prenamjenu tog projekta kako vi kažete smanjenja broja stupova za VE.

I u onome štetnom obliku koji je donio Vrdoljak na sjednici Vlade, vaš koalicijski partner i onda je odjednom zapanjen Borić, Bačić svi ste zapanjeni odjednom kako je moguće da se našla livica, desnica. U čemu je problem? Ako nešto ne valja, ne valja, a Krš-Pađene ne valja. Krš-Pađene je pljačka, pljačka, to je sramota, sramota.

Ali kritizirali ste tu što je ministar otišao, ali i sami vam HDZ-ovci govore da njih ova rasprava ne zanima, ovo je njima pase tema, bez veze, ovo je nešto o čemu ne treba raspravljati, ovo je, kako su rekli, nešto najinfantilnije što su ikad vidjeli jer oni ne vide problem u tome da je, da su potpisani nepovoljni ugovori za RH, oni, njima je to tako svejedno, ali na kraju građani su ti koji će im sudit, da ne kažem povijest. Kad mi govorimo ovdje o subvencioniranju 600 milijona kuna, 2 milijarde i 200 koji će platiti građani iz svog džepa, pola lokalnih samouprava, 50% lokalnih samouprava u RH nema mogućnost da osigura dječji vrtić za jedno dite, pola lokalnih samouprava. I baš iz toga područja gdje je Krš-Pađane i nema Milorada Pupovca. Zašto?

Poštovani kolega Bulj, kad govorimo o majstorima manipulacije ja se nekako ne mogu otet dojmu da ste mi vi najbolji. Vi kad govorite bježite od činjenica, govorite da je ministar Ćorić mogao spriječit da plaćamo 2 milijarde i 200 iz džepova građana, a ja vas pitam zašto to onda nije prije njega učinio ministar Dobrović? Jer to što je ministar Dobrović donio rješenje u kojem nije tražio novu studiju utjecaja na okoliš nego je tražio glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu ne znači da je spriječio taj projekt. Tako da mi nije jasno kako to da ocjenjujete da je za taj štetan ugovor koji je potpisan 2013.g. kriv ministar Ćorić i da je on mogao tu štetu spriječit, a ministar Dobrović koji je bio ministar iz MOST-a to isto nije mogao netom prije njega.

Vi znate da je Slaven Dobrović, tadašnji ministar, kasnije i moj kolega ovdje u, u, nije da je potpisao da treba ići određena izmjena, on je to potpisao, treba ić studija, nova studija, on je to potpisao i tražio, a ministar Ćorić je poništio odluku od ministra bez ijednoga povjerenstva, samoinicijativno, kaže se telefon, čuo s DORH-om, ne znam jel iz DORH-a taj bio mason, nije, još možda u ložama masonskim jel to je razgovor bio možda u, u Slovenskoj 9, ja ne znam.

Uvaženi kolega Bulj, neću hvalit ni branit nikoga, za repliku me potaknula u biti vaša izjava o svim onima koji su protjerani van i silnim milijunima EUR-a koje donose u Hrvatsku iz razloga jer sam nedavno sreo jednog poznanika koji je isto tako otišao van, došao je tu, pitam ga ovaj što radi, reko je došao je popravit zube, jel pa šta gore ne valjaju zubari, ne govori tamo je abnormalno skupo. Što želim reći? Ovdje u Hrvatskoj itekako se vodi briga o građanima. U okolnostima i uvjetima kakve imamo od zdravstvene zaštite, od projekata, od svega onog što se trenutno gradi na ovom prostoru, od ogromnih projekata infrastrukturnih, od ogromnih sredstava EU-a koji se privlače ovamo bespovratno, vi to nikad ne spominjete, vi uvijek govorite nešto što ne valja. Nikada ni u jednoj raspravi dosad niste spomenuli da išta u ovoj zemlji valja. Svaki kamen u RH valja, svaki je natopljen krvlju i meni je moja domovina draga. Ako vi mislite da vi jedini ste koji ste zaslužni i držati ruku na srcu i govorit da volite domovinu, svaki kamen je meni moj dragan, drag, od Dinare do, ne znam, do ravne Slavonije, do svake šake zemlje. Ja s tim nemam problem. I dao samo najviše prijedloga i amandmana na sve proračune, provjerite, nisam samo govorio, vi ste glasali protiv, meni je žao, znate da sam ja u pravu, vi znate jel ja znam vi ste gradonačelnik i vi ste poduzetnik. Ja to znam da vi znate.

Izvolite. Nema ga. Gubi pravo na govor pa će govoriti sljedeći poštovani zastupnik Tomislav Tomašević, izvolite.

Više od 6 sati rasprave, a nema glavnih aktera, a to su ministar Ćorić, a i evo, nema više ni bivšeg ministra zaštite okoliša, kolege Bačića, a ni kolege Borića koji zna sve o zaštiti okoliša pa zna da je bolje 48 agregata nego 72. A ne znam tko će mi odgovoriti na ovo što evo, čekam 6 sati da mogu reći pojedinačno. Kao prvo ova Interpelacija o radu Vlade upućena je članovima Vlade. Da sam je dobio na potpis čisto da odmah preduhitrim kolege iz HDZ-a, da sam je dobio na potpis, potpisao bih, ali nisam. Iako je najavljeno da će se ići, mi smo rekli tada da ćemo vjerojatno to podržati, ali predana je prije nego što sam ju mogao potpisati. Da odmah to preduhitrimo tu repliku. Dalje, problematičan je ugovor iz 2013. g., problematično je da nekoliko dana u odluci znači da li će netko imati 2 milijarde kuna više ili manje. Međutim, ovdje nije ministar Vrdoljak, trenutno član Vlade, da je, svašta bi mu sada rekao na tu temu jer tako je cijela priča počela, a ja se ovdje želim fokusirati kako je cijela priča završila i kako se nastavila i zašto je ministar u ovoj Vladi je nastavio tu priču. Nakon što je počeo ministar u prošloj Vladi, evo tome se bavimo danas. Znači, mene zanima zašto je ministar Ćorić u srpnju i to je ključ rasprave, u srpnju 2017. g. donio rješenje svega 4 mjeseca staro kojim je donio korist investitoru CEMP od 2 milijarde kuna. On tvrdi da je to napravio i da je time i napravio i korist za državu iz perspektive zaštite prirode i okoliša i iz perspektive da bi bila šteta koju bi investitor tužio državu, da bi bila velika i da je zato morao poništiti rješenje svog prethodnika staro tek 4 mjeseca i učinio je to 50. dan nakon što je postao ministar zaštite okoliša. 50. dan, znači uz sve projekte, uz sve probleme, sa programom gospodarenja otpadom, sa penalima EU komisije, kaos i dalje u gospodarenju otpadom. Ustavni sud je suspendirao odluku, Uredbu o gospodarenju otpadom, ništa se nije napravilo od tada i sve to je manje bitno nego on ide poništiti rješenje staro svega 4 mjeseca. Zašto? Jer je slučajnost da je baš riječ o investiciji investitora CEMP kojeg USKOK sumnjiči zajedno sa kolegom ministra .../nerazumljivo/... kolegicom ministra Ćorića, a to je Josipa Rimac za uzimanje mita baš za taj projekt oko uporabnih dozvola i drugih dozvola. Isto slučajnost. To je isto slučajnost. I to sve se dešava 2 tjedna, uhićena je Josipa Rimac, 2 tjedna nakon što je EU komisija rekla, 1. put pokrenula povredu nekog okolišnog propisa protiv Hrvatske, rekla da ne primjenjuje Hrvatska Europsku direktivu o staništima jer, citiram, Hrvatska se sustavno nije pridržavala Direktive o staništima pri odobravanju izmjena projekata, znači još specifičnije, vjetroelektrana uz obalu. Pa što su trebali napisati, nije se pridržavala vezano za projekt Krš-Pađene, samo su to detaljno, još su jedino to mogli napisat, znači izmjena projekta vezano za utjecaj na ekološku mrežu za vjetroelektrane uz obalu. Pa što su još trebali napisat osim toga? I s DORH-om se konzultiralo i odlučilo se poništiti rješenje. Znači investitor je pokrenuo upravni spor, pa to je normalna stvar kad se rješenje donosi, bilo koje ministarstvo, upravni spor se pokrene. Ne, išlo se to preduhitriti. Nakon konzultacija sa DORH-om. A za to, igrom slučaja, nemamo nikakav pisani trag, nikakva dokumentacija. Ne zna se ni tko ih je prvi počeo, da li je DORH pitao ministarstvo ili ministarstvo DORH. Ali, to je jedino obrazloženje, jedini dokaz da se sa stručnjacima konzultiralo. A nisu li stručnjaci u Upravi za zaštitu prirode? Nisu li stručnjaci u Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode koji su tražili ovu ocjenu, glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu. I onda se spominje presuda upravnog suda koja je to sve zapravo potvrdila da je ministar Ćorić bio u pravu. Da, presuda upravnog suda u hrvatskom pravosuđu gdje danas jedan bjegunac pravosuđa Mamić svjedoči na sudu kao kredibilni svjedok iz svog bijega, iz druge države. Video vezom on svjedoči, evo to je hrvatsko pravosuđe. I sad vi meni kažite da je odluka, zato što je to bila odluka upravnog suda, bez obzira što je ta ista udruga BIOM koja je tražila u postupku još kada je se tražila ocjena utjecaja na ekološku mrežu kontaktirala EU komisiju u prosincu 2018. g. oko ovog konkretnog projekta.

Ja sam u raspravi ispred kluba rekao da ovaj vjetropark nije izuzetak. Svi vjetroparkovi imaju sličnu ugovorenu tarifu, odnosno cijenu. Mi sad raspravljamo, imamo Interpelaciju o ovome, ali moramo napominjati da svi vjetroparkovi imaju sličnu ugovorenu tarifu i samo je pitanje ja bih volio da to, evo kolege iz vlasti i ministar je tu Marić čuju da shvate, mi ćemo ovdje sa ove govornice često pokušat dobiti koji politički bod ovako malo, ići ćemo malo i populizam i malo ćemo i provocirati ali evo pokušao bi iz ove rasprave shvatiti da se nešto loše događa, da imamo sumnju na kriminal, osnovanu sumnju na kriminal i da imamo ugovore koji su iznimno štetni za našu državu, za naš narod.

Pa ja ću se složiti otprilike s tim izračunom, solarizirati bi mogli čitavu državu par godina. A mi ovdje trošimo novac, štoviše bacamo ga u vjetar i dajemo ga tko zna kakvim investitorima i čak najčešće ti investitori nisu ih Hrvatske. O.k. ovaj je jadan iz Hrvatske na koncu došao, on je sad tu neki igrač hrvatski, ali 80%, 90% tih investitora su stranci. Na hrvatskom zraku, na hrvatskoj zemlji netko proizvodi struju i opet je prodaje Hrvatima, a mi mu za to dajemo povoljnu tarifu i još mu mi plaćamo da on to prodaje. Stvarno nije nešto u redu, nije u redu. I volio bih da se konačno počne malo kritički govoriti i o ekološkom aspektu vjetroparkova. Dakle, vjetroenergija, barem što se tiče naše Dalmacije gdje je većina vjetroparkova, nije nikakav ekološki izvor energije s obzirom da itekako devastira krajolik, da itekako uništava prije svega ornitofaunu, ali ne samo ornitofaunu i da za pristupne putove koji su potrebni za izgradnju vjetroparkova je potrebna itekakva devastacija krajolika. Svi oni koji nisu bili ispred nekog agregata vjetroelektrane neka otiđu, ostat će u šoku. Radi se, tko to vidi i osjeti ne može reći da se radi o ekološkoj proizvodnji energije. Ekološka proizvodnja energije bi bio jedan solar na krovu neke obiteljske kuće od koje bi ta obitelj imala dnevno sto kuna. I to je ono kako bi se trebao odgovorni ministar, odgovorna vlada ponašati prema svojoj imovini. Ja sam ovdje spomenuo kako ministarstvo, a to je isto jedan lakmus papir plaća i 20 eura po kvadratnom metru u Zagrebtoweru, znači gdje je ministar Zmajlović potpisao prvi ugovor, ministar Kukuriku koalicije, pa sam dobio poruku da HAKOM plaća 24 eura pet i pol tisuća kvadrata.

Dakle, radi se o hrvatskom novcu, radi se o novcu hrvatskih poreznih obveznika. A ako se ministarstvo i državne agencije na takav način razbacuju novcem, nije ni čudno što imamo razne privatne poduzetnike koji dolaze u nekakve sive zone koji će ih itekako iskoristiti tako mlitave hrvatske

Izvolite. Nije mala. Leti nebu pod oblake, znamo to još od afere Borg koju hrvatsko pravosuđe nikada nije razjasnilo, niti se njome zapravo bavilo. Vaš kolega Borić osvrnuo se na gospođu Benčić i rekla je da je ona okrivila HDZ za sve loše što se u ovoj državi dogodilo. Ma nije vas za to trebala optužiti Sandra Benčić niti kompletna oporba, za to vas je trebalo optužiti hrvatsko pravosuđe kad bi ga imali uistinu neučinkovito, neovisno učinkovito i jako. Ali nije. Zato neke stvari mora utvrditi Hrvatski sabor. Hrvatski sabor mora utvrditi sve sporne odluke resornih ministara, odluke regulatornih tijela kao i svih ostalih koji su sudjelovali u ovoj velikoj korupcijskoj aferi, a koja je samo jedna u nizu onih čiji je organizator i korisnik ova vlast i to u njezinom kontinuitetu od prethodne pa do ove sadašnje. I iako se ova rasprava formalno provodi kao interpelacija o radu Vlade vezano uz projekt vjetroelektrane Krš – Pađene, ona nužno prerasta u puno veća, puno značajnija pitanja a to je način funkcioniranja ove države. Ovaj slučaj je samo jedan u nizu manjih ili više sličnih koruptivnih afera ne nužno u području obnovljivih izvora energije, već sličnih utoliko što proizlaze iz istog genetskog koda. Istaknut ću ono što dosljedno i kontinuirano ponavljam u čitavom svom političkom djelovanju, a prije politike iste teze i iste zaključke iznosila sam i u mom javnom i profesionalnom radu a to je da je korupcija posljedica koruptivno skrojenog državnog i javnog ustroja, nusprodukt klijentelističkih i koruptivnih praksi koje su osmislile velike političke stranke a prilikom smjene vlasti takve modele ostavljaju u naslijeđe. U prilog tome govori i činjenica da se čitav niz zastupnika pozivao danas na činjenicu da ovaj projekt datira 15 godina unatrag i da su se kroz njegovu provedbu promijenile vlade čak u 6 različitih mandata i saziva. Jasno je iz onoga što je danas rekla kolegica Karolina Vidović Krišto čije izlaganje pohvaljujem. Jasno je iz onoga što je rekla kolegica Ahmetović čije izlaganje također pohvaljujem da iza ove korupcijske afere stoji i ministar koji danas iza mene sjedi, ali i predsjednik Vlade Andrej Plenković. I također je jasno da DORH njihovu upletenost u ovu aferu s obzirom da je eutanaziran neće istraživati. Znamo to od onoga trenutka kada su pukle istražne mjere, a kada je nakon toga glavna državna odvjetnica imala obraza a nedovoljno samosvijesti da se odazove na poziv predsjednika Vlade da s njim u subotu pročavrlja i popije kavu. I sve dok je tako, ostat će na onome tko je jamio jamio je. Ukoliko se svi skupa ne priberemo i ne pozabavimo se puno važnijim temama od one koju nameće sam tekst ove interpelacije, a to su naši strateški dokumenti. Ako pričamo o strategiji energetike, iz onoga što je javno dostupno zapravo naši građani ne mogu znati kakav je smjer, kakvi su ciljevi, kakve su mjere uopće zamišljene niti mogu kontrolirati na koji način se provode javne politike. Očito je da nije niti zamišljeno da one idu građanima u korist. Idu u korist privilegiranih, u korist onih o čijim se interesima odlučuje u nekakvim tajnim klubovima. Nije klub u Slovenskoj niti prvi, niti zadnji, na žalost niti jedini. Problem projekta Krš Pađane nije u tome što nadležna tijela nisu s dužnom pažnjom pratila ima li tvrtka … kapacitete za praćenje i implementaciju novih tehnologija kako bi troškovi za hrvatske građane bili što niži, a učinkovitost proizvodnih postrojenja što veća i kvalitetnija. Problem ovog projekta su opravdane sumnje da je u čitavom nizu odluka koje su donosila resorna ministarstva bilo koruptivnog pogodovanja kao i sasvim izvjesna okolnost da će kazneni postupak koji je u tijeku trajati dugo i da se stajališta potrebe da se zaštiti javni interes taj kazneni postupak će se pokazati da je zapravo potpuno uzaludan. Ono za što se ja zapravo zalažem je to da konačno prihvatimo činjenicu da je ovaj slučaj samo jedan simptom, jedan mali slučajno otkriven primjer lošeg i koruptivnog načina upravljanja državom i pokazuje da sustav kao takav tako osmišljen, tako dizajniran je osmišljen da se korupcija i klijentelizam odvijaju neometano i kontinuirano. Ovaj slučaj zahtjeva da se usvoji ne samo nova strategija obnovljivih izvora energije, nego i nova antikorupcijska strategija. Izvolite.

Jedan ključni momente koji se kristalizirao to je gospodin Vrdoljak i HNS i mislim da kolege zastupnike zanima evo i da čujemo možda od ministra koji je tu ostao s nama, tko je kriv. Je li kriv danas možda ministar Ćorić ili je isključivo kriv gospodin Vrdoljak ili je krivnja podijeljena ili po vama možda i nitko nije kriv? Drugi ključni moment koji moramo ovdje istaknuti je i što građani, gledatelji moraju znati i zapamtiti da mi ovdje plaćamo kilovat snage duplo skuplje nego što ga možemo kupiti na europskom tržištu. Znači, kilovat sat plaćamo 78 lipa, dok se na svjetskom tržištu može pronaći čak i po 32 lipe. Što se tiče ekološkog aspekta vjetroelektrana one su evo vidjeli smo kroz raspravu itekako upitne. Drugim riječima iako se taj izvor energije prikazuje kao ekološki, on definitivno nije ekološki s obzirom da pravi itekakvu devastaciju krajolika, da pravi krajobraznu štetu, a da je i štetan za svojte i staništa. A kada govorimo o studijama utjecaja na okoliš i studijama utjecaja na prirodu, ja pozivam predstavnika Vlade i predstavnike vladajuće koalicije HDZ-a i SDSS-a s obzirom da je gospodin Horvat i zadužen u ministarstvu ispred SDSS-a upravo za resurs zaštite prirode, neka mi kažu koja je studija utjecaja na prirodu pala.

Evo izvolite poštovani zastupnik Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice mi tražimo također stanku da bi još jedanput istaknuli ono što već cijelo poslijepodne tvrdimo, a to je da Vlada Andreja Plenkovića, da ministar zaštite okoliša nije pogodovao investitoru u slučaju Krš Pađane.

Ali ne dozvoljavamo da se ovdje u Hrvatskom saboru nabacuju oporbeni zastupnici niti na Vladu, niti na HDZ-e, niti na resornog ministra bez argumenata. Jer tvrdimo da je tarifni sustav koji je omogućio ne samo ovom nositelju projekta Krš Pađane nego i ostalom još 6 nositelja sličnih projekata te krajem 2013. godine omogućio im je da po povlaštenoj cijeni mogu prodavati Hroteu električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora energije. Moram reći da mene čudi malo da zeleno-lijeva koalicija ovdje u HS-u danas se propitkuje o tome jesu li i na koji način hrvatska država trebala pristupiti energetskom paketu EU da se u Hrvatskoj veliki dio električne energije proizvodi [[Upadica: Hvala.]] iz obnovljivih izvora energije i tada u to vrijeme je to bila cijena [[Upadica: Hvala lijepa.]] i bila opravdana ili ne, ona je bila takva kakva je. HDZ nju nije uspostavio.

Čim je kolega Bačić spomenuo zeleno-lijevu koaliciju ja sam digao stanku, pitajte kolegicu ako mi ne vjerujete [[Upadica: Dobro, dobro, evo, samo izvolite.]] znači tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zeleno-lijevog bloka da bi se konzultirali dalje o ovoj Interpelaciji, interpolaciji, znači ovako. Što se tiče obnovljivih izvora energije, zeleno-lijevi blok smatra da je glavni odgovor energija sunca, ali, ali da i energija vjetra je isto tako je bitan dio za energetsku tranziciju, to je pod a. Pod b, ne slažemo se uopće sa kolegom Bačićem koji je bio bivši ministar zaštite okoliša, pa dobro zna o čemu priča. Da nužno smanjivanje broja agregata na ovoj konkretno lokaciji znači nešto bolje, automatski za prirodu. Zašto? Zato što se radi o agregatima koji imaju znači, iako su moderniji, a oni su jači, znači nisu više 2 nego 3 megavata, imaju veći promjer lopatica, znači 125 metara umjesto 82 metra koliko je bilo u starom projektu i na višim su stupovima, 118 metara, umjesto 70, koliko je bilo u starom projektu. I ne samo to, nego su promijenjeni i lokacije, svakog, mikrolokacije svakog agregata. O pticama i fauni. Znači automatski tvrditi da samo smanjenje broja agregata znači bolje za prirodu, a ne dopustiti postupak u kojem bi se to utvrdilo je definitivno pogodovanje investitoru.

Konkretno, ne samo za ovaj projekt [[Upadica: Hvala lijepa.]] ali i za ovaj projekt. Želi li bilo tko drugi isto tako stanku? ... [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ne, želi li bilo koji drugi, vi ste rekli svoje, svi smo čuli. Da li bilo tko druži želi? Onda ne.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice Orešković, evo ja bi razumio da je u pitanju netko od saborskih zastupnica ili zastupnika ko nije pravnik, ko nije odvjetnik, pa da ne razumije do kraja načelo presumpcije nevinosti. Međutim, vi kao bivša odnosno kao pravnica, kao odvjetnica i kao bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa bi zasigurno to morali znati. Vi ovdje istražujete, vi ovdje optužujete, u konačnici vi ovdje osuđujete, prozivate ovdje citiram „korumpirana većina“, govorite o korupciji itd., ja mislim da je to najblaže rečeno prilično zabrinjavajuće. Isto tako govorite i spominjete istraživanje, zašto onda idete interpelacijom, pa imate i mogućnost istražnog povjerenstva, istražite, tražite dokumentaciju, ali istodobno govorite o korupciji.

Ja se slažem s vama, postoji nešto što se zove načelo presumpcije nevinosti, ali postoji i nešto što se zove politička odgovornost, a postoji i još nešto što se zove neučinkovito i disfunkcionalno pravosuđe, to je hrvatski problem broj jedan. Za takvo stanje u pravosuđu najodgovornija je ona vlast koja je 30.g., ajmo reć, od toga ćemo oduzeti onih 8 kada je vladao SDP, imala priliku krojiti zakone, krojiti institucije, postavljati svoje ljude u tim institucijama. Da je bilo drugačije onda bi bilo više onih slučajeva kada bismo mogli reći dokazana je situacija koruptivne, koruptivne radnje. Evo vidjet ćemo kako će proći vaš bivši predsjednik vlade Ivo Sanader.

govor, pa će slijedeći pojedinačno raspravljati poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite.

A onda predsjednik Kluba HDZ-a kaže otprilike slijedeće da ste vi to lijepo molili, vi bi to dobili, ali kad ste ovako bahato i bezobrazno to tražili nećete dobiti, što je naravno nama dao argument da glasamo za interpelaciju jer logično je ako biste im vi dali, ali nećete jer nisu ponizno molili, onda im mi moramo dat upravo zato što nisu ponizno molili HDZ-ovu vladu, to je jedna vrlo jasna logika. Kolege su uputile, dakle interpelaciju, po mome mišljenju, motivirane slučajem Krš-Pađene zbog ovoga što se događalo s gđom. Rimac. Ja sam siguran da nije bilo tog slučaja da oni ne bi uputili interpelaciju za Krš-Pađene, vrlo vjerojatno. Koja je pak linija obrane vlade od strane HDZ-a? Linija obrane je otprilike slijedeća, ako im nešto nije valjalo to, to se dogodilo 2012. i '13.g. za vrijeme, navodni znakovi Vlada Zorana Milanovića. A formulacija Vlada Zorana Milanovića je drugo u stvari ime ili druga, drugi način ovaj komunikacije za temu, to se dogodilo za vrijeme dok je naš koalicijski partner Ivan Vrdoljak bio ministar, a cijela HNS-ova struktura bila u tom dijelu koja se ticala ovih obnovljivih izvora energije. Pokušat ću objasniti, dakle vi govorite o jednome bermudskom trokutu u kojem puše, pušu ti svi vjetrovi, HROTE, HERA i Ministarstvo gospodarstva. Sva 3 vrha tog trokuta, nijedan od njih nema veze s SDP-om.

Citirat ću jedan dio rasprave: „moram reći da se ipak čini da bi ovo trebo biti pravi čovjek na pravom mjestu barem što se tiče kompetencije referenci“ To je za vrijeme rasprave o njegovom imenovanju izjavio zastupnik Đuro Popijač koji je govorio u ime Kluba HDZ-a, tada opozicijske stranke. Dakle, toliko je bio dobar prijedlog vlade da ga je čak i HDZ imo potrebu ishvaliti. Prema tome, ja ne mislim da je najpametnija taktika ili da je barem najispravnija taktika tu vrstu prebacivati na tzv. Vladu Zorana Milanovića. Kad kažem tzv. ne mislim da je Vlada bila takozvana, nego da je formulacija koju koristite da bi izbjegli spominjanje svog koalicijskog partnera za kojega je i sam gospodin Šeks rekao da su ga sa nekoliko punktova hvalili da ide 2017. sa vama u koaliciju da to nije baš najpametnije, da ćete tu uvijek dobiti odgovor, a dobijate ga od predlagatelja od MOST-a, od Domovinskog pokreta i od nas i da evo u zadnjih 30 sekundi pokušam zaključiti. Dakle, klub SDp-a će glasati za prijedlog zaključaka. To da se baš slažemo sa svim što piše u interpelaciji možda i ne, ali ako je već gospodin Bačić rekao da bi dobili te ugovore, onda bi mi stvarno bili ideološki zaslijepljeni kada ne bismo glasali za nešto što bi vi dali, oni predložili samo zato što je to predložila desna stranka. Jel' tako?

Hvala lijepa. Kolega Bauk, danas smo vidjeli iz istupa zastupnika HDZ- da je HDZ zapravo pogođen time što je cijela oporba stala zajedno u borbi protiv korupcije. Ono što je meni upalo u oko, niti jedan koalicijski partner HDZ-a danas nije stao u obranu niti ministra Ćorića, niti Vlade RH. Zašto je tome tako? Da li je zbog toga što ne vjeruju u bajke koje se danas ovdje iznose s njihove strane ili će podržati interpelaciju jer su transparentne? Molim vas recite mi svoje mišljenje. Što se tiče njihovog ponašanja možda bi najbolje opisala izjava Alije Izetbegovića iz '92. godine, citiram: „To nije naš rat.“ To doista nije njihov rat. Možda je od HNS-a, ali tu bi smetali, bili bi smetala. Meni je zanimljivije jedna druga stvar. Dakle, ničim izazvani i bez poslovničke obaveze stavili su na raspravu plenarne sjednice interpelaciju koju je podnio Domovinski pokret. Dakle, čovjek bi rekao da pušu, ne znam koji vjetar puše to je jedna pjesma „Hoćemo li stalno tako“ Dakle, do prije 15 dana su oni za njih bili sponzori terorizma i širitelji govora mržnje, a sada su ničim izazvani to stavili kao točku. Pa imate vi točaka dnevnog reda koliko hoćete. Hoćete li tako naše interpelacije stavljati? Mi ćemo ih pisati.

Prvo Klub zastupnika Zeleno lijevog bloka, poštovani zastupnik Tomislav Tomašević.

Da se nastavim odmah na prošlu raspravu, ono što je meni upalo u oko, jest da je ova rasprava počela u tri popodne. Znači, mi smo vidjeli kad vi mislite u HDZ-u da su argumenti na vašoj strani kako to izgleda, počinje rasprava ujutro da vide svi mediji, premijer je ovdje cijeli dan u Saboru i to tako izgleda. Ovako mi izgleda ipak, ako su argumenti na vašoj strani što ste stavili raspravu u tri popodne tek. Znači 10 sati je prošlo mi i dalje raspravljamo, nema ni jednog medija, a argumenti su na vašoj strani. Vidjeli smo mi kako to izgleda kada vi mislite da su argumenti na vašoj strani. Vraćam se.

Da vi ne govorite neistine ne znam jel' bi uopće pričali. No dobro, da se vratim na temu. Znači, što se tiče platforme MOŽEMO za nas su obnovljivi izvori energije ključni za zelenu tranziciju. Međutim, u tim obnovljivim izvorima energije dajemo prioritet energiji sunca. Zašto? Zato što možemo decentralizirati energetski sustav, zato što možemo lakše imati lokalno vlasništvo, zato što možemo imati manje projekte, više manjih projekata za razliku od vjetroelektrana gdje su uglavnom tu u pravilu veliki projekti. Drugi razlog, mi podržavamo vjetroelektrane za razliku od kolega drugih nekih koji su danas govorili sa desnog strane spektra, mi podržavamo energiju vjetra. Međutim, sve ovisi o projektu i zato i služi procjena utjecaja na okoliš i zato služi procjena utjecaja na ekološku mrežu. Jer možda kolege ne znaju koje se time ne bave. Međutim, svaki zahvat u okoliš se, znači onda mjeri utjecaj i odlučuje se da li će se dozvoliti projekt i zahvat iz tri ključna aspekta. Jedan aspekt je lokacija zahvata, drugi aspekt je tehnologija koja se koristi i treći aspekt je veličina zahvata i kapacitet. Znači konkretno za energetske objekte gleda se konkretno specifična lokacija da li je dobra za okoliš ili nije i za prirodu, da li je tehnologija koja se predlaže najbolja moguća za tu lokaciju i da li je isto tako taj kapacitet, ta veličina projekta za tu lokaciju taj konkretno okoliš primjerena ili nije. I ako nije odbacuje se projekt. Ako jest traže se mjere kompenzacije kako da se smanji utjecaj na okoliš i na prirodu. To je cijela poanta. Znači konkretno, ja potpuno odbacujem tezu da samo smanjenje agregata jer se ovaj projekt izmijenio, značajno se izmijenio u odnosu na stari projekt iz 2007.

A onda je kasnije tek išao na 144 megavata, odnosno 142 megavata, tek kasnije. Međutim, ponovit ću samo smanjenje broja agregata u ovom konkretnom projektu znači i promjena mikrolokacije svakog tog agregata znači isto tako povećane lopatice vjetroturbina, znači viši stupovi, znači isto tako pristupnih putova za oko 10 kilometara. To sve piše u rješenju. Sve citiram iz rješenja koje je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša. Znači to ne mora značiti, a ono što ponavljam baziraju se podaci koji su iz 2007. godine i to je i Udruga BIOM i rekla u komentaru da traže, traže glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu pa da se vidi da li taj projekt ima utjecaj ili nema i ako ima kako da se taj utjecaj smanji. U čemu je problem bio da se to dozvolilo jer je to ministar Dobrović i odlučio, a onda je došao ministar Ćorić i rekao za 4 mjeseca ne neće to tako biti. Mene zanima točno kolika bi bila ta šteta. Koja bi bila izvjesnost da bi, jer moglo se pričekati da vidimo što bi upravni sud rekao na tužbu i upravni spor investitora. Znači ono što mi je nevjerojatno da za takvo mišljenje DORH-a ne postoji niti jedan pisani trag da se traži da se poništi rješenje koje je prethodni ministar donio tvrdeći da će tako nastati šteta za Republiku Hrvatsku jer će ju investitor tužiti za odštetu. I za to ne postoji niti jedan pisani trag, meni je to nevjerojatno. Znači ponavljam, svaki projekt vjetroelektrane treba gledati za sebe u smislu lokacije, tehnologije i u smislu kapaciteta odnosno veličine i tek tada možemo ocjenjivati da li je za tu lokaciju dobar ili nije i ako nije da li možemo kompenzirati nekako te negativne utjecaje. Ali evo sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić.

Kolega Bauk nije HDZ-e prebacio odgovornost na Vladu SDP-a i tadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića. Zajedno, vi ste tada doduše bili ministar, u ovom Saboru prvi koji je govorio o tome je bila ne znam da li je još uvijek vaša članica, jedno vrijeme je bila i ministrica gospođa Holi, pa je onda bila predsjednica Oraha, pa sada vjerojatno je opet bila na listi. Ne znam da li je ona sada još uvijek u SDP-u, ali ona je tada ovdje jasno prozivala tada Vladu da je tadašnji premijer sada predsjednik države uputio svog brata pokojnog Krešimira Milanovića da će intervenirati oko OIV-a obnovljivih izvora energije, a u to vrijeme on je bio u poslovnom odnosu sa gospodinom Injem Bašićem koji je brat gospodina Bašića vlasnika CEMP-a i to je bilo to vrijeme i to je ona u nekoliko navrata i u medijima, izgooglajte i to kada ste već googlali malo prije gospodina Ivora Županića pa izgooglajte i to pa ćete to vidjeti. Dakle nismo to mi, a ja sam dapače bio predsjednik Odbora za zaštitu okoliša. Nisam se toliko bavio s ovim projektom moram to reći, nego sam se bavio sa jednim drugim projektom koji je mene više interesirao, a to je bilo netransparentan i nezakonit način raspisivanja natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Nisam rekao da mi, da Vlada je rekla ne prihvaća interpelaciju mi to podržavamo. Ali ono što vi tražite mi vam to ne možemo spriječiti, ali to tražite na drugi način. Možete, ja sam sve ove HERA-ine odluke sam izgooglao na mrežnim stranicama HERA-e i nisam uopće trebao pitati nikoga. Tako se može isto i sve odluke ministarstva ne trebate pitati Vladu da vam dostavi, nego samo ukucajte, uđete na stranice ministarstva sve će vam se lijepo otvoriti. Što se tiče HROTE-a, može se zatražiti od HROTE-a oni će vam to dati i HBOR će to dati. Prema tome, tu uopće nema spora. Vama nitko neće zabraniti da do tih dokumenata dođete. Ali nakon što tražite da vam dostavi Vlada koja u tom istom projektu od nje govorite da je korumpirana, da je ona ovdje pogodovala itd. Što se tiče samoga projekta Krš Pađane kažem i to sam govorio uvodno u ime kluba, tamo je to u ta dva mjeseca ustvari recimo u zadnjih dva, tri dana te 2013. godine je potpisano 9 projekata. Od tih 9 svi su realizirani, svi su realizirani. Ostali nisu i bez Vlade su oni sve realizirali. Da je ostala odluka ministra Dobrovića da je potrebno Krš Pađanama nova ocjena, glavna ocjena o prihvatljivosti projekta na ekološku mrežu treba pitati njih da li bi oni nastavili po starom projektu. Uz put kada govorimo o tih 71 stupova, žao mi je što nema gospodina Zekanovića ovdje, on kaže da on kada ide doma da iznad Šibenika i Vodica je iluminacija po noći od velikog broja stupova, vjetrova agregata. Mi smo mu sada, njemu se ustvari izašlo na ruku. Prema tome to kada on govori o zaštiti prirode na ovakav mu način treba odgovoriti. Što se tiče cijene, ja se čudim gospodinu Tomaševiću koji se zalaže kao zeleno-lijevi blok. Sve više mi izgleda da će to biti lijevi blok, a ono zeleni će se negdje putem pogubiti, da on govori o tome kako cijene, kako i na koji način pasti. Tada su to bile opravdane. Što se razvijao sustav, što su dolazile nove tehnologije jeftiniji su to bili projekti i jedno vrijeme je bilo 71, pa 53. Sada se ide na aukcijski sustav, na premijski sustav i to je ok, to je podrazumljivo. Kada bi mi danas s ove pozicije gledali koliko je koštalo neko vozilo prije 40 godina i danas, to je bilo i nebo i zemlja i valjda vam je to jasno. Ne znam zašto uopće to dvojite, a to što je netko u određenom trenutku ocijenio da može ispuniti te uvjete koje je dobio od HERA-e sa manjim brojem vjetroagregata ministarstvo je ocijenilo da je to prihvatljivo sa aspekta zaštite prirode. Vi kažete da nema tamo DORH-ovog nalaza. Ali ima dva suda koji su po žalbi zelene akcije potvrdili ovakav stav

Kolegice i kolege.

Gdje su? Po cijele dane ovdje govori o problemima Šibensko-kninske županije, a uredno diže ruke protiv projekata razvojnih, socijalnih za Šibensko-kninsku županiju njena stranka vaš koalicijski partner. Nema ni Jeckov, gospođu vidim da je pobjegla i ona i ona vidi u šta se upušta.

To je čovik koji se bavi biznisom sa nekoliko stotina glasova zauzme ovdje pozicije, tri saborska zastupnika tako ste mu dozvolili i na taj način se upravlja Hrvatskom državom na štetu, na štetu ponavljam hrvatskog naroda. A vidljivi su rezultati, jedini rezultat je vidljiv prema broju stanovnika.

Nije vas zanimao projekt, nije vas zanimao ovaj projekt koji je nanio najveće štete mojoj Dalmatinskoj zagori, mojoj Dalmatinskoj zagori, vi predsjednik odbora bili.

Nema dječjeg vrtića, nema prijevoza organiziranog, nemaju doslovno ništa. Ti ljudi nemaju poticaja za svoju poljoprivredu nego na kršu dobijaju poticaje oni koji su prije svega, oni koji su otvorili OPG-ove u Zagrebu i doslovno šta ja kažem ne znaju kako krava izgleda, dobijaju poticaje na tim područjima. To područje izumire. Dvije trećine Hrvatske doslovno izumiru i ako se mi ne trgnemo mi saborski zastupnici i ako se ne prestanemo oko ovih stvari diliti na live, desne, zelene, kafene, šarene ili kako već sve, ja mislim da hrvatski narod ima s pravom ovaj Sabor proglasiti institucijom koja ne radi u interesu naroda. A mi jedino šta možemo, jedino šta možemo je braniti interese naroda.

I ne samo te regulatorne agencije koje vi spominjete HERA, nego takvo je pitanje teleoperatera. Danas je bio problem 20 milijuna kuna za ljude naše umirovljenike i sa teškim socijalnim situacijama za taj prijemnik, to je veliki problem ministru.

U čemu je povrijeđen Poslovnik? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poslovnika jer gospodin Bulj je mene optužio da sam nosio torbe. Sve što sam ja u svom životu napravio bilo je u skladu sa zakonom. Ali gospodine Bulj zapamtite jednu stvar, kao hrvatski branitelj, ja kao hrvatski branitelj nisam nikad zloupotrebio svoju braniteljsku povlasticu, dobio stan za 20.000 eura od MORH-a, a prodo ga za 80.000 eura. A ono sve što sam napravio i danas i prije uvijek je bilo u skladu sa zakonom. Dobro, ja bih vas molio nemojmo sada krenuti sa povredama Poslovnika jer ću oduzimati riječ svima onima, svi imate opomene već, svi imate opomene prema tome nemojte to raditi jer mi se ne ostaje uistinu do jedan ili dva. Dat ću vam stanku od sat vremena. Stvarno mi to moram priznati ide na živce kada počinjete zlorabiti svjesno instituciju povrede Poslovnika. Vidović Krišto. Nemojte se derati sa mjesta, dajte konačno, ne vama, nego govorim kolegi Bulju, dajte konačno se upristojite jedanputa. Nisam dobila nijednu povredu odnosno nisam dobila nijednu opomenu i sada želim povredu Poslovnika čl. 238., al nisam čula da ste opomenuli kolegu Bačića. Ako nije bilo riječ o torbama onda je sigurno bilo o, riječ o crnim fondovima i novcu Ive Sanadera koji ste držali u ladici, pa i po godinu i dvije dana i niste nikada za to odgovarali. Dobit ćete naravno opomenu, al nemojte to radit, to stvarno nema smisla, to stvarno nema smisla. On nije optuživao nikoga drugoga, vi ste izravno njega optužili. Oprostite, ja vas lijepo molim nemojte to raditi. Izvolite kolega Bulj, vi isto dižete

Poštovane kolegice i kolege istekla nam je stanka, pa će sada završno u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk.

Evo nakon skoro osam sati jer ima još i završno izlaganje pa oni koji nisu potrošili replike mogu to i replicirati. Jesmo li nešto pametniji u odnosu na saznanja o pitanju vjetroelektrana i Krš – Pađene nismo, jer smo uglavnom čuli sve ono što smo imali prilike ili čitati u onome što su nadležna državna tijela otkrila u istrazi ili smo imali prilike čuti o onome što su već mediji pisali, a političke stranke koristile u svojim raspravama. Tako i ovo što je u ime kluba HDZ-a završno rekao kolega Bačić, dakle 24.6.2015. godine doista je kolegica Holy spomenula njen razgovor sa tadašnjim predsjednikom Vlade u kontekstu zamolbe da primi njegovog brata na sastanak. Također je rekla i da je, nije ništa posebno tražio ali je i također rekla da se to odnosilo na nekakav kanal na Pagu, Pag – Košljun, te na još neke druge projekte, ne konkretno na ove.

Za informaciju kolegi Bačiću gospođa Holy je bila naša kandidatkinja na list za Europski parlament i kandidatkinja na listi za Hrvatski sabor u prvoj izbornoj jedinici i u svakom slučaju obzirom da ste i ovdje spomenuli u pozitivnom kontekstu to držim kao jedan pozitivan kontekst i za cijeli SDP. Ono što je ipak tu zanimljivo je da je stvar za koju su danas članovi vaše stranke spomenuli koalicijsku Vladu SDP-a već više puta bila u medijima. Dakle, niste, danas u tom smislu nismo saznali ništa novo od onoga što je bilo u medijima, a sama činjenica da je to bilo javno i relativno dobro poznato i korišteno u političkim raspravama, a da nadležna tijela nisu pokrenula nikakav postupak pokazuje dakle da to ipak nije slučaj kao što je bio slučaj ovdje u koji se uključila gospođa Rimac i gospodin Bašić gdje je uključen i gospodin iz HERA-e koji su sada pod istragom.

Ne kažem da ta obrana ne vrijedi ništa, ali dakle situacija je tu relativno za našu Vladu ili za našu stranku po mom mišljenju puno bolja nego što je to za dio nomenklature sadašnje Vlade kako god to željeli prikazati naravno nakon 8 sati međusobnog napadanja svih na svakog. Dakle, najprije je gospođa Krišto u uvodu rekla da su sve započeli SDP i HNS pa onda se osvrnula na HDZ i HNS i SDSS. Također vi iz HDZ-a ste napadali njih da politiziraju i nas da smo bili u Vladi, a mi smo se isto tako branili ja mislim da građani neće imati neki dobar dojam nakon ove rasprave. Ali svaka rasprava je korisna, jer oni koji žele raditi loše stvari će barem na neki način odvratiti od toga da to rade zato što i to može bit predmet i rasprave u Hrvatskom saboru što njih baš puno i nije nešto pretjerani problem, ali i zainteresiranost istražnih tijela, DORH-a, USKOK-a i policije što bi mogao biti malo veći problem. Da zaključim. Obzirom da se interpelacijom traži usvajanje zaključaka da je hrvatska Vlada dužna u roku od 15 dana dostaviti Hrvatskom saboru sve relevantne ugovore, odluke vezano uz vjetropark Krš – Pađene, a pod tim se podrazumijeva stanje dokumentacije vjetroparka na dan potpisivanja ugovora sa HROT-om, sve dozvole, suglasnosti itd., ugovori produljenja istih sklopljenih između vjetroparka HROT-a i odluke Nadzornog odbora i Uprave HBOR-a ne vidimo tu ništa sporno.

Izvolite.

Dame i gospodo, ova rasprava je pokazala da u hrvatskom društvu postoje dvije paralelne Hrvatske, jedna vladajuća sačinjena od političke elite, pravosuđa i mainstream medija i druga solidarna, radišna Hrvatska obespravljena od ove prve Hrvatske koju uz to još mora i financirati. Pokušaj omalovažavanja i prepotentno ismijavanje od strane pojedinih HDZ-ovih zastupnika može se okarakterizirati starom latinskom poslovicom „Pametan se od smijeha maloumnika ne može obraniti“ Samo nekoliko činjenica koje su toliko egzaktne da nema prostora za bilo kakvu interpretaciju. Vlada Andreja Plenkovića piše u izvješću da je na temelju građevinske dozvole za 55 vjetroagregata od kojih je svaki imao snagu od 2 MW, a to znači ukupno 110 MW HROTE potpisao 3 ugovora sveukupne snage 142 MW. To znači konstatirano je da je građevinska dozvola bila za 110 MW, a potpisan je ugovor za 142. Točka. Znači, ugovor je protuzakonit jer je tarifnim odredbama i Zakonom o obnovljivim izvorima energije pravomoćna građevinska dozvola preduvjet za stjecanje povlaštenog proizvođača i sklapanja ugovora o otkupu električne energije. Za utvrditi ovu činjenicu nije potrebno imati više od 4 razreda osnovne škole. I gospodo Ćorić, Marić, Plenković, Vrdoljak, Pupovac svjesno ste kršili zakone, svjesno pogodovali pojedincu i svjesno nanosili štetu hrvatskim poreznim obveznicima. Međutim, ova rasprava se može staviti u određene povijesne kontekste o kojima se vladajuće strukture trebaju itekako dobro zamisliti. Iako ste svjesni činjenice kako narod sve lošije živi, kako i vrapci na grani znaju kako vam pravosuđe funkcionira iz današnjih rasprava HDZ-ovih zastupnika govori jedna neviđena razina oholosti. Posljednji šef DDR-a Erich Honecker pred sam pad Berlinskog zida rekao je i tvrdio je da je DDR jedna od 10 najrazvijenijih zemalja svijeta. Tako ste danas tvrdili da je ovaj projekt čist, a imate činjenicu da je vlasnik projekta u bijegu od hrvatskih vlasti. I vi to branite kao da niste svjesni da Hrvati iz svoje vlastite države bježe ne samo zbog neimaštine, nego i zbog nepravde, a vi se pozivate na DORH i na upravni sud. Da nije žalosno, uistinu bi bilo smiješno. Nešto slično kao kad predsjednik Ustavnog suda Šeparović inače kum Vladimira Šeksa vladara tog istog pravosuđa, a i Branko Bačić mu je kum. Eto svi kumovi. Dakle, Šeparović tvrdi da se u JNA zaposlio putem javnog natječaja, a i sudac u Jugoslaviji kaže postao je putem javnog natječaja. E sada i time ću završiti. Razina vjerodostojnosti natječaja u Jugoslaviji je ravna vjerodostojnosti vašeg pozivanja na pravosudna tijela u slučaju Krš Pađene. Ovim vas putem pozivam da usvojite zahtjev iz interpelacije i dostavite svu dokumentaciju jer jednom morate znati, preko ove i ovakve korupcije više nećemo prijeći. Možete odbiti ovu interpelaciju, a onda vam već najavljujem ne da nećemo stati, već ćemo i internacionalizirati vašu korupciju, pa ako treba organizirati i građanski prosvjed, pa i referendum. Obećavam vam da nećemo stati ali da ćemo stati na kraj divljačkoj korupciji i osiromašenju Hrvata. Imamo jednu repliku poštovane zastupnice Benčić. Ja bih htjela samo za kraj se vratiti možda na ono što je bio sukus ove rasprave, a to je da se danas nepobitno utvrdilo da pri donošenju odluke o ukidanju rješenja svog prethodnika ministar Ćorić nije primijenio pravni okvir Republike Hrvatske i povrijedio zakon odnosno propisni okvir koji sadržava i direktivu o staništu koja je dio unutarnjeg prava Republike Hrvatske. Time je izravno osim što je kršio zakon i izazvao proceduru povrede prava koje je pokrenula Europska komisija ove godine i zbog koje ćemo moguće plaćati kazne isto tako omogućio realizaciju projekta i zadržavanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije po tarifi iz 2013. i time izbio iz džepova građana Republike Hrvatske minimalno 1,2 ako ne i do 2 milijarde kuna u narednih 14 godina. Po nama je ta činjenica bez obzira na to da li se radi o korupciji pogodovanju ili se radi o lošem upravljanju sasvim dovoljna za političku odgovornost ministra Ćorića. Evo još jedanput članak 238. sada smo imali priliku čuti „kadija te tuži“ gospođa Benčić je izrekla i presudu.

Vjerojatno su ga oni primjenjivali na svoj način i cijeli dan nas uvjeravali kako je to … sve lažno, sa lažnim optužbama da bi bili uvjerljivi. Dobivate opomenu. Hvala vam kolegice Benčić. Da, slažem se, ali bih dodala ne samo ministar Ćorić nego i ministar Zdravko Marić i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Možemo naravno dodati i sve one druge aktere koje smo spominjali od početka, znači od 2013. godine. Neki će reći i od 2007. Mislim da je važno i to smo vjerujem danas pokazali hrvatskoj javnosti da uistinu korupcija nije ni lijeva ni desna. Ona je rak-rana hrvatskoga društva i na nama je kao saborski zastupnici, kao pojedinci lišeni bilo kakvih tih ideoloških problematika i predznaka boriti se za dobrobit svakog Hrvata u ovoj državi kako bismo stvorili bolju državu. O njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. I sada prelazimo na sljedeću točku, a to je: - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovicsa da podnese Izvješće. Izvolite.

Cijenjene kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo imalo je dvije sjednice, izvijestit ćemo o dvije različite odluke odnosno dva različita prijedloga koja podnosimo ovom Saboru.

Time su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Domagoja Price.

Međutim u slučajevima privatnih tužitelja i tu se uglavnom radi o kaznenim djelima klevete i uvrede povjerenstvo je zauzelo stav da će HS predlagati uskraćivanje odobrenja. Naime, stav je Povjerenstva da institut imuniteta prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s time mogle poduzeti moglo bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove redovne zastupniče dužnosti te time utjecati i na rad HS-a. Kazneni postupak može se nastaviti nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojeg se postupak ne može provesti. Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Otvaram raspravu o ova oba prijedloga, javio se završno u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Nekada je ovaj suhoparni pravnički izraz ustvari jako životan, privatni tužitelj Hrvatska lutrija. Ponovit ću, privatni tužitelj Hrvatska lutrija. Hrvatska lutrija je inače državna tvrtka koju direktor pokušava privatizirati na način da se on osobno osjetio uvrijeđenim i oklevetanim od strane tadašnjeg predsjednika SDP-a Davora Bernardića u sučeljavanju sa tadašnjim i sadašnjim predsjednikom Vlade gospodinom Plenkovićem i zbog toga što je on nešto rekao o Hrvatskoj lutriji o direktoru koji je u imovinsku karticu prijavio bonus je ovaj odlučio umjesto da ga tuži kao privatna osoba, na što ima pravo pa neka ga tuži pa ok, odlučio koristiti sredstva Hrvatske lutrije za plaćanje odvjetnika za tužbu tadašnjem vođi opozicije. To je nečuveno. Dakle, ja mislim da direktora treba smijeniti i poslati na kurs parlamentarne demokracije i političkog sustava i slobode govora. Neka ga tuži privatno. Ja nisam siguran da su se ljudi počeli manje kladit, manje uplaćivat loto, ne znam šta još, vadit srećke zato što se osjetili zbog tog sučeljavanja zato što je eto narušen je ugled i oklevetana je državna tvrtka privatni tužitelj Hrvatska lutrija. Ja ustvari želim reći da je Hrvatska lutrija ponašanjem svog direktora uvela jednu novu igru na sreću, a to je ruski rulet sa slobodom izražavanja, tako da nama zastupnicima sada kada govorimo o Hrvatskoj lutriji ovako pištolj nad glavom sa jednim metkom i nikad ne znamo hoće li u tom ruskom ruletu Hrvatske lutrije sa našom slobodom izražavanja direktor odlučiti da i nas tuži zato što smo ga kritizirali, pa će onda jedan pucanj biti prazan, a jedan metak će vjerojatno biti i pun. Ja sam pozvao predsjednika skupštine Hrvatske lutrije danas u stanci da porazgovara s čovjekom, da mu objasni da to nije njegova, to je privatni tužitelj Hrvatske lutrije, al to je državna tvrtka, da to nije njegova ovoga tvrtka, da niti on, a niti lutrija od toga, nit su otklevetani, niti, niti imaju štete, ali dobro to će se nakon isteka mandata g. Bernardića, možda hoće, a možda i neće utvrđivati na sudu, možda nova uprava Hrvatske lutrije ne bude tako tankoćudna. Međutim, samo želim reći da je ovo doista nečuveno. Dakle, jeste vi svjesni što se dogodilo? Šef državne tvrtke parama državne tvrtke u zagrade koje bi inače koristili za humanitarne svrhe jer, jer lutrija svoje prihode koristi i za to je odlučio to potrošiti na humanitarnu svrhu smanjenja duševnih bolova direktora zato šta ga je čelnik oporbe u jednome sučeljavanju, po njegovom mišljenju, ovoga oklevetao.

Zahvaljujem. Mi ćemo nastavit s radom sutra u 10 sati glasovanjem o raspravljenim točkama.